Poštovane kolegice i kolege, nadam se da ćemo nastaviti sa radom. Prvi je na redu sada stanka i kolega Beljak, izvolite.

Dakle, predstavnici klubova koji su bili se javili za replike a mogu i oni koji se eventualno i nisu javili sada imaju priliku se javiti za riječ i dati ću odmah, znači po 5 minuta svaki klub može izreći svoje stavove vezane za izlaganje predsjednika Vlade. Dakle, izvolite javite se tko je zainteresiran za ovo. Poštovana gospođa Pusić, Beus, dobro, to je znači GLAS, kolega Aleksić, kolega Bunjac, kolega Vlaović, SDP, Čuraj, HNS, Bačić HDZ. Kolega Sinčić, izvolite vi ste javljate za povredu Poslovnika. Hvala vam predsjedniče sabora. Članak 192. povreda primjeni Poslovnika.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje smo imali ovo je jedan način političkog dogovora, jednog ljudskog, normalnog dogovora da izbjegnemo više onu atmosferu i ozračje koje smo imali, pa vas molim sve za razumijevanje da ovako prevladamo onda problem koji nam se dogodio. I još jednom bih samo ponovio, znači imamo GLAS, imamo kolegu Aleksića, imamo Živi zid Bunjac, … ... [[Upadica se ne čuje.]] A vi ste isto, ne? Onda imamo SDP, imamo HNS, imamo HDZ, to su klubovi koji će se javiti za riječ. HSS, HSS. Da li MOST želi, kolega Žagar, da i MOST. Evo, to je to.

Hvala gospodine predsjedniče. Žao mi je da nema premijera u sabornici obzirom da se moja replika odnosila na njegovo izlaganje i obzirom da se odnosi na koncept proračuna u prvom redu vezan za proračun, za Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Međutim, boljim uvidom od tih 33,9 milijuna kojih je sada predviđeno umjesto 9,5 koliko je bilo ranije, vidi se da 29 milijuna kuna ide što na opremu, dakle kompjutere, a što na honorare kao što ovdje piše, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, pretpostavljam da su to ljudi koji će raditi na kurikularnoj reformi. Što to govori? Govori da slijedeće godine ništa od reforme. Usporedit ću to sa novcem koji je doktor Jokić rekao da treba za kurikularnu reformu. Rekao je treba 500 milijuna kuna. Po ovome ako odračunamo tehniku opremu koja je svakako dobrodošla, ali to nije kurikularna reforma, na kompjuterima možete učiti pametne stvari i glupe, sadržaj je kurikularna reforma. Dakle, ako je 500 milijuna kuna potrebno za tu reformu, a de facto je u ovom povećanju ostalo 4,9 milijuna, trebat će otprilike 100 godina da se provede kurikularna reforma ovim tempom. Gospodine predsjedniče Sabora, premijer u svome izlaganju kojim je obrazlagao prijedlog proračuna rekao između ostaloga da će se povećati apsorpcija EU sredstava za 24% Naime, u odnosu na 2017. godinu, smanjuju se sredstva u Fondu za sufinanciranje EU projekata, ministar Marić je još u 2016. obećao da će dakle ta sredstva u 2016. biti 175 milijuna, znamo da je realizirano samo 19. Tada je u projekcijama bilo rečeno da će 2017. biti 185, na kraju je brojka rebalansirana na 150 a pisalo je u projekcijama da će za 2018. biti 180 milijuna a sad u ovom proračunu vidimo 120. Dakle, očito je da je nesrazmjer iz onoga što nam se govori i onoga što je stvarna situacija kad premijer kaže da u prvih 8 mjeseci, da je potpisano i ugovoreno više sredstava nego prošle godine, pa to uopće nije teško. Jer je realizacija iznimno loša. Mi ovog časa još u ovom proračunu povećavamo sredstava koja uplaćujemo u proračun Europske unije za oko 350 milijuna kuna i u odnosu na 3,5 milijarde naših obveza nismo u stanju povući niti dvije. To je loša vijest ovog proračuna, jedna od loših vijesti koje donosi ovaj proračun. Očito je da Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova opasno podbacilo i to ovaj Sabor mora znati i mora to konstatirati. Dakle, dinamika ugovaranje naravno da ovisi o natječajima ali se u obrazlaganju ovog proračuna također kaže da se kasnilo u natječajima. Ako se već znade da će zbog određenih primjedbi, određenih žalbi doći do nekih poremećaja, onda natječaj treba na vrijeme objavljivati tako da se sve realizira u tekućoj godini u kojoj se i namjerava, a ovaj pad je nešto što svjedoči da mi imamo problema sa angažmanom sredstava iz europskih fondova i da za to apsolutno nitko ne odgovara. A cijelo vrijeme govorimo da će to biti jedan ključnih izvora sredstava za financiranje projekata u Hrvatskoj. Ako mi ove godine smanjujemo sa 150 na 120 milijuna kuna, onda ja stvarno ne znam na koji način ćemo povećati apsorpciju za 24%. ili brojke ne štimaju ili nam se govore krive stvari. I to je premijer trebao objasniti, šteta šta ga ovdje nema. Idemo sada na drugi klub, to je Klub zastupnika HNS-a i poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Štovane kolegice i kolege, dakle u mojoj replici koja je bila na izlaganje premijera, svakako sam htio prije svega pozdraviti neke pokazatelje koji su vidljivi ovim proračunom što se tiče makroekonomskih projekcija rasta naravno, samih nekih odrednica koje nam one donose, prije svega, to što ona ključna stvar recimo i to je i ministar Marić rekao, to ću kasnije se i osvrnuti vezano za prihode od izvora poreza na dohodak koji se u potpunosti prebacuju na lokalnu samoupravu. Također da je konzervativan pristup u samoj izradi i predviđanju realnog rasta, dakle od 2,9%, znamo da u ovoj godini vjerojatno da ćemo završiti daleko više, preko 3% Ono što sigurno je bitno kad govorimo o daljnjem razvoju i onome na čemu se temelji naš BDP a to je prije svega potrošnja, izvoz dobara i usluga, ovdje predviđeno da on sudjeluje sa 2,7 BDP-a u tom rashodu. Sigurno da kod potrošnje možemo i moramo napraviti još i puno više. Naravno da pozdravljam svaku najavu rasterećenja kako napih gospodarstvenika, tako i naših samih građana. Imamo 213, barem smo imali 2016., 213 parafiskalnih nameta koji su gotovo ubirali godišnje 9 milijardi kuna. Također vidjeli smo da se cijela ekonomija počela dizati kada smo rasteretili i ostavili više novaca našim građanima. U nekom idealnom svijetu ja bih volio da svi prihodi neto pa recimo do tisuću eura su apsolutno neoporezivi, time bi sigurno imali konkurentniju ekonomiju, smanjivali bi ono što je rak rana postala zadnjih nekoliko godina, a to je negativne demografske pokazatelje i odseljavanja, a samim time opet omogućili bi i punjenje proračuna kroz sekundarne efekte dakle prije svega kroz potrošnju. Ono što je dobro i što se u projekciji vidi da se planira apsolutno anulirati deficit u sljedeće tri godine, moguće i ranije s obzirom na to da ako nam budu pokazatelji bolji od konzervativnih da je sada planiran deficit što se tiče 1,47 milijardi kuna više vezan uz sami dug i inflaciju i kamate, ostatak od 3,5 milijarde je vezan za europske projekte. Ono što sigurno mogu pozdraviti svakako je i povećanje Ministarstvu gospodarstva 520 milijuna vezano za poticanje upravo poduzetnika, gospodarstvenika kroz različite programe i to je ono na čemu moramo inzistirati. Ja bih volio što više kako je krenula ova Vlada rasterećuje i građane i poduzetnike jel vjerujem da sredstva za financiranje, a ovdje smo vidjeli da rastu i plaće iduće godine u izlaganju premijera, da rastu mirovine, da se poštuju sporazumi i to pozdravljamo i volio bi vidjeti veće rasterećenje građana kroz određene porezne stope. Ja bih volio da zbilja naši građani oni mogu zavrijediti plaću koja je približno ista i onakva u zapadnim zemljama, da se poveća kupovna moć. Za određene proizvode dobra i usluge cijene su više nego 50% niže nego ovdje. A zašto su niže? Zašto jedan poduzetnik koji radi na cijeloj Hrvatskoj ima za svoju zaposlenicu plaću u trgovini ili pekari kako god 3 tisuće kuna ili 3,5 u Osijeku, a recimo u Puli 5,5 ili 5? zato što jedan proizvod je u Osijeku 7 kuna, a u toj Puli 11. Zato što tamo ljudi imaju novaca i onda to mogu platiti i onda naravno da se može povećati plaća radnicima jel ne može se tražiti od poduzetnika da nitko ni ne smije i ne treba raditi na svoju štetu, ali apsolutno treba platiti svakom ono što ide. I možda u daljem radu i razmišljanju upravo trebamo vidjeti kako da izjednačimo, da stvorimo možda svojevrsne porezne oaze upravo za ta područja.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege. Ja ću se obraćati premijeru kojeg ovdje nema. Dakle poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, neću glasati za proračun iz jednog vrlo važnog razloga, vaša Vlada propustila je povećati BDP sljedeće godine za najmanje jedan postotni bod. A kako bi to bilo moguće? Bilo bi moguće tako da se zakon o kojem će se uskoro glasati prihvati, a to je Zakon kojim bi se konačno nezakonite kamatne stope u kreditima hrvatskih građana dovele u zakonite okvire. Na taj način bi kamatne stope pale u prosjeku za 50% Vaša stranka, uvaženi premijeru, HDZ podržala je taj prijedlog u srpnju ove godine, poslala je službeni dopis Udruzi Franak gdje potvrđuje da će tijekom 2017. godine propisati metodologiju za iznalaženje početnih fiksnih marži u svim kreditima u kojima te marže nisu ugovorene. Dakle to je obećanje HDZ-a koje je dano javno s potpisom glavnog tajnika HDZ-a gospodina Jandrokovića. Stoga gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, ja ne mogu dati zeleno svjetlo za državni proračun zbog toga što vi ne želite kriminal hrvatskih banaka prekinuti, zbog toga što vi ne želite prekidanjem kriminala hrvatskih banaka omogućiti da BDP raste za dodatnih jedan postotni bod sljedeće godine i zbog toga ja jednostavno ne mogu dati zeleno svjetlo ovom državnom proračunu jer vi ne dajte zeleno svjetlo za prekid kriminala. Drugim riječima, Vlada je odbijanjem mojega prijedloga podržala kriminal hrvatskih banaka. Kolega Bunjac, izvolite. Uvažene kolegice i kolege, članovi Vlade. Mi ovdje slušamo cijelo vrijeme kvantitativne podatke umjesto da slušamo kvalitativne podatke. Znači bavimo se brojkama umjesto da se bavimo kvalitetom i sadržajem. Vlada nam uporno prodaje lažnu statistiku kako Hrvatska raste. Hrvatska se nalazi na samom europskom dnu po barem 50 parametara službenih statistika. I ako mi rastemo 2,5% BDP-a, a svi naši susjedi i sve članice EU rastu između 4 i 5% BDP-a mi se samo još više ukopavamo na dno, znači nema nikakvog rasta. Pa dajte mi molim vas recite tko je ikada ikome čestitao zato što je zadnji u nečemu i još se više gura na to samo dno. Evo gospodo iz HNS-a vi ste ušli u Vladu da date mandat za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, da li vi shvaćate da se u ovoj projekciji proračuna do 2020. godine izdvajanja za obrazovanje i znanost smanjuju u postotku, ona se podižu za nekoliko desetina ili stotina milijuna kuna. Ali 2018., 2017. sredstva za obrazovanje iznosila su 13% proračuna, 2018. iznose 12,6% proračuna, a 2020. iznose 12,4% proračuna. Znači mi već sad imamo katastrofalna izdvajanja za obrazovanje, a sad vam ih ova Vlada još smanjuje i vi ste s tim zadovoljni. Zato ste ušli u Vladu? Ušli ste u Vladu da preuzmete ministarstvo gdje ćete dobivati još manje novca od ove bijede koja se sada dobiva. Pa dobro da li vi znate uzeti kalkulator kao dijete u osnovnoj školi i izračunati što to vama Vlada daje. I to je nevjerojatno da ovdje Vlada dolazi i premijer i kaže mi smo povećali izdvajanja za obrazovanje. Nisu, smanjili su vam gospodo. I to vam je zemlja znanja za koju se zalaže HDZ, to vam je budućnost Hrvatske, a ja ću tijekom svoje rasprave kad ću imati izlaganje kasnije opširnije onda ću vam dokazati za što Vlada izdvaja sredstva. A Vlada izdvaja sredstva za sebe, za svoju politiku, za svoju stranku, a vi ste ovdje samo običan prirepak koji ne razumije osnovnu matematiku. I prestanite pričati da ste povećali sredstva za Ministarstvo obrazovanja i znanosti. Ponavljam još jednom, smanjili ste ih, a samim time ste izdali budućnost ove zemlje. Žao mi je što nema ovdje premijera, ali on uvijek kad Bunjac govori onda šmugne. Idući na redu je Klub zastupnika SDP-a, tri zastupnika Hajduković, Prelec i Kovač. Izvolite. Meni je također žao što premijer nije ovdje, jer ovo su pitanja bila za njega. Budući da je proračun glavna politička legitimacija svake Vlade. Dakle, ja ću mu se obraćati iako ga tu nema. Dakle, prema premijerovim riječima jedna od ključnih točaka HDZ-ovog programa je demografska obnova i citiram gospodina premijera: „Delemitirat će se porodiljne naknade za drugih šest mjeseci, te uvesti naknada od 7 i pol tisuća kuna.“ Kraj citata. To je izjavio gospodin Plenković prilikom predstavljanja HDZ-ovog programa. No, te stavke u proračunu za 2018. godinu se uopće ne vide, na demografiji se ne radi, barem ne na način na koji je on to najavljivao, a iseljavanje se i dalje nastavlja. Također gospodin Plenković je izjavio prilikom predstavljanja HDZ-ovog gospodarskog programa i citiram: „Osnovat ćemo Agrarnu banku.“ Kraj citata. Gdje je ta banka? Gdje su osigurani novci za tu banku u proračunu? Hvala predsjedniče. Naime, u proceduri je zakon koji će se smanjiti trošak uvoza rabljenih vozila. To će koštati državni proračun, odnosno manji će proračun biti za cirka, toliko je izračunato oko 100 milijuna kuna. Svako rasterećenje hrvatskih građana je poželjno i ja sam za to. Ali zato da budemo vozili rabljena vozila iz Njemačke, iz Europe kojih se oni rješavaju, a ne znam da li znate da u Parizu će se vjerojatno 2020. ili 2023. u potpunosti ukinuti mogućnost da se prometuje dizel vozilima, a mi ćemo poticati da se dizel vozila po povoljnijim uvjetima uvoze u Hrvatsku i to će koštati državni proračun 100 milijuna kuna. Moje je pitanje koja je bila tu namjera odnosno da li je moguće da počnemo poticati ekološki prihvatljiva vozila? Pa neka to košta ovaj državni proračun 100 milijuna kuna, ali ćemo imati vozila koja su zelena i koja su ekološki prihvatljiva. Konkretno pitanje koja je bila namjera ovog zakona odnosno izmjene zakona i da li će biti omogućeno hrvatskim građanima da kupuju po povlaštenim uvjetima ekološki prihvatljiva vozila, odnosno da li će biti subvencionirano kupnja električnih vozila. Evo to je moje konkretno pitanje, pa molim i ministra da mi konkretno odgovori. Zahvaljujem. Pa evo čitajući ovaj proračun mogu reći da najviše bode oči onaj iznos od 1,4 milijarde kuna povećanja rashoda za zaposlene i kad čitate obrazloženje onih 1400 stranica na primjer Porezna uprava obrazlaže da povećanje proizlazi iz troškova novih zapošljavanja sukladno planu prijama u državnu službu tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade RH za 2018. Ono što sam htio pitati premijera, ali može i ministar odgovoriti ovo je samo jedan primjer. Sva ministarstva i brojne agencije koje ljudi ne znaju čemu služe zanima da li će opet biti novih zapošljavanja ili kako ljudi vole to reći uhljebljivanja umjesto da se štedi. Jer i sami znate da su sve te državne uprave i prevelike i još dodatno se ide na povećanje masa plaća. Ako se ne varam, znači 1,4 milijarde smatram da je puno, jer kad pogledate u odnosu na 2017. u proračunu za 2018. za primjerice vatrogasce stavili ste povećanje samo 2,6 milijuna kuna i to povećanje proizlazi iz prihoda od Europskog socijalnog fonda na koji se Hrvatska vatrogasna zajednica aplicirala i to za osposobljavanje, usavršavanje vatrogasaca.

Evo tu je kolega Sanader, on to najbolje zna. A sami znate što su sve vatrogasci radili i proživljavali ovo ljeto, svima su bila puna usta vatrogasaca kako će im se pomoći. Pa u proračunu povećavate za 1,6 milijuna tj. iz proračuna direktno 600 tisuća kuna što smatram da je premalo. Evo grad Čakovec se spominje samo na 858 stranici i to tamo gdje se Hrvatske vode uključuju u sufinanciranje sustava otpadnih voda na području aglomeracije Čakovec. Znate da smo to završili. Znači nema ni jednog projekta kapitalnog većeg za sjever.

Žao mi je što nema ministrica i premijera da daju odgovor da li njihovo obećanje stoji ili ne. I smatram da sjever definitivno zaslužuje puno više. Hvala. Izvolite. Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, gospodine ministre sa suradnicima.

Pa je moguće, trebalo planirati, da bude ovdje cijeli dan s nama. No, evo, nadam se da će mu prenijeti našu raspravu i pitanje ili će uvaženi ministar ovdje nazočan odgovoriti. Naime, naravno, da pozdravljamo uravnoteženje proračuna prihoda i rashoda, ali ono što nas iz HSS-a smeta, a evo, podržavamo i razmišljanje i Hrvatske udruge poslodavaca i predstavnika Hrvatske gospodarske komore, da nam je još uvijek država preskupa. Jer sam proračun govori da se na rashodovnoj strani, povećavaju izdaci za državne troškove preko 5 milijardi. Od toga 1,4 milijardi kuna viši rast plaća zaposlenih u državnim službama i namještenicima i javnim službama. Naravno da pozdravljamo povećanje plaća i njima temeljem kolektivnih ugovora i temeljem toga što su nekoliko godina unazad bili zapostavljeni, ali sigurno da je država mogla učiniti više kako bi smanjila državni aparat, kako bi ispunila ono obećanje iz predizborne kampanje, da će smanjiti trošak opće države i učiniti što više za gospodarstvo, za naše obrtnike i poduzetnike da imaju manje porezno opterećenje. Govorim o neporeznim davanjima, o parafiskalnim nametima, jer vidimo da je i u rebalansu za ovu godinu i u projekciji za 2018., 2019., 2020. dalje rast prihoda … [[Govornik se ne razumije.]] s pravom pita u predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, kakva je to poruka hrvatskom gospodarstvu, ako se ne ide ka smanjivanju ovih prihoda i nameta, nego se i dalje predviđa rast istih, a s druge strane se očekuje rast plaća u gospodarstvu. Da gospodo rast plaća i plaća je prvo i osnovno pitanje. Jer ako želimo zaustaviti iseljavanje Slavonije i Baranje, ako želimo zaustaviti iseljavati iz drugih nerazvijenih krajeva, onda prije svega moramo učiniti sve da omogućimo gospodarstvu da poveća plaće. Preko 50000 radi za minimalac od 2620 kn. Dali biste vi mogli svoju obitelj s toliko malim prihodima financirati i s pravom da ljudi nemaju povjerenja jer im proračunom šaljemo poruku, da nije izgledno da će doći do značajnijeg povećanja i minimalne plaće, a Hrvatska udruga poslodavaca traži da to bude 45% prosječne plaće u RH. Mi tražimo i da tu bude i preko 50%, jer s tako malim primanjima u RH se ne može živjeti. Također se iz ovog proračuna ne vidi na koji će se način pomoći osjetljivim gospodarskim sektorima. Mislim tu na drvnu industriju, tekstilnu industriju, trgovinu, gdje znate da su upravo tako niske plaće, gdje ljudi najviše rade i na ugovor na određeno vrijeme i da rade za minimalac. Iz ovog proračuna oni tu sigurno svoju perspektivu ne mogu vidjeti, a pogotovo ih smeta, i nas smeta, kad vidimo da je 627 milijuna kuna, više za materijalne troškove. Znači ima za automobile, za računala, za nove urede, a nema za povećanje plaća radnicima. Također, moramo spomenuti i umirovljenike, jer milijardu i 400 milijuna kuna ide više za mirovine, ali to je za usklađivanje i još uvijek su te mirovine ispod 40% prosječne plaće u RH i ne može se od toga živjeti. I ne vidim ni u ovom proračunu mirovine, oni koji su otišli u mirovine iz poljoprivrede, koji još uvijek imaju mirovine 500, 600 kn, nikakve težnje ove Vlade da to promijeni, da pomogne tim ljudima da mogu imati kvalitetnija primanja i spominjati ću to stalno, dokle god imali malene mirovine. Cijenim optimizam Vlade i ministra da će se prihodi iz europskih sredstava povećati za 13,8 skoro 14 milijardi kuna. Podsjetio bih da smo u ovoj godini smanjili te prihode za koro 2 2,5 milijarde, što govori da je Vlada optimistična, ali da li su smanjene te administrativne zapreke, da li su stvarno pripremljeni ti natječaji i ti projekti, da bi stvarno mogli to realizirati. Evo i Hrvatska udruga poslodavaca i danas na odboru izražava i sumnju u to jer samo na primjeru, nekih aktivnosti iz sredstava EU, smo pokazali da nismo pripremili svu dokumentaciju. 8 milijuna kuna koje je trebalo biti isplaćeno vlasnicima Ribnjaka i nije isplaćeno i da li će biti isplaćeno, ne znam. I zbog toga ne možemo podržati ovaj proračun. Hvala. Idemo zadanja rasprava je poštovani kolega Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, uvaženi predstavnici Vlade. Kolegice i kolege, dakle, kao što je puno puta prijašnjih godina ovdje istaknuto ovdje, proračun jest temeljni politički dokument svake Vlade, pa tako i ove Vlade, proračuna za 2018. g. nam govori u smjeru kojim Vlada planira ići, ali isto tako nam govori i što je Vlada napravila da bi utabala taj smjer. Ono što mi zamjeramo najviše u Klubu Mosta je koliko je Vlada zapravo poštivala i svoj plan konvergencije koje je usvojila i nacionalni program reformi. Istina je, premjer je ovdje spomenuo, onako ovlaš, bi rekli u obrazloženju ovog proračuna, naš ulazak u euro zonu. To je vrlo važno pitanje. On je čak u svojem izlaganju rekao da je to naša težnja. Međutim, da bi to postigli, mislim da će biti potreban nacionalan konsenzus oko tog pitanja. Zbog čega je tako? Mi zapravo i dosada ako pogledamo našu monetarnu politiku, održavanje stabilnog tečaja kune, pitanje je je li ona određena našim unutarnjim težnjama, ili zapravo, tržište koje je orijentirano bilo u uvozu? Ako pitate bilo kojeg izvoznika u RH, on će reći da je tečaj kune precijenjen, da je on previsok i da je to jedan od razloga nekonkurentnosti domaćeg gospodarstva. S druge strane, ti naši poduzetnici koji su orijentirani na izvozu, oni dobar dio svojih proizvoda plasiraju na domaćem tržištu. I oni su na neki način i ovisni o tom našem domaćem tržištu. U tom smislu izjave koje je imao predsjednik Vlade za vrijeme predizborne kampanje, kad je njegov politički suparnik rekao PDV ima marginalan ili nikakav utjecaj na proračun ljudi, ključna mjera je porez na dohodak, premijer je izjavio jedno i drugo, to je kombinacija mjera, mi ćemo u drugoj godini smanjiti PDV jer ćemo do tada generirati gospodarski rast. Premijer je danas rekao da imamo gospodarski rast koji je zapravo posljedica dviju stvari, povećane potražnje i izvoza. Međutim od smanjivanja PDV-a u ovom trenutku nemamo ništa, niti je to predloženo u proračunu za slijedeću godinu. Ono što je bila zamjerka, glavna zamjerka poreznoj reformi na kojoj se temelji i ovaj proračun, a pokazalo se da smanjenjem poreza na dohodak su zapravo povećani porezni prihodi je bilo to da ta porezna reforma pogoduje onima s visokim primanjima. Dok smanjenje stopa PDV-a u relativnom iznosu najviše pogoduje najsiromašnijem sloju stanovništva. Zato pozivamo Vladu neka se drži.

Ono što svakako je vrlo bitno, smanjivanje porezne presije da bi se i potražnja povećala i potrošnja stanovništva, a onda da bi i gospodarstvo živnulo. I na kraju, valjda još reći kad govorimo o strukturnim reformama, domaće gospodarstvo da bi živnulo, da bi razvilo puni kapacitet, prije svega potrebna je i obrazovna reforma, potrebne su reforme javne uprave i to je ono što zamjeramo što se u ovim dokumentima još uvijek ne vidi. Ovaj proračun je konzervativan, on drži deficit u granicama, možda je to ono što je premijer naglasio, možda je to sve zbog ulaska u Euro zonu, dakle i javni dug drži, nastoji spustiti i proračunski deficit, međutim ovo je drugi deficit, deficit robne razmjene nećemo napraviti na taj konzervativni način. Potrebne su intervencije, snažne intervencije države u gospodarstvo, povećavanje i da kažemo i obrazovanosti naših ljudi, priprema za tržište rada jer je zanimljivo danas da u strukturi našeg gospodarstva vrlo mali broj visoko obrazovanih ljudi ili gospodarstvenici, traže vrlo mali broj takvih ljudi preko svojih natječaja. U tom smislu izdvajanje za obrazovanje je bitno, 2% izdvajanja nikako nije zadovoljavajuće jer ako Hrvatska želi se priključiti boku razvijenih zemalja onda je to put i način da to učinimo. Hvala. Sad smo završili sa raspravama nakon stanke i sada prelazimo na replike koje su upućene ministru financija Zdravku Mariću. Prvi je na redu poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, premijer je u svojem izlaganju a kasnije i u replici meni rekao jednu neistinu a to je da su krediti koje je HBOR odobravao za vrijem mandata dok je predsjednik nadzornog odbora Zdravko Marić, ministar financija u njegovoj Vladi, identični onima kojima je nadzorni odbor odobravao firmama ili Agrokoru ili firmama u sklopu koncerna Agrokor dok je to bilo za vrijeme Milanovićeve Vlade odnosno dok sam ja bio član nadzornog odbora. Ja vas želim ovdje izvijestiti sve da je po podacima koje nam je dao HBOR, za vrijeme Milanovićeve Vlade odobren samo jedan kredit preko nadzornog odbora a to je 2015. godine, 2.2. za hotele Živogošće i to u sklopu ulaganja u turizam a preko jedne poslovne banke, ne želim je ovdje reklamirati, što znači da ta poslovna banka odgovara za vraćanje HBOR-u tog kredita i on je uredno u otplati. To je znači nadzorni odbor jedino odobrio za vrijeme, pardon ima još dva, ali su isto preko Raiffeisen banke, nisam vidio na početku, znači ima Belje i Vupik ali sve preko poslovnih banaka. Kada je došao ministar Zdravko Marić, imamo 5 kredita direktno HBOR na firme u sklopu koncerna Agrokor. Vro jasno 4 od tih kredita su nakon što je HBOR ocijenio njihov rejting Agrokora kao nikakav i 4 od tih kredita su 2 mjeseca prije nego što je Agrokor ostao, posustao na tržištu i desila se cijela ova situacija.

Izvolite, ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Niste me oslovili, ali ja ću ipak držati red i biti sa državnim dužnosnicima koliko toliko u pristojnim manirima za Sabor pa ću vas osloviti sa zastupniče Maras. Hvala lijepo na vašim komentarima i na vašim pitanjima. Ja i kad sam otišao iz Ministarstva financija u Agrokor, pratio sam rad Hrvatskog sabora, hrvatske Vlade, poglavito iz perspektive državnog proračuna. 2012. godine kada se predlagao proračun za 2013., jedno od pitanja u raspravi je bilo da se obrazlože dodatno povećanje sredstava za HBOR. Tada je s vaše strane, iz vaša Vlade došla argumentacija da je ideja da se stimulira izravno kreditiranje HBOR-a. HBOR kao razvojna banka mora preuzimati više razine rizika i mora biti fleksibilniji i brži u odobravanju tih istih kredita. Ja ne volim i neću kao vi prozivati ikoga ponaosob, nisam takav ni po karakteru niti ću to ikada raditi, ali ipak zaboravljate isto jednu činjenicu. Ja tim ljudima koliko sam ih upoznao ne samo da im želim vjerovati, mislim da je dužnost da imamo određeno povjerenje, ali upravu ste vi imenovali. Stručne službe su odradile posao kreditne analize isto kao i u primjerima tih kredita koje vi navodite i od 2012. na ovamo i od 2012. na ovamo kreditne ocjene svih društava i cijelog koncerna Agrokor su dobivale identične ocjene. U ovom konkretnom kreditu, o tome smo pričali jako puno i u okviru one rasprave o povjerenju meni kao ministru financija i tada između ostalog jedan detalj rečen koji ne treba zanemariti a to je da je kao kolateral ili instrument osiguranja nekretnina koje u trenutku odobravanja kredita 30% više vrijednosti od vrijednosti kredita. Povrijeđen je članak 238. Kolega Marić je rekao da sam ja imenovao ljude što nije istina, imenovao ih Nadzorni odbor na prijedlog hrvatske Vlade. Ali ono što je ovdje puno važnije je to da samo treba pogledati tablicu.

Uvaženi ministre Marić, želio bih vas pitati, odnosno skrenuti pažnju javnosti na podatke koje smo imali prilike čitati u medijima, ali koji se iščitavaju iz ovog proračuna. Naime, Europski revizorski sud u svojem je izvješću utvrdio kako je otprilike 90%, 90% financijskog plana Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ostalo neiskorišteno na početku 2017. godine što je četvrta godina programskog razdoblja, dok je ta brojka za prethodno proračunsko razdoblje iznosila 83% Dakle, ruralna područja su izložena devastaciji.

U 2016. je povučeno ok 7,7 milijardi kuna. U 2017. planirano je 11,1 milijarda kuna, a izvršenje će biti vjerojatno na razini 2016. godine što je podbačaj od 31% Znači ove godine nismo povukli 3 i pol milijarde kuna EU novca. Kakvo je stanje povlačenja EU sredstava sa današnjim danom? Ne znam, loše vjerojatno. Prema nekim izračunima tek smo na oko 6 i pol milijarde kuna. Do kraja godine ima još samo mjesec dana. Dok ste rebalansom proračuna rekli povući 9 milijardi sve skupa. Sljedeće 2018. godine planirano je 13,8 milijardi što je nerealno s obzirom da se vrlo slabo i sada povlače sredstva iz Europske unije. Možete li nam dati strukturu povlačenje sustava, sredstava pardon za 2018. godinu, koji su to projekti po sektorima. Na ovakav način je nerealno planiranje što je bilo i zamjerka Državnog ureda za Reviziju. Uvaženi zastupniče, kao što smo imali nedavno i raspravu u okviru rebalansa proračuna za ovu godinu, tako dosta smo, možemo reći tako detaljno vodili raspravu o korištenju europskih sredstava. I tad sam rekao, pa ću i sad ponoviti da mislim da nema ni jednog zastupnika koji ne bi bio zadovoljan i sretan da naravno iskoristimo maksimum, odnosno da dižemo i razinu apsorpcije i korištenje europskih sredstava u odnosu i na postojeće stanje i općenito. Dakle i tada smo bili govorili zašto je u rebalansu smanjen taj dio i korištenje europskih sredstava za 2017. isključivo iz perspektive dinamike. Dakle i tad sam odgovorno rekao da nema govora o gubitku novca, odnosno da govorimo u situacijama kada zbog određenih razloga natječaji kada se provedu zbog nekakvih žalbi, zbog nekakvih vrsta korekcija dolazi do prolongacije samog početka korištenja sredstava. U proračunu ne ide onaj čisti novčani tijek sredstava, nego ide po realizaciji kada se krene poduzimati određene mjere. Što se tiče same poljoprivrede mislim da i vi dobro znate i kolega Tolušić moj, kolega u Vladi koji ima iskustva i ne samo u segmentu poljoprivrede, nego poglavito i u segmentu europskih fondova čini naravno zajedno sa svojim timom velike napore i mislim da se rezultati vide. Ako promatrate situaciju sa subvencijama u poljoprivredi bilo da govorimo o izravnim plaćanjima, bilo da govorimo općenito vidite sve veći i veći udio europske komponente u ukupnim sredstvima, a isto tako i u mjerama ruralnog razvoja. Brojke koje smo i danas predstavili i premijer i ja uvodno govori o tome da u 2018. sigurno da idemo sa velikim, naravno očekivanjima. Ali u isto vrijeme ja ću vam reći nešto iz perspektive kao ministra financija. Dakle, sama odgoda u dinamici korištenja europskih sredstava sigurno nećemo je okarakterizirati kao dobra, ali ona u smislu ugrožavanja proračuna i održivosti proračuna ne postoji kao takva. Gospodine ministre, u svom ste izlaganju između ostaloga govorili i o efektima porezne reforme, pa ste najavili da će u 2018. godini izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kompletan porez na dohodak biti njima na dispoziciji, a da će neto efekt za jedinice lokalne samouprave biti oko milijardu i 400 milijuna kuna. Obzirom da znamo da je neto efekt za državni proračun u 2017. dvije milijarde, mene zanima gdje je razlika. Drugo, 49,6 milijardi prihoda u 2018. planira se iz PDV-a. To je najjači prihod što se tiče poreznih prihoda i vi vrlo dobro znadete da turistički djelatnici ko' ozebli sunce već dvije i pol godine čekaju realizaciju obećanja o smanjenju stope PDV-a u turizmu. Prema ovome što sad vidimo prihodi od PDV-a rast će 7,3% ali se ne planira ama baš nigdje u turističkom sektoru popustiti i smanjiti taj iznos. Vi vrlo dobro znate da stopa PDV-a izravno utječe ne samo na konkurentnost, nego i na visinu investicija. Imamo nekoliko konkretnih primjera odustajanja od investicija u 2018. upravo zbog toga što neće biti releksiran PDV. Zašto Vlada u situaciji kada smanjuje deficit kada bolje prihoduje od poreza ne razmišlja o smanjenju porezne presije koja je nemoguće visoka? Vi to vrlo dobro znadete, ali ovaj konzervativni model da se održava visoka porezna stopa pod svaku cijenu nije dobar jer kad god su se porezi smanjivali prihodi su rasli, znate za taj efekt. Zašto u 2018. nema smanjenja poreznih stopa?

U isto vrijeme država na sebe preuzima negdje oko milijardu i 600, malo preko toga dakle financiranje decentraliziranih funkcija izravno sa resora Ministarstva znanosti i obrazovanja za školstvo, Ministarstva zdravstva za dio zdravstvene njege, socijale odnosno za vatrogastvo. Neutralizirajuća stavka je spomenuta u mom uvodnom izlaganju u Zakonu o izvršenju državnog proračuna, dakle više nema izravnih pomoći iz državnog proračuna.

To vam je efekt koji će biti raspoređen prema modelu koji smo okarakterizirali, a vjerujem i prema raspravi koju smo vodili u Hrvatskom saboru da će se mnogi od vas poglavito lokalni čelnici, načelnici, gradonačelnici složiti puno jednostavniji jer rasplićemo jedan gordijski čvor koji je stvoren čestim izmjenama tog sustava, gdje smo imali 4 kategorija gradova, općina i županija i činimo puno veću pravednost. Pravednost da upravo kriterij za dodjelu sredstava iz fonda izravnanja onih 17% koje smo osigurali ide isključivo prema fiskalnim kapacitetima. Dakle, fiskalni kapaciteti su vezani uz gospodarsku snagu pojedine županije, grada ili općine i upravo prema simulacijama koje smo mi napravili upravo gospodarski najpotrebitijima ta sredstva i dolaze.

Kao što vidimo iz ovog sadašnjeg prijedloga proračuna država se opet neće pridržavati zakona koje je sama donijela, to znači da ćemo opet svjesno svake godine nećemo izvršiti obveze iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i nećemo uplatiti 1,8 milijardi kuna. Povećali ste nekih 500 milijuna kuna, ali znači da svjesno ulazite i dalje u dubioze i u dugove hrvatskog zdravstva. Od 1994. godine u hrvatsko zdravstvo je utučeno 17 milijardi kuna stalno pokrivajući nekakve dugove i dugovi su sada 8,2 milijarde kuna. Država ne izvršava svoje obveze i ne uplaćuje ono što je potrebno. Zbog čega svjesno ulazite u ovakvo ne pridržavanje zakonskih odredbi jer znamo da država svake godine mora uplatiti 4,2 milijarde kuna na osnovu onih obveza koje je preuzela.

To su za oboljele od malignih i psihijatrijskih bolesti, to su trošarine koje već naplaćujemo za duhanske proizvode od milijardu i 300 milijuna koje se ne uplaćuju, to su obveze za one koji su u zatvorima, to su obveze koji su socijalno ugroženi, to su obveze koje je država preuzela da će plaćati za nezaposlene. Sve to naravno trebamo i dalje održati i sve te obveze država treba i dalje poštivati, ali dokle god ne bude država poštivala ono što je donijela svojim zakonima, mi ćemo imati iz godine u godinu gomilanje dugova.

Uvažena zastupnice, vi znate da smo nas dvoje uvijek na temu zdravstva imali jedan konstruktivni razgovor i na tom tragu vidim i ovo vaše pitanje. Također u okviru rebalansa puno je govora bilo o zdravstvu, mi smo ove godine uspjeli u okviru limita pronaći sredstva za milijardu 162 milijuna koja su usmjerena upravo za sanaciju dugova i svih mogućih dospijeća ili dubioza zdravstvenog sustava, ali smo isto tako vrlo jasno rekli da je nemoguće riješiti svu problematiku jel dugovi zdravstva su itekako poznati i mi smo u odgovoru na jedno zastupničko pitanje vrlo transparentno pokazali koliko oni iznose.

Jedan je nalaz Državnog ureda za reviziju koji vrlo jasno kaže da predlaže Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju jasnije propisati prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za određene kategorije osiguranika koji se financiraju iz državnog proračuna. Državni ured za reviziju nalaže utvrditi mjerila za izračun sredstava koja za svako pojedino pravo treba iz državnog proračuna doznačavati HZZO-u. U isto vrijeme mi smo imali onu situaciju to je bila dosta dugačka debata za vrijeme vlade premijera Milanovića o isključivanju HZZO-a iz državne riznice. Sredinom 2014. održana je između ostalog jedna prezentacija na kojoj vrlo jasno piše kao jedan od uvjeta ili na neki način posljedica izbacivanja HZZO-a iz sustava državne riznice će biti preispitivanje odredbi pojedinih članaka zakona o zdravstvenom osiguranju. Do dana današnjeg nikada nije provedeno, HZZO kao što dobro znate više nije dio riznice, izvanproračunski je korisnik, svoje financijske planove kada i predlaže svodi praktički na nulu.

Uvaženi kolega Marić, dakle u ovom proračunu vidimo da iako rashodovni dio proračuna raste s obzirom na gospodarski rast raste i prihodovni, pa onda držimo deficit u tom smanjenom obimu. Ono što ja zamjeram u toj cijeloj priči, a vezano je za kako ste naveli rizike ostvarenja projekcija. Mi nigdje ne vidimo ovdje sav onaj potencijal hrvatskog gospodarstva. Vi, govorimo o gospodarskom rastu u tom iznosu. Jesmo li mi zadovoljni s tim gospodarskim rastom? Je li naše gospodarstvo prenapregnuto? U strukturnom smislu uzmite evo recimo, vi ste Slavonac, ja to volim isticati. Morate ići u investicije, morate nabavit nove strojeve, novu opremu. Koliko hrvatsko gospodarstvo može danas odgovoriti? Ne možemo konkurentnost samo temeljiti na niskim plaćama. Drago mi je da ste spomenuli neki dan sam vidio sa poduzetnicima, rekli ste da ćete povećati neto plaću. Hajde da stvarno vidimo to, da vidimo da ovim ljudima koji su danas obuhvaćeni pesimizmom, nama ljudi odlaze, da vide dozu optimizma. Pogledajte 330 000 blokiranih građana, 40 milijardi kuna. Imamo poslovnih subjekata negdje oko 15 milijardi kuna u blokadi. Koliko je međusobnih potraživanja to ne znamo, to je tzv. unutarnji dug. Nama se događa osim Agrokora koji je stvarno ekstreman slučaj, nama se sad događa da mnogi kooperanti dobavljači nisu isplaćeni, da se isporuke ne mogu ostvariti. Naše gospodarstvo je blokirano. Što vi kao ministar financija kanite u tom smjeru? Ne možete samo reći, to nije, to je u nekim drugim resorima. Što kanite napravit stvarno da gospodarstvo krene punim plućima, da ovaj gospodarski rast bude zapravo vrlo nizak u onome koji bismo mogli ostvariti. Evo upravo ću vam i reći da je potencijalna stopa rasta ili potencijal rasta gospodarstva jedno od ključnih naših odrednica i fokusa. Dakle, ne gledamo samo na jednu godinu i da li ove godine stopa rasta 3, 3,2 ili 2,9 nego gledamo na nekakvu dugoročnu održivost. Upravo na tom tragu je između ostalog i ovaj proračun rađen. Dakle, rađen je i na tragu našeg pristupa koji već dvije godine imamo i zagovaramo, a ja bih rekao i polučuje rezultate, da budemo realni, da budemo ako treba i blago konzervativni u našim projekcijama kao što je bio slučaj 2016., kao što je bio slučaj 2017., da tek na kraju godine konstatiramo jedan tehničkim rebalansom situaciju kakvu imamo, a to je da smo sveli javne financije u red, da trošimo onoliko koliko imamo i da ne idemo van tih okvira. A u isto vrijeme u okviru tih limita usmjeravam sredstva i mogućnosti, upravo one najproduktivnije svrhe. Tu ću se malo referirati na ovo što dugujem kolegi Beus Richemberghu vezano za poreznu reformu. To je recimo jedna od stvari gdje izravno kad me već pitate kao ministar financija predložio sam Vladi, Vlada Hrvatskom saboru, prošao je paket porezne reforme već u prvoj godini. Dakle, ponavljam ne govorim o četvrtoj godini mandata, predizbornoj, ne govorim o prvoj godini mandata hrvatsko gospodarstvo i građani su rasterećeni za dvije i pol milijarde kuna. Ali i tada, pa i sad ću reći na tome ne kanimo i planiramo ostati. I ovaj proračun kao i svi proračuni koje ćemo mi raditi će se voditi principima da rashodna strana proračuna nešto na što trebamo svi skupa staviti fokus odgovorno, racionalno korištenje sredstva, čim efikasnije povlačenje europskih sredstava. Sav višak prihoda usmjeravati u smanjivanje deficita duga poglavito, odnosno daljnje krugove poreznog rasterećenja.

Zahvaljujem predsjedniče, štovani ministre. Neke od stvari koje sam spomenuo apsolutno pozdravljam u vašem izlaganju, prije svega i promjenu praga za ulazak u sustav PDV-a sa 230 na 300 tisuća kuna, a što se tiče poduzetnika i sada 50% priznavanja trgovačkoga pretporeza vezano za korištenje osobnih, odnosno nabavku osobnih automobila. Ono na što sam se htio posebno referirati je upravo ovo što je ranije bilo spomenuto vezano za odustajanje od kompletnih prihoda poreza na dohodak. To je nešto više od dvije milijarde bilo u planu, odnosno i rebalansom čak je i ostalo 2 milijarde i 26 milijuna kuna u ovoj godini. Naravno automatizmom su ukinute i izravne pomoći koje su bile nešto ispod dvije milijarde. Ono što je dobro, odnosno ono što sam imao i pitanje i na odboru, konkretno za moj grad, za grad Osijek to znači oko 5 milijuna kuna više prihoda. To je 5 milijuna kuna više koje će moći nenamjenski da li u vrtić, da li u kulturu, da li u sport i za sve one potrebe građani će moći osjetiti da bolje žive i kvalitetnije. No, međutim ima i onih općina koji to neće osjetiti jer su bili svojevrsno imaju nizak dohodak per capita i tu je dobra stvar što smo tijekom ove godine i donijeli Zakon o izravnanju. Moj jedan prijedlog je i na tragu onoga što sam govorio i za govornicom, da daljnji koraci oko poreza na dohodak bi bili da se uvede jedan, jedna skala slično prirezu. Sad kad je to već jedinstveni prihod jedinice lokalne samouprave, da se dozvole maksimalna opterećenja i minimalna i da sami gradovi i općine biraju svoja opterećenja. Na taj način bi možda išli na tragu onoga što sam i predložio da dobijemo svojevrsne i porezne oaze gdje zbilja, gdje je najpotrebnije a Vlada može to tim jedinicama možda i na drugi način to kompenzirati. Ali prije svega da sami gradovi biraju koliko će opteretiti svoje građane i time budu konkurentniji i da se međusobno natječu što će više ljudi doći kod njih živjeti. Uvaženi zastupniče, pa evo i vi se nadovezujete ja bih rekao na konstruktivnu raspravu i između ostalog i o poreznom sustavu. U poreznoj reformi mi smo išli sa jednim principom i načelom obzirom na te prečeste izmjene poreznog sustava koje su dovele do jedne velike kompleksnosti sustava nepreglednosti i teške prohodnosti kako za porezne obveznike, tako i za poreznu administraciju da krenemo u pojednostavljivanje, pa smo između ostaloga izveli umanjivanje ili trajnu eliminaciju brojnih tzv. poreznih rashoda, olakšica, izuzeća, umanjenja i sličnoga kojih u Hrvatskoj ne mali je broj. Ja mislim da svi moji prethodnici, kolege ministri su sigurno kad su predlagali tako nešto imali dobru namjeru. Ali ipak u nekom trenutku treba napraviti i ex post evaluaciju i vidjeti da li su polučili ili nisu možda polučili očekivane rezultate. Na tom tragu ćemo mi naravno i nastaviti, a ako i budu određenih zadiranja u porezni sustav, možete očekivati da oni svakako trebaju i biti će u skladu sa ovim već početim principima. Dakle, daljnje rasterećivanje, daljnje pojednostavljivanje. Što se tiče dijela poreza na dohodak i jedinica lokalne i područne samouprave vi ste u pravu, dakle, to smo rekli i kod samog prvog čitanja, da postoji prema našim simulacijama. Simulacije su rađene na sljedeći način. Mi ne možemo predvidjeti koliki će biti kolač, nazovem ukupni prihod od poreza na dohodak, ali možemo propisati kako će se on preraspodjeljivati. I za one jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave koje bi prema toj novoj raspodijeli eventualno prošli lošije, dakle, da je njihova neto pozicija negativna u odnosu na prethodno razdoblje, mi ćemo iz državnog proračuna povrh ovih milijardu u 400 izravno tijekom 2018. kompenzirati i svesti ih na 0. U drugo čitanje, Vlada će sutra usvojiti prijedlog, kojim ćemo ići da to razdoblje ne bude samo godina dana, nego ćemo ga ćak i produljiti, da osiguramo, da upravo jedinice lokalne, područne samouprave ne budu u minusu.

To do sada nije htio reći i nikada nije izgovorio. Mene je iznenadio, ali svaka čast na priznanju. Ali drugo sam ja vas htio pitati, jer moramo napraviti usporedbe i nekakve razlike, jer čujemo da su s druge strane znalci, oni sve znaju itd. uvijek najbolje znaju i imamo situaciju da su imali priliku voditi državu. 3 pitanja, javni dug, u ono vrijeme što se desilo? Imali smo 80 milijardi novog javnog duga u postotcima skoro 30% poena više. Druga stvar, deficit za vrijeme te Vlade, ušli smo u proceduru prekomjernog deficita, to je bio veliki uspjeh tada, danas je neuspjeh kada smo izašli iz toga. I treća stvar, kreditni rejting bio je veliki uspjeh nakon onog investicijskog, kad govorimo o rejtingu, znači investicijskog statusa. Pali smo 2 puta za vrijeme njih i što se sada događa. Zašto je sve što su oni radili uspjeh, a sve što se sada događa i pozitivnije je od onoga što su nam ostavili je veliki neuspjeh? Ima li tu uopće uloge ministra financija, ove Vlade, nekakvih znanja ili je to sve razlog nekakve njihove velike ostavštine koje smo naslijedili u super stanju kako to kaže kolega njihov šef Bernardić. Evo, pa nam vi to malo objasnite, jer činjenica je da ljudi možda to i ne prate ili ne znaju dovoljno dobro. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče ja evo, mogu reći i u onim trenucima kada sam osobno bio ovdje predmet rasprave nisam koristio institucije RH da bi njih zloupotrijebio i sebe branio, pa tako neću ni sada. Slično je bilo jako puno povika na HBOR. Međutim, referirati ću se ipak na ovaj drugi dio koji je puno konstruktivniji koji ste vi sada upravo spomenuli. A to je činjenica da smo mi s početkom, dakle, osobno kao ministar financija, zajedno s svojim timom, još početkom prošle godine 2016. odmah ocijenili, okarakterizirali da je javni dug, da je situacija u javnim financijama jedan od ključnih makroekonomskih rizika RH. Dakle, nešto što koči i gospodarsku održivost, radna mjesta, investicije i sve ono što ide vezno uz to. I odmah smo krenuli i prionuli poslu. Kad smo predlagali prvi proračun za 2016. tada je bilo govora da smo preoptimistični, da se neće dogoditi to što smo već tada najavljivali, a to je da ćemo već u prvoj godini mandata, ne samo stabilizirati, nego i početi smanjivati javni dug. 2016. 2,5% boda, 2017. prema našim projekcijama gotovo 3% boda, a prema prijedlogu proračuna koji stoji ispred vas, ta dinamika će se čak i ubrzavati i to je s naše strane jedan bazni scenarij, malo prije sam odgovarao, rađen na jednim konzervativnim ocjenama i osnovama, projekcijama, koji govore da jednostavno kontrola nad javnim financijama i njihova održivost, nešto što država mora i hoće napraviti, kao jedan izravni impuls gospodarstvu i poreznim obveznicima, jer je neminovno da na taj način trebamo činiti sve što možemo, kako bismo bili čim manje vidljivi i čim manje smetali, da tako kažem gospodarstvu s našim potrebama za financiranjem.

Dakle, ja želim uputiti samo jednu kratku pohvalu u ovom proračunu, riječ je o financijskoj decentralizaciji za sredstva koja će dobivati jedinice lokalne samouprave od poreza na dohodak. Još se mora donijeti zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, ali on će između ostalog ispraviti i određenu političku distribuciju sredstava iz središnjeg proračuna, zato jer se svi po istom ključu, po istom mjerilu i istim obima će se namirivati i na taj način ujednačavati održivost života na području cijele RH. Ono što se vidi u dokumentima Vlade, to je težnja policentričnom razvoju RH i vjerojatno će u narednom razdoblju biti definiranju koji su to centri koji bu trebali, osim financijskih sredstava biti podobni i kadrovski da osiguraju jednako stručan i jednako ravnomjeran razvoj na području cijele RH. U tom smjer u ja sam više puta govorio i za sredstva rudne rente koja bez obzira da li će biti dodatni prihod jedinica lokalne samouprave dakle, općina, gradova ili županija, bi trebali biti namjenski prihod. … [[Govornik se ne razumije.]] ni komunalna naknada niti prihod od poreza na dohodak ne predstavlja namjenski prihod. Može se trošiti u sve svrhe, a ovo bi bio jedan dodatni impuls financijski, koji bi omogućio razvijanje tih kapitalnih projekata, odnosno, olakšavati osiguravanjem češća jedinicama područne samouprave kod realizacije EU projekta. Uvaženi zastupniče, evo nastavno i na temu o lokalnoj samoupravi i upravi, dakle mislim da smo mi kao Vlada vrlo jasno pokazali dakle kako i na koji način gledamo, ne samo nazovimo tako naših sastanaka sa županima, predstavnicima udruga, gradova i općina nego izvršavanjem onoga što smo na neki način i obećali i na što smo se obvezali a i ono što je na tragu naših općenitih razmišljanja. Već u prvoj godini, ponavljam još jedanput, dakle poreznim rasterećenjem umanjili smo porezno opterećenje poreza na dohodak, tako izravno umanjili prihode jedinica lokalne i područne samouprave ali za taj isti iznos kompenzirali ih izravno iz državnog proračuna. Na tragu toga idemo sa novim Zakonom o financiranju a i sve druge ideje između ostalog i ova koju vi iznosite vezano za raspodjelu prihoda od rudne rente i nekih drugih također su predmet naših internih i rasprava i analiza i sigurno na tom tragu ćemo nastaviti dalje jer čvrsto zagovaramo pristup da je potrebno napraviti jednu kvalitetnu redefiniciju i između ostalog novu definiciju funkcionalne decentralizacije, dakle vrlo odgovorno raspraviti teme koje su spuštene na razinu lokalne samouprave bilo da govorimo o školstvu, bilo da govorimo o zdravstvu, socijali ili evo od ove godine ili neću reći ove godine poglavito aktualnoj temi vatrogastva. U isto vrijeme moramo osigurati sredstva koja će pratiti tu funkcionalnu decentralizaciju u smislu fiskalnoga dijela. Tako da su i vaši prijedlozi a i neki drugu sigurno više nego dobrodošli. I na tom tragu smo evo između ostalog i jučer na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem u Slavonskom Brodu također govorili i vide se pozitivni pomaci. Jer kroz ova sredstva koja su osigurana kao izvorni prihodi jedinicama lokalne i područne samouprave daje se njihov manevarski prostor za izvršenje projekata ali još važnije i za izvršenje projekata financiranih iz europskih sredstava. Hvala lijepo. Ministre, znam da je vaš posao prihodi a ja ću se sada se obratiti po prihode što se tiče stečaja. Znači znamo da je država u brojnim slučajevima ili RH ili Ministarstvo financija ili porezna uprava je u stečaju razlučni vjerovnik. I zbog toga naravno kao i u brojnim slučajevima ako se država ne odluči oprostiti to dugovanje, tj. da ta sredstva da u korist radnika, da radnici ostanu bez sredstava, bez svojih zarađenih plaća. Dalmatinka je također u stečaju 9 godina, radnici očekuju svoje dobro zarađene, tj. radnice plaće. Međutim ako se država ne odriče svojih potraživanja i jedinice lokalne samouprave i tvrtke u njihovim vlasništvima radnici će dobiti nula kuna. I to je poznato. I naravno da je interes države da ona naplati svoja potraživanja kao razlučni vjerovnik. Međutim, kolika je tu nepravda, ja ću vam reći jedan primjer. Imamo autoprijevoz Sinj, gdje je promet Makarska postala strateški partner i propisan je ugovor, tj. ugovor o konsolidaciji te tvrtke i financijskoj konsolidaciji te tvrtke. Međutim, ta tvrtka je uništena, niti je financijski konsolidirana, niti imamo radnika više, djelatnika, nego je čak FINA prije par dana stečaj otvorila nad tvrtkom, službeno jer je 8 milijuna kuna u dugu i 6 radnika je ostalo koji nisu dugo primali plaću, uglavnom branitelji.

Uvaženi zastupniče, evo kada na kraju kažete da stoji nešto u našim ladicama to implicira da netko nešto ne radi ili ne radi dovoljno dobro svoj posao. Ja vam moram samo reći vezano za problematiku predstečaja i stečaja koja je također nevezano samo na aktualnu situaciju s Agrokorom ali puno prije vidljiva na brojnim primjerima, između ostalog i ove o kojima vi govorite. Dakle to je jedan zakon za koji ja sigurno mogu reći ili mogu barem pretpostaviti da je rađen u nekakvoj vjeri da se olakša, da se pomogne, da se neke stvari unaprijede, međutim uvijek ima naravno određenih upitnika i pitanja. Ja vam također mogu reći u nebrojeno slučaja da su vrlo često takvi interesi, nažalost suprotstavljeni jedni drugima jer s jedne strane imamo zakonsku obvezu na koji način i kako poglavito štiti porezne obveznike i državni proračun, međutim ovaj dio prema radnicima u okviru mogućnosti vjerujete da činimo ali naravno ne možemo ići van zakonskih ovlasti i zaduživanja. Dakle, naša situacija što se tiče predstečajeva i stečajeva, ne mali broj puta imate situaciju da su se vjerovnici također nama obratili sa žalbom, molbom ili što god, da su jednostavno na povjereničkom vijeću preglasani i njih više praktički nema tko zaštiti, njihova su potraživanja jednostavno otpisana. Oni sve što su isporučili tom društvu, u okviru povjereničkog vijeća zapravo izglasano kao da više ne postoji ili je napravljen određeni diskont na cjelokupno potraživanje.

Gospodin Bunjac, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, članovi Vlade. Mi imamo u sastavu ovog proračuna i sredstva Državne agencije za sanaciju banaka. Vidimo na službenim stranicama te agencije da ste vi gospodine Marić, predsjednik uprave, da je zastupnica Grozdana Perić također u toj upravi a vidjeli smo također da je pod ingerencijom te agencije su davani nezakoniti krediti Agrokoru. Jedan 2015., jedan 2016. godine, preko Jadranske banke koja je prezadužena, koja je pod sanacijom a ta banka je davala Agrokoru kredite veće od svoga temeljnog kapitala. Pa me zanima kako je došlo do toga da posrnula banka kreditira posrnulu tvrtku? Da li su ta sredstva vraćena i hoće li biti vraćena s obzirom da Agrokor ima velike probleme? Kako komentirate činjenicu da gospođa Hrebac koja vodi tu agenciju od travnja 2016. godine više nema mandat nego se nalazi u nekakvom svojstvu v.d.-a? Da je više puta osuđena za sukob interesa, pravomoćno? Da je ponovno prijavljena te da tu istu agenciju, reviziju dakle nad tom agencijom provodi tvrtka Antares revizija koja je dobila zabranu od HNB-a da obavlja taj posao na 2 godine? Da u toj istoj revizijskoj kući sjede isti ljudi koji sjede u toj agenciji, znači oni u biti nadziru sami sebe?

Uvaženi zastupniče, točan je prvi dio vašeg pitanja, a to je da je Državna agencija za sanaciju odnosno za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, pravno vijeće čine moja malenkost, gospođa Perić i gospodin Kosor prema funkcijama i mandatima. Dakle, ministar financija, predsjednici odbora za financije i gospodarstvo ali naravno ima netko tko upravlja tom agencijom, operativno na dnevnoj razini zajedno sa stručnim službama. Agencija naravno nije kreditna institucija, ona je upravo nadležna za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Jadranska banka kao do tada privatna banka kada je došla u probleme i kada je HNB podnijela mjere i zapisnike koje je podnijela je došla na jedno raskrižje odnosno trebalo je odlučiti da li banka ide u stečaj ili ide u sanaciju. Upravo spomenuta i gospođa koju ste spomenuli, direktorica … [[Govornik se ne razumije.]] zajedno sa svojim timom je dizajnirala i kreirala jedan model sanacije same te banke kako bi između ostalog i spasila s jedne strane proračunska sredstva da se ne aktivira osiguranje štednih uloga a u isto vrijeme osigurala nastavak poslovanja te iste Jadranske banke. Jadranska banka za vrijeme od kad je otvorena sanacije je svoju izloženost prema koncernu Agrokor smanjivala i smanjila. U isto vrijeme Jadranska banka danas je u situaciji kojoj je, ali je isto tako predmet interesa nekih drugih banaka, mi smo imali jedna natječaj za prodaju nje same nakon što je pročišćena i počišćena kroz model sanacije i ona kao takva je jedna dobra kreditna institucija koja vjerujemo da će uskoro imati i nekog svog novog vlasnika.

Poštovani gospodine ministre, ja bi rado da sam svoje pitanje mogao uputiti našem premijeru pošto je on i dobar poznavatelj službe vanjskih poslova i osoba u Vladi čija je zadnja kad se odlučuje o proračunu no mogu i vama kao članu njegovog tima za gospodarstvo jer sigurno jeste dio tog tima. Dakle, prioritet ove Vlade, ja bi rekao i države, deklarirani prioritet je gospodarski oporavak zemlje. Znamo da su izvoz, investicije, osobna potrošnja ili europski fondovi motori tog nekog našeg oporavka. Svako državno tijelo treba dati svoj doprinos tom temeljenom državnom cilju. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je ono koje pomaže i daje logistiku našim izvoznicima, dakle podupire izvoz u njihovim nastojanjima da prodaju svoju robu i usluge izvan ove zemlje. Ono je prepoznato taj rad gospodarske diplomacije, prepoznat od strane građana i od strane naših kompanija i višekratno je pohvaljeno. Mi u ministarstvu smo imali cijeli arhiv pohvala koje smo dobivali od naših kompanija. Mnogi vaših kolega iz HDZ-a također kažu da gospodarska diplomacija je ono što treba koncentrirati hrvatsku diplomaciju. E sad, ako je stvarno gospodarstvo prioritet Hrvatske i ove Vlade, ako je stvarno oporavak gospodarstva potreba i Vlada traži od svakog ministarstva da da svoj doprinos, ja vas onda pitam kako je moguće da ponovno se smanjuje stavka za gospodarsku diplomaciju u proračun Ministarstva vanjskih poslova? Ja podržavam što je proračun Ministarstva vanjskih poslova sada povećan u odnosu na prošlu godinu, ali unutar tog povećanog, smanjila se dodatno stavka u odnosu na prošlu godinu za gospodarsku diplomaciju. A to je prioritet prioriteta. Evo pa to mi molim vas ogovorite jer jednostavno nije jasno jer to već po drugi put da Vlade HDZ-a to čine, vi ste bili ministar i u Oreškovićevoj Vladi kad je prvi puta do toga došlo i sada drugi put. I malo simboličko povećanje za gospodarsku diplomaciju bi bila dobra poruka i našem gospodarstvu i Uvaženi zastupniče, vi kao dugogodišnji diplomata i visoki dužnosnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova dobro poznajete tu problematiku, ja mislim da se i možemo po mnogo čemu složiti da je i za hrvatsko gospodarstvo prije svega naše izvoznike koji su najjači segment ili jedan od najjačih segmenata hrvatskog gospodarstva i koji pokazuju sjajne rezultate pa čak i u ono najteže doba, doba recesije. Nedavno evo i po zadnjim podacima, hrvatski izvoz konačno je prešao razinu od 50% BDP-a a sigurno da ima prostora da još i napreduje, tu je gospodarska diplomacija naravno da bude u usluzi ali dozvolite isto da i u okviru resora imamo nekakve i strateške odrednice ali i nekakve taktične pristupe na koji način i kako usmjeravati ta sredstva. Gospodarska diplomacija neće biti zanemarena ali ne samo putem mogućnosti Ministarstva vanjskih poslova, tu su i nek druge institucije, poglavito Hrvatska gospodarska komora i ostala mreža veleposlanstava u konačnici po svijetu koja treba na neki način pomoći i pripomoći u plasiranju hrvatskih proizvoda diljem globalnog tržišta u promociji Hrvatske između ostalog kao i turističke zemlje a sve usmjereno upravo k tome kako bi se taj i izvoz i roba i usluga još dodatno aktualizirao i povećao odnosno pojačao. Dakle, što se tiče ukupnog razdjela Ministarstva vanjskih i europskih poslova njihov proračun raste za preko 15%, dakle stotinjak milijuna kuna. Tu unutra podrazumijevamo i različite vrste od onih članarina za naše članstvo u međunarodnim institucijama koje također koristimo upravo u ovu svrhu lobiranja za Hrvatsku, nametanja naravno naših kompanija i proizvoda ali isto tako i za konzularne poslove, odnosno cjelokupnu mrežu Ministarstva vanjskih poslova i RH diljem svijeta. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre ja bih ovdje pohvalio nastojanja Vlade da se kroz ovaj proračun i dodatno stimulira demografska politika RH, pa tih eto više od 400 milijuna kuna to je hvale vrijedna mjera. Znači i kroz porodiljne naknade koje su veće i kroz demografski dodatak i kroz porezne olakšice u okviru porezne reforme. Međutim, evo ja bih ovdje ipak istaknuo jednu stvar o kojoj se nije govorilo, a volio bih da se u buduće govori, da se implementira što je prije moguće. Radi se o stvaranju ozračja za majčinstvo, odnosno očinstvo u Hrvatskoj. Nitko nije djecu radio radi poreznih olakšica i mislim da to trebamo imati na umu, da se treba klima u Hrvatskoj stvoriti, da je obitelj bitna, da je majčinstvo i očinstvo nešto najvrijednije što čovjek, kroz što se čovjek u svom životu može ostvariti.

Mogu se složiti naravno sa vama da uz sve ove mjere i koje smo zacrtali i poduzimamo i koje ćemo poduzeti sigurno je taj element na neki način poticanja i pozitivnih možemo reći tako i vijesti i općenito ozračja oko obitelji, oko majčinstva, očinstva i slično treba između ostaloga gajiti. Ja ću se referirati naravno upravo na ove mjere koje ste između ostalog i vi spomenuli, pa evo i vezano za poreznu reformu malo smo i u okviru rasprave u Hrvatskom saboru zanemarili tu činjenicu da je upravo u poreznoj reformi kod rasterećenja poreza na dohodak jedan značajni iskorak napravljen upravo u dizanju onog dijela osnovnog, osnovnog odbitka, odnosno odbitka za uzdržavane članove poglavito naravno djecu sa izraženom progresijom prema višem broju djece. Kolegica Murganić zajedno sa državnim tajnikom nadležnim za demografiju i njihovim timovima i timom radi na jednom pristupu koji mislim da se već vidi a to je da gledamo demografiju, mjere demografske obnove kao nužno da budu sveobuhvatne, cjelovite, a ne nekakve partikularne koje će dotaknuti ili doticati se jednog ili drugog segmenta. Ovo što smo do sada poduzeli a i u okviru sredstava koja su predviđena u proračunu za 2018. i projekcijama za godine koje slijede će biti upravo na tom tragu. Smatramo kao Vlada, a ja sam siguran i svi zastupnici u Hrvatskoj i javnost da je sigurno demografija jedan od ključnih i izazova, ali isto tako stvari s kojima se treba momentalno ja bih rekao uhvatiti u koštac i kroz ove mjere ništa se ne može naravno riješiti preko noći.

Izvolite.

Jel mogu pet minuta dobiti?

Uvažene dame i gospodo. HBOR je davanjem božićnog kredita Agrokoru napravio jedan presedan. Naime, u pravilu HBOR ne funkcionira kao poslovna banka, već HBOR daje sredstva poslovnim bankama da onda one dalje kreditiraju. Znači da je HBOR dao kredit Agrokoru i da je odnosno da je HBOR dao kredit poslovnoj banci, da je poslovna banka dalje proslijedila kredit Agrokoru tada bi sav rizik bio na poslovnoj banci. Međutim što se dogodilo? Dogodilo se to da je HNB de facto poslovnim bankama rekao nemojte više kreditirati Agrokor, Agrokor nije kreditno solventan. I onda je HBOR preskočio poslovne banke i odlučio dati izravno kredit Agrokoru, iako je bio svjestan, ne u smislu da mu je netko drugi to rekao, nego su vlastiti analitičari HBOR rekli da je od 1 do 10 ako je 1 najbolje, a 10 najgore, da je Agrokor trenutno oko 8. Znači blizu totalnog slona i da u biti nije kreditno sposoban. I što se dogodilo? Tada je Agrokor dobio kredit zapravo bez ikakvih jamstava koje nikada neće biti vraćen. I kada govori ministar Marić, da su oni nešto uštedili, ne znam koliko 3% na kamatama ili 2% ili 1%, možda i jesu.

Od nikuda. Znači samo su se rashodi sa jedne strane, prebacili na drugu. Državni novac i dalje isparava u zrak. A što se tiče teza Zdravka Marića, da je deficit smanjen, da imamo suficit itd. to je sve jedna velika budalaština. Zato jer u trenutnom sustavu u kojem je novac kredit, dug se može vratiti samo tako da se izbija likvidnost iz ustava. To je kao da u hrvatskom novčanom sustavu, imate recimo 300 milijardi kuna i sad vi jednostavno 100 milijardi kuna izbacite iz financijskog sustava i sa tih 100 milijardi hipotetski namirite strane vjerovnike. OK smanjili ste dug, a što se dogodilo na unutrašnjem tržištu? Što se dogodilo? Kunska besparica, novac je nestao. Znači vi novac iz domaćeg opticaja mičete van, dajete stranim kreditorima i u unutarnjem sustavu dolazi do kolapsa. Ljudi su bez kune u džepu, kopaju po smeću itd. Imate rekordnu situaciju nevraćenih kredita pravnih osoba. Dajte neka HNB nakon sloma Agrokora da analizu. Već i prije sloma Agrokora, znate kakva je bilanca bila. Svaki treći kredit, poslovnim subjektima je bio nenaplativ.

Znači pola svih kredita danih pravnim osobama, odnosno, poduzećima ne mogu se vratiti. I kako onda netko može pričati o gospodarskom rastu, rastu BDP-a i čemu dalje. Baziranom na čemu? Na čemu dame i gospodo? Kako? Pa dajte zamislite da u nekoj drugoj ekonomiji pola svih pravnih subjekata ne može vraćati dugove. Pa to bi bio znak za alarm. Kažu samo ove godine 50000 građana je otišlo u Njemačku iz Hrvatske. Pa ljudi nestaju iz naše zemlje. Svaki dan je građana sve manje. Nema dana da mi ljudi napišu da ne odlaze iz Hrvatske. I što je uspjeh za ministra financija? Kaže smanjili smo dug. A koja je cijena tog duga?

Išli su vratiti unutrašnji, tj. vanjski dug, tako da su izbijali unutrašnju likvidnost. Ali oni su to radili hiperinflacijom, oni su odveli zemlju u hiperinflaciju. A hrvatska Vlada ne ide u hiperinflaciju, ne ide za tim da tiska novac bez ikakvog pokrića, pa s tim novcem vraća dug, nego jednostavno postojeći novac koji vrijedi šalje van zemlje. I zato smo vi bez kuna u džepu. Zato nema novaca. Zato je besparica. I onda kako nema novaca, postavlja se pitanje od kud će krediti biti vraćeni? Od nikuda, ne postoji taj novac. Jednostavno je država uzela sredstva privatnom sektoru i dala sve stranim kreditorima, a domaće firme će propadati.

radnog tijela, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora. U dijelu proračuna kojim se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida, veterana rata, te bivših političkih zatvorenika. Državnim proračunom RH za 2018. g. ukupni prihodi su planirani u visini od 129 milijardi kuna, a ukupni rashodi od 133,3 milijardi kuna. Iz čega proizlazi da je planirani deficit proračuna 4,3 milijarde kuna, odnosno, manjak proračuna u iznosu od 0,5% BDP-a. Što se tiče sredstava namijenjenih ostvarivanju prava hrvatskih branitelja potrebno je naglasiti da će u 2018. g. stupiti na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za čiju realizaciju se izdvaja 180 milijuna kuna više nego u 2017. g. Na poziciji Ministarstva branitelja, za 2018. planirana su sredstva u visini od milijardu 319 milijuna 854 tisuće 268 kuna. Što je za 16% više u odnosu na planirana u 2017. g. Najveći udio u tim sredstvima imaju sredstva namijenjena u ostvarivanju trajnih prava. To su osobne invalidnine, obiteljska invalidnina, naknade i drugo koja su planirana u visini od 700,1 milijun kuna što je povećanje od 35,5 milijuna kuna ili 5,4% sredstava namijenjenih stambenom zbrinjavanju planirana su u visini u 87,1 milijun kuna što je povećanje od 21% Sredstva za jednokratna prava planirana su u visini od 92,4 milijuna kuna što je povećanje od 23% Sredstva za zapošljavanje branitelja planirana su u visini od 10,6 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 11,5% Sredstva namijenjena udrugama branitelja planirana su u visini od 18,8 milijuna kuna što je na prošlogodišnjoj razini. Povećavaju se i sredstva namijenjena ekshumaciji, notifikaciji i sahrani žrtava iz Domovinskog rata i to za 1,7 milijuna ili 31% Sredstva namijenjena rehabilitaciji vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima ostaju na razini prošlogodišnjih od 7,3 milijuna kuna. Sredstva namijenjena javnoj ustavno Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar planiraju se u visini od 34,6% milijuna kuna što je neznatno povećanje u odnosu na prošlogodišnja sredstva. Prvi puta u proračunu planirana su i sredstva za Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u visini od 15 milijuna kuna.

Povećanje proizlazi iz činjenice da je prestalo smanjenje mirovina od 10% ostvarenih prema posebnim propisima iz mirovinskog osiguranja te činjenice da će se dio odredbi ovoga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se odnosi na najniže mirovine primjenjivati u 2018. godini. Članovi odbora u raspravi su pohvalili povećanje sredstava planiranih za skrb hrvatskih branitelja u 2018. godini te su naglasili da je izuzetno važno da prava propisana novim zakonom budu i provedena osiguranjem potrebnih sredstava. Raspravljena je i potreba za žurnijim otvaranjem veteranskih centara s obzirom da je za sada otvoreno samo jedan u to onaj u Lipiku. U odgovoru je rečeno da su iz fondova EU-a osigurana sredstva u visini od 22 milijuna eura za otvaranje centara u Daruvaru, Petrinji, Šibeniku, Sinju i Osijeku te će po rješavanju administrativnih prepreka krenuti otvaranje navedenih centara. Razlog zbog čega se sva prava iz mirovinskog osiguranja propisana novim zakonom neće provoditi u 2018. godini, leži u činjenici provodljivosti zakona odnosno fiskalne odgovornosti s obzirom da su zbog prestanka smanjenja mirovina većih od 5 000 kuna, sredstva namijenjena za mirovine hrvatskih branitelja u 2018. godini povećana za 260 milijuna kuna. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasovao, 8 glasova za i 2 glasa suzdržana, donio zaključak koji se predlaže Hrvatskom saboru donošenje državnog proračuna RH za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. kao i proračunskih korisnika. Otvaram raspravu najprije po klubovima, prvi je gospodin Božo Petrov, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Poštovani članovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Ja bi se mogao prvo našaliti kratko budući da se ministar financija slaže sa većinom komentara onda možemo očekivati puno prihvaćenih amandmana sutra na ovaj račun. Nažalost ja mogu reći samo šteta, šteta prilike i to je po meni realna ocjena prijedloga proračuna za 2018. godinu. Ja nemam namjeru kritizirati samo da bi kritizirao, ja ću u početku ogoliti priču, pojednostaviti, nazvati stvari pravim imenom da bi apsolutno svima koji danas ovo prate bilo jasno i kakav je prijedlog proračuna i viziju Vlade i propuštenu priliku. Ja bi volio samo da zamislite svoj kućni budžet. Imate 2 opcije na stolu kako možete postati imućniji i time svojoj djeci omogućiti ili obrazovanje ili stan, posao, dvije su opcije. Jedna je opcija da štedite, da se odričete luksuza, da time steknete određeni fond novaca čime ćete onda pomoći svim ovim navedenim svojoj djeci ili onim generacijama koje dolaze iza vas. Naravno u svemu tome ćete i provesti određena aranžiranja svoga kućnoga budžeta pa da možete bolje dočekati budućnost jer ipak se treba spremati za crna vremena. Druga opcija koju imate osim štednje je pametno ulaganje. Recimo da imate neku viziju posla koji ste se vi sjetili ili vam ju je netko rekao. odvojit ćete dio sredstava iz svog mjesečnog budžeta, žrtvovat ćete djelom luksuz, to ćete uložiti i taj posao će vam poslije donositi veći prihod, automatski veći vaš mjesečni budžet moći ćete svojoj djeci omogućiti više. To su dvije opcije. Ili jedna ili druga. Naravno, u RH nažalost postoji i treća opcija, a to je svi oni ljudi koji danas žive na način da ne mogu priskrbiti svojoj djeci niti pomoću prve niti pomoću druge opcije kvalitetniji život. ali sada da bi priča bila jednostavnija, ja ću govoriti o prve dvije opcije. Nažalost, ili ćete štedjeti ili ćete imati viziju a sve ostalo je mrcvarenje, životarenje, prelijevanje iz šupljega u prazno uz paradigmu „ne talasaj“ Kad vam se dodatno posloži situacija u životu, da vam svi okolni čimbenici idu na ruku tipa da vam je na poslu sve u redu, da o obitelji apsolutno nikoga ne boli, da se imate vremena posvetiti svom poslu, svojoj budućnosti. Zar nećete onda iskoristiti mogućnost tu planirate bolje svoju budućnost, iskoristiti tu priliku da biste se spremili na ono što ide poslije u životu? Što vam se treba dogoditi da odlučite napraviti ništa? Evo meni zanima što vam se točno treba dogoditi jer vi znadete da odlično vrijeme neće cijelo vrijeme trajati, da ćete se morati skrbiti za svoje roditelje, da ćete morati svojoj djeci omogućiti obrazovanje? Što vam se treba dogodit da odlučite napraviti ništa? Za usporedbu to je prijedlog proračuna države za 2018. godinu. Niti su odlučili štedit, niti su odlučili kvalitetno ulagati. Ovo je određeni mix ni ovamo, ni tamo bez strukturnih reformi. Svi naši čimbenici koje smo imali oko nas svi vanjski čimbenici na koje mi ne utječemo su išli nama u prilog. Imate rast gospodarstva u Europi, imate pozitivan ciklus koji indirektno donosi veći prihod ili donosi priliku za stjecanje većeg prihoda, imate povijesno niske kamate, imate geopolitičku situaciju na Mediteranu zbog čega imate rekordan rast turističkog sektora. Sve to imate. Na kraju je Vlada odlučila sa tom razlikom BDP-a napraviti ništa. Teodor Roosevelt je jednom rekao: „U svakom trenutku odluke najbolja odluka je napraviti dobru stvar. Najgora odluka je ne napraviti ništa“ Napravili su nešto je dijele šakom i kapom kao Djed Mraz kao da sutra neće doći. Po meni proračun nema ni R od razvojnog, ni S od socijalnog, ni K od konsolidiranog jer je većina toga pododređena smanjenju udjela duga u BDP-u uz kupovinu mira kako bi se na kraju mandata ove Vlade definiralo da smo spremni slušati i da nam Bruxelles može udijeliti milost da možemo uvesti euro. To je nekakav konačan očito cilj Vlade. A sada par informacija s brojkama i predikcijama. Proračun za 2018. je rađen pod procjenom rasta BDP-a za 2,9%, dok je manjak općeg proračuna predviđen u iznosu od 0,5% BDP-a u 2018. godini. Drugim riječima, i dalje trošimo više, nego što prihodujemo. U 2019. planira se uravnoteženje proračuna, u 2020. suficit. Javni dug predviđa se da će do kraja ove godine pasti na 79,8%, a u 2020. na 69,5% BDP-a. Ovo možda zvuči lijepo kratkoročno, trenutačno. Međutim, detaljnija analiza pokazuje i drugu stranu priče. Deficit opće države je značajno smanjenje doživio 2015., a nakon toga 2016. godine. U tim godinama preokrenuta je tedenca javnog duga. On se prvi put počeo smanjivati. Deficit konsolidirane države 2014. bio je 5,4% BDP-a, 2015. smanjen na 3,4% BDP-a, 2016. na 0,8% Od ove godine traj se trend značajno usporava, pa 2017. je 0,6%, 2018. 0,5% i zato mislimo da je planirani pad općeg deficita za 0,1% BDP-a za 2018. daleko od dovoljnog, pogotovo u uvjetima rasta ovakvog rasta BDP-a. Dalje, Prijedlogom proračuna za 2018. Vlada predviđa da će ukupni prihodi iznositi 129 milijardi kuna i biti 6,1% viši u odnosu na aktualni proračun, dok će ukupni rashodi za 2018. iznositi 133,3 milijarde kuna, odnosno 5 milijardi više i to svugdje piše. Međutim, u rebalansu za 2017. godinu planirani rashodi za 2018. se ne povećavaju za 5 milijardi kuna, nego za 6 i pol milijardi kuna. Jer se u rebalansu smanjuje 2017. rashod. U odnosu na rebalans proračuna planirani i prihodi i rashodi za 2018. u odnosu na rebalans za 2017. je u postotku manji zbog samog dizanja iznosa proračuna, iako je deficit po apsolutnoj brojci isti. Znači, u povoljnom makroekonomskom okruženju nema ništa od financijske konsolidacije, nema ništa od strukturalnih reformi i stvaranju prostora za anticiklička djelovanja u trenutku kada dođe nova kriza, na žalost nedostatak vizionarstva i dugoročne strategije. Posebno bode oči stavka masa plaća na rashodovnoj strani proračuna koja raste 5,4% odnosno skoro 1 i pol milijardu kuna u 2018. godini, a potom sljedeće dvije godine se očekuje, očekuje praktično stagnacija. Koliko je realno, koliko je realno da nakon rasta od preko 5% u uvjetima rasta BDP-a sindikati neće tražiti ništa, će trpjeti stagnaciju? Gotovo nimalo. Zato smo mišljenja da na ovoj stavci su podcijenjeni rashodi proračuna u projekciji za 2019. i 2020. pogotovo imajući u vidu da je 2020. izborna godina tada ove stranke vole dijeliti. Strukturna fiskalna prilagodba je vjerojatno potpuno nestala. Prepušteni smo sreći, nadi da će se poslovni ciklusi i vanjske pozitivne okolnosti nastaviti poboljšavati većim intenzitetom nego sad, jer je jedino u tom slučaju moguće održavano smanjivanje javnoga duga. Osim toga, Vlada je odlučila ići u uvođenje eura, ja to ne razumijem jer upravo zbog uvođenja ili želje za uvođenjem eura trebali bi provesti strukturne reforme. Ukupna faktorska proizvodnost i proizvodnost rada u ekonomiji iskazuju negativne trendove, što znači da nema osnove za očekivanje povećanja potencijalnog rasta gospodarstva. A to povećanje gospodarstva nam je neophodno radi konvergencije hrvatskog gospodarstva prema euro zoni. MMF je sam u zadnjem izviješću napisao da bi javni dug trebao pasti 60% do 2022. godine ukoliko se želi uvesti euro. To je puno ambicioznije od planiranih 70% u 2020. godini. Mišljenje MMF-a iz zadnje posjete Hrvatskoj je da se strukturni deficit pogoršao. To mišljenje dijeli i Europska komisija. Pojedinačne stavke proračuna nema potrebe komentirati jer se ništa ne mijenja. Izdvajanje za znanosti ne znači unapređenje znanosti nego se tek sindikatima vraća usluga za njihovo strpljenje kako bi se njihovo strpljenje pridobili i 2018. godine. I kakva poruka se šalje građanima kad je ulaganje u obrazovanje zadnje na listi? Kako očekivati da država bude konkurentnija? Ja pretpostavljam da se nisu vodili sintagmom Frenklina da se ulaganje u znanje najbolje vrača, da ono najbolje vrača ono što je uloženo. Mislim da su i neke druge sintagme bile na pameti. Ali se tu isto također ispričavam, nije Ministarstvo obrazovanja zadnje, vidio sam da vam je Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa također potonulo u minus, čak ste im i uzeli oni nisu doživjeli apsolutno nikakav rast. A to je isto u skladu sa obećanjima koje ste dijelili u predizborno vrijeme da vam je izuzetno bitno pravosuđe, da vam je izuzetno bitno obrazovanje. Naravno ovo nisu prigovori gospodinu Mariću on izvršava zapovjedi šefa. Višak prihoda u proračunu rezultat je oporavka Europe i pozitivnih ciklusa, a ne tzv. parcijalne i loše fiskalne reforme. To se na kraju vidi iz samih makroekonomskih prognoza koje je dala Vlada od 2018.-2020. gdje se očekuje manji rast BDP-a nego 2017. pa mi onda netko treba ovdje objasniti, kako to da se možemo hvaliti, odnosno da se Vlada hvali super izvođenom reformom, a nakon toga predviđa pad u 2018., 2019., 2020. Ako se hvale, neka se hvale i sljedećim godinama kad je to već do njih. Kad bih ja napravio reformu, pa ja bih očekivao da zbog toga konstantno raste i to svake godine više, a ne da padam. Ako je to do mene. Na žalost na to nećemo dobiti odgovor, Ministarstvo financija je očito planski ukomponiralo i priču o rebalansu 2017. i priču o uvođenju eura, i priču o odgovornom vođenju fiskalne politike i konsolidacije. I za nas je ovo klasična zamjena sredstva i cilja. Pa neće vam euro srediti javni dug, niti će provesti reforme, niti će riješiti deficite u zdravstvenom i mirovinskom sustavu. I planirani proračunski višak 2020. uz kumulativni rast BDP-a od manje od 10% ne može biti jamstvo smanjivanja javnoga duga, naročito zato što se očekuje rast kamatne stope. A ne znam jeste li to ubacili u svoje predikcije? Izostanak investicijske pa i državne potrošnje pokazuje kako se igra samo na jednu kartu, a to je osobna potrošnja, a ona očito nije dovoljna da BDP bude iznad 3% Ono što je jako bitno još dodatno za reći možete vi i umjetno štimati BDP, pošaljite ljude van, smanjite mirovine što se već sve radi. Stoga se prijedlog proračuna ne može smatrati stabilizacijskim nego stagnacijskim. Krajem 2018. godine hrvatsko gospodarstvo će još više zaostajati za prosjekom Europske unije, posebice zemljama centralne i istočne Europe za koje se predviđaju više stope rasta od Hrvatske. Ispunjenje proračuna također će biti pod rizikom brexita, rasta kamatnih stopa u euro zoni kao i neizvjesnosti Agrokora.

Prva replika gospodin Marko Vešligaj. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Pa evo, mogu reći kolega da ste dobro rekli da je ovaj zapravo proračun jedan mix dobre situacije koju ima država ali reći ću i mix u koji ću uključiti zapravo da on nosi puno iznevjerenih obećanja. Prva stvar HDZ je u kampanji najavljivao smanjivanje poreza na dodanu vrijednost, dakle, nakon dvije godine na 24% nakon toga na 23% to je trebalo se desiti sada u prvoj polovici, znači početkom 2018. godine, naravno do toga ne dolazi u ovom prijedlogu proračuna, ali to ne čudi od HDZ-a jer to je već treći put da obećavaju smanjivanje PDV-a. Obećali su također ubrzavanje, zapravo povlačenje sredstava iz Fonda Europske unije, također tome konkretno mogu svjedočiti kao čelnik jedinice lokalne samouprave da nema onoga pravoga pomaka, da nam danas program da mi moramo za mjeru 7. iz programa ruralnog razvoja čekati više od godinu dana na rezultate natječaja, a ministar nas ovdje već u dva navrata je uvjeravao bit će sad kroz tjedan, dva. I treća stvar aktiviranje državne imovine zapuštenih hotelskih kapaciteta, zemljišta, stanova također nije napravljeno ništa i toga nemamo u ovom prijedlogu proračuna. I završit ću još sa jednom stvari. Hrvatska je bila prošle godine suočena sa velikim elementarnim nepogodama, Vlada je rebalansom digla onaj iznos od 20 milijuna na 100 milijuna kuna, a mi sada u prijedlogu proračuna za 2018. godinu ostajemo na iznosu od 20 milijuna kuna unatoč štetama koje iznose više od milijarde.

Ima jedan bolji vic koji je vrlo adekvatan današnjoj situaciji, vrlo aktualan. Dakle, oni su rekli ojačat ćemo pravnu sigurnost jer je to preduvjet gospodarskog razvoja. Među ostalim bilo je tu i za obrazovanje, ja ću se zadržati samo evo na ovom pojmu. Pravna sigurnost je sinkopa.

Je li pravna sigurnost da niste htjeli da vam se provode testiranja kandidata za suce javno? Jel' pravna sigurnost koju ste obećali prije godinu dana? A možemo i dalje, možemo o obrazovanju kojeg ste spomenuli da ćete dignut na 2% 7 milijardi kuna, 7 milijardi kuna ste obećali u istraživanje i razvoj. Znate koliko vam sveukupno iznosi vaš proračun Ministarstva obrazovanja?

Ispričavam se.

Kolega Petrov, dobro ste vi to rekli. Globalna faktorska produktivnost u Hrvatskoj stagnira, opada na izuzetno niskoj razini. I ono što je isto tako važno to je ključna determinanta vrlo niske potencijalne stope rasta u Hrvatskoj. To je neki dan izjavila i ja se s tim slažem gospođa potpredsjednica Vlade Dalić na jednoj prezentaciji. A ja sam imao priliku u ponedjeljak malo polemizirati sa ministrom Marićem upravo na tu temu. Dakle, u pravu ste bili kad ste rekli da je ovo dosta neambiciozna priča sa ovim proračunom, a ono što je mene posebno iznenadilo to je potpuno neambiciozna projekcija gospodarskog rasta. Da li ste to primijetili? Što to govori? To govori zapravo da ni Vlada ne vjeruje u dobru budućnost koju mjerimo zapravo prije svega kroz stopu gospodarskog rasta, jer iz nje proizlaze onda i prihodi proračuna i financiranje socijalnih potreba, investicija i razvoja i svega ostalog. Dakle, jednostavno ovo je pokazatelj da Vlada u to ne vjeruje. Odgovor ministra Marića bio je pa to su konzervativne projekcije. Da, pozdravljam tu rezervu i oprez koja postoji u projekcijama, ali to nije odgovor. Odgovor je zapravo što treba napravit da stopa u idućim godinama bude veća od 3,2% jer ne možemo s jedne strane govoriti da gledamo u leđa svim tranzicijskim zemljama i da dalje zaostajemo, a s druge strane vrlo konzervativno procjenjivati gospodarski rast na način da taj gospodarski rast u idućim godinama će biti sve manji i manji. Kolega Grčiću, pa mislim da ste dali i odgovor na svoje pitanje, ali evo pa barem tu mogu pohvaliti da su jednom približno bili pošteni. Dakle, osim što oni sami sebi ne vjeruju, ma mislim da se jako dobro zna da ako sami predvidite da će vam se rast BDP-a smanjivati to znači da ste svjesni da niste ništa napravili da bi on u konačnici rastao. To ništa napravili, to znači napraviti da vi ovisite o sebi. Ima ona narodna uzdaj se use i u svoje kljuse, a mi očito se više volimo uzdati u sve ono što se događa u Europi nadajući se da ćemo ići na tim krilima i sad kako nam vjetar puše u leđa da će nam puhat cijelo vrijeme. Jednog dana puhat će nam u prsa, a onda će na žalost netko drugi morati rješavati sve ove probleme koje je ipak HDZ obećavao da će riješiti. Ali opet, ja ću reći pa barem su tu bili pošteni. Ali osim tog dijela poštenja, ja zaista očekujem da u idućoj godini nas sve razuvjere, da nas iznenade, da naprave sve ono što su obećavali. Ako će im itko klicati onda ću im ja klicati ako to naprave.

Tako je ovo što vi govorite o ovom proračunu. Dakle, o svim ovim tendencijama pada javnog duga, rasta BDP-a i svega ostaloga, pa spominjete kako bi trebalo štedjeti i ne zna ulagati, a zaboravljate razdoblje 6.-godišnje recesije kada zapravo je trebalo stvoriti preduvjete da se ovako nešto dogodi. A kada se to dogodilo onda to treba i pažljivo čuvati odnosno razvijati. Zaboravljate da su prethodne Vlade obećale sa rastom BDP-a povrat duga odnosno povećanje vraćanja plaća, to je 6% Sve je to nešto što treba i što je trebalo i servisirati iz ovog proračuna i treba osigurati budućnost i održivost da bi to postojalo i dalje. Dakle ne možete dijeliti nešto što nemate i ne smijete trošiti više nego što imate. Vi ste sada izgovorili, ne možete trošiti više nego što imate. Pa jeste li vi svjesni koliko trošite a koliko uprihodujete? Jeste vi svjesni da trenutno trošite više nego što uprihodujete? Pa evo nadam se da ste svjesni jer onda očito niste gledali brojke. Znači trenutno trošite više. A jedini onaj koji se, kada ćemo govoriti o tome o uspjehu i ostalom, pa jedini onaj koji je uspio približno se domoći one … [[Govornik se ne razumije.]] nule, je gospodin Tihomir Orešković u trenutku kada sam ja bio potpredsjednik Vlade. Jeste tada mogli oprostiti uspjeh, a ispričavam se, niste, smijenili ste ga. Vi ovdje ste ga smijenili.

Bravo. A ono što ste odlučno rekli, kako ste rekli, kada se ovako nešto dogodi, genijalna konstrukcija. A ja sada ne znam što se vama nešto dogodilo jer to nešto očito znači da se dogodilo slučajno i onda brže bolje trebamo čuvati. A možda vi gledate da se dogodilo slučajno, nije se dogodilo slučajno i to vas ja moram upozoriti, nije se dogodilo slučajno. Jer gospodin Marić je bio ministar financija i u prošloj Vladi, onoj koju ste potjerali, koja je bila vaša. E tada je imao drukčije naredbe, tada je morao paziti što se troši. I tada je sa 3,4% palo na 0,8% deficit. I da ste bili imalo ambiciozni mi bismo ove godine imali suficit i … [[Govornik se ne razumije.]] Šteta. Samo ću reći šteta prilike.

Poštovani gospodine Petrov, govorili ste o zemlji znanja i o tome koliko Hrvatska ulaže u obrazovanje, mislim to su poznate činjenice da smo mi 0 EU po ulaganju u obrazovanje i da ni jedna Vlada nije prepoznala to kao strateški interes RH. No, ja ću se osvrnuti na jednu stvar, u proračunu je neznatno povećana stanka za nagrađivanje i stipendiranje učenika i studenata. A istodobno za što ja dajem apsolutnu podršku povećana je stavka za nagrađivanje sportaša. Pa bojim se da ne bi ove godine imali situaciju kao i prošle da zbog nagrađivanja učenika koje zapravo ne spada u porezne olakšice student i učenik koji je zapravo nagrađen od države ne dobije ništa jer je u sustavu poreznih škara, ne ostane mu ništa. A s obzirom da proračun nije tu bio, ne povećava, drastična povećanja ja mislim da ćemo imati isto situaciju da studenti i naši učenici koji će dobivati nagrade zapravo neće dobiti ništa. Odgovor gospodin Petrov. Kolega, ja bih volio u ovom trenutku citirati izjavu gospodina Plenkovića u kolovozu 2016. Ako želimo biti konkurentni i dugoročno se razvijati moramo ulagati u obrazovanje i znanost. Zato smo mi u program stavili da će sigurno izdvajanje dostići 2% BDP-a kakvo je inače ulaganje na razini EU što znači da će se oko 7 milijardi kuna ulagati u istraživanje i razvoj. Je li vi vidite, kolega Sladoljev, te brojke slučajno u proračunu? Hoću vam oprostiti još pola? E sad ono što je od iznimne važnosti, na stranu sva prepucavanja, na stranu sve, ne unaprijedite li, ne povećate li ulaganja u obrazovanje, ne omogućite li svim onima koji su talentirani, svim onima koji imaju mogućnost napredovati, ne omogućite li im bolje obrazovanje, puno više Hrvatske nego što se u zadnje 2 godine odselilo, odseliti će se u iduće, 2, 3 godine. I na tome je vaša odgovornost. Neću ulaziti u reformu obrazovanja koja se očito neće nikada dogoditi jer ste je ideološkim ratovima zatrovali skroz. Ali neke stvari možete napraviti i bez toga, povećajte ulaganje u istraživanje i razvoj, omogućite ljudima bolje obrazovanje, adekvatnije tržište rada, dajte Hrvatskoj mogućnost da prodiše, molim vas. Hvala lijepa. Gospodin Lacković. Zahvaljujem potpredsjedniče. Cijenjeni kolega Petrov, dakle vidim da ste dobro pripremljeni za ovu temu, spomenuli ste dvije stvari koje ja jako volim u svom političkom angažmanu i djelovanju zadnjih par godina to je štednja i razvoj. Dakle, slažem se da je mogao biti proračun i razvojniji i da je mogao biti štedljiviji. Ja ću vas upitati da li iz vremena kada ste vi bili ispred Vlade vođa skupine za pregovore sa sindikatima, da li ste postigli kakve razgovore po pitanju štednje osim što je, kao što ste sada govorili da će biti dijeljenje 2020. godine bila donesena odluka o podjeli regresa neposredno za sve državne službenike i namještenike prije samih izbora. I upitati ću vas za vašu čuvenu izjavu uvjerenu kod javnog bilježnika, da bi dužnosnici odnosno, saborski zastupnici trebali imati plaću 10000kn. Da li će to biti jedan od vaših amandmana na ovaj proračun za 2018. g. Ja ću takav amandman vrlo rado potpisati i podržati i vi skupite ostale ruke, pa neka budu samo vaše iz Kluba Mosta.

Kolega Lacković, sjećate li se vi kad smo mi predložili zahtjev, odnosno, prijedlog zakona ovdje u saboru, da se smanje plaće i sjećate li se kako ste vi glasovali. Sjećate li se da ste glasovali protiv toga, da biste danas govorili da ste vi za to. Napišite prijedlog zakona, podržati ću odmah. Za razliku od vas, u trenutku kad smo mi to napravili, vi to niste podržali.

I to je bila štednja. Jel to netko drugi podržao osim Mosta? Odlično. Neka nam građani daju priliku, za 76 ruku, a onda ćete vidjeti, dok god vi blokirate, navodno neovisni, dok god blokirate, teško je nešto napraviti. Ali se trudimo i nećemo stati. To je ono što je bitno. Malo nas je ali dobivamo sustavno polako. Ono što nećete dobiti, nećete dobiti predaju. To bi možda najviše voljeli. Stvarno otrcano. U trenutku, kada pogazite sve u sebi radi osjećaja odgovornosti, jer narod očekuje taj dio, vi taj dio izvlačite i izvlačite, super. Sad ću ja vas nešto pitati, gdje ste bili godinu i pol dana? Hoćemo izvući vašu odgovornost i sve odluke i zakone kako ste glasovali. Među ostalim što se upravo sad vidi, vi ste glasovali za Vladu ako se mogu sjetiti. Tako, vi ste glasovali protiv smanjenja plaća, vi ste glasovali protiv 6 + 6. Bravo gospodine Lacković.

Uvaženi kolega Petrov, dakle, vi ste u svojoj raspravi slikovito opisali 2 zapravo strategije, 2 načina na koji se može kontrolirati i kućnim financijama, tako i u javnim financijama, s jedne strane, spomenuli ste deficit.

I sad je ključno pitanje, jesu li oni zadovoljni s tim gospodarskim rastom i zašto u budućnosti ne stremimo tome da taj gospodarski rast bude veći umjesto da bude sve manji. Da bi do toga došlo, ključne su nam strukturne reforme. Između ostalog, jedna od reformi je i reforma obrazovanja, obrazovnog sustava. Ako pitate poduzetnike, oni vrlo malo ili nikako zapravo ne utječu na obrazovani sustav, redovito se tuže ili žale da učenici ili studenti koji završe, kad završe školovanje nemaju potrebnu razinu znanja vezano za praksu. U tom smislu i proračun koji predviđa izdvajanja za obrazovanje nije nikako dobar, posebno u kontekstu ako vidimo da se gospodarski rast temelji između ostalog osim na potražnji i na povećanju potražnje i na izvozu, a kad pogledamo strukturu našeg izvoza, onda izvoz roba visoke tehnologije, sudjeluje sa manje od 10% Dakle, da bi hrvatsko gospodarstvo bilo konkurentno, kako na domaćem, tako i na vanjskom tržištu, potrebna su ulaganja i inovacije u obrazovanje i to je jedini put, ta konkurentnost i hrvatskog gospodarstva i izlaska ovog društva iz krize. I na kraju krajeva sprječavanja odlaska mnogih mladih ljudi.

Mi smo dobili njihovo povjerenje. Ja to nikada neću prestati isticati. A koliko god da trajao ovaj saziv Sabora. Možemo se prepucavati koliko god. Meni je samo pitanje petkom, kada je obično glasovanje, one ruke kada netko digne za određene prijedloge zakona, smatra li se odgovornim za ono što je napravljeno? A ono što vama mogu reći, da mi smo predlagali. Mi smo predlagali konstruktivne načine rješavanja problema. Mi smo predlagali amandmane na Ovršni zakon, koji bi zapravo stvarno riješili probleme blokiranih. Nisu prihvatili. Oni su također odbili naš način otkupa INA-e, jer nažalost u našem otkupu, našem načinu otkupa INA-e nema prodaje HEP-a, nema provizija, nema konzultantskih usluga. I ono što je jako bitno, nećemo mi prestati predlagati, samo se nadam, nadam se da će kod onih koji su trenutno u većini prevladati osjećaj odgovornosti i da će shvatiti da iznad stranke je domovina.

Nažalost proračun je najvažniji dokument Vlade RH, a predsjednik Vlade je pobjegao iz ovog Sabora i ne želi slušati kritike, možda i pohvale oporbenih i vladajućih zastupnika koji nažalost sve manje komentiraju. Ali mislim da bi trebao sjediti ovdje i slušati što se govori, a ne samo poslati ministra koji evo strpljivo, moram ga pohvaliti, sluša sve što se danas govori. Mislim da u ovome proračunu fali stavka ili poglavlje, nazovite kako god hoćete koje bi se zvalo obećanja koja se nikada neće ostvariti. Ja ću se sjetiti i uvijek to ponavljam mojim kolegama jednog citata jednog mog poznanika člana HDZ-a koji je rekao, nema veze koliko para ima u proračunu za nas uvijek ima dovoljno. I mislim da se čak i ova Vlada i današnji HDZ ponaša upravo na taj način.

Kolega, ja se zaista nadam ako je ovo propuštena prilika ove godine postoji prilika i rebalansa proračuna u sljedećoj godini, postoji prilika novoga proračuna. Ja bih volio da oni koji upravljaju proračunom posebno predsjednik Vlade jer on je taj koji određuje, da shvati da mu niko neće ništa, dapače aplaudirat ćemo u trenutku kada provede strukturne reforme, aplaudirat ćemo. Nemojte se bojati toga jer to je jedina stvar jedina koja nas može sačuvati u trenutku kada dođu crna vremena, a ona će doć jednako kao što je bila recesija prije, pa je došlo pozitivno, pa je bila recesija. Oscilacije su normalne, samo je pitanje što mi radimo u plodnim godinama, što mi radimo da očuvamo sebe u trenucima sebe kada nastupe loša vremena. Ja vas molim iskoristite tu priliku, iskoristite priliku neće trajati puno, iskoristite priliku radi svih hrvatskih građana. Oni imaju pravu živjeti u kvalitetnoj državi u uređenoj državi, oni imaju pravo živjeti točno u onakvoj kakvu ste je obećavali prošle godine, takvu državu napravite i sigurno će im biti dobro. Hvala lijepo. Pa kolega Petrov rekli ste što vam se treba dogoditi da napravite ništa. Ja bi rekla, što se vama treba dogoditi da u ime kluba zastupnika prvog oporbenog danas pet i pol minuta govorite ne rečete ništa. Što vam se treba dogoditi da ne vidite da ovaj proračun stavlja hrvatskog čovjeka i građanina u prvi plan, od onih najmlađih, od roditeljskih i rodiljnih naknada za kojih se predviđa u narednoj godini 156,6 milijuna više, nadalje mirovina i mirovinskih primanja 1,4 milijarde kuna, za zaposlene 1,2 milijarde kuna, hrvatske branitelje povećanje 41,9 milijuna kuna i tako redom. Nadalje, mi znamo pogotovo koji smo bili na čelu gradova i općina da naši građani najbliže osjećaju naše gradove i općine i ta sredstva. Ovo je prva Vlada i ovo je prvi proračun u kojemu nema sredstava koja su prepuštena upravo gradovima i općinama. Pa će tako npr. vašem Metkoviću, pa Sinju biti 20 i nešto milijuna više u proračunu za narednu godinu, zahvaljujući ovoj Vladi i zahvaljujući ovom proračunu. Ja bi rekla da li vam je stvarno takva situacija da ćete vi glasati protiv toga? Jel vi stavljate na prvo mjesto svog čovjeka? Pitali ste se kakva se poruka šalje građanima.

A zašto to niste govorili prošle godine? To ste trebali govoriti prošle godine i dobit ćete izbore jer to je ono pravo. E ali niste dobili na ovome izbore što sada govorite, dobili ste na lažnim obećanjima izbore. znači obećavali ste bolje pravosuđe, smanjujete pravosuđe, obećavali ste sedam milijardi u istraživanje i u razvoj, niste ni na 1% BDP-a i sada da ne nabrajam što ste sve obećavali. I onda imate oprostite, ali imate obraza govoriti to je ono što nam treba. Ne, ja ću reći da ono što ste obećavali prošle godine obrazovanje, bolje pravosuđe, pravedniji sustav, efikasnije zdravstvo, efikasnija javna uprava to je ono što Hrvatskoj treba. To ste govorili prošle godine pa ne znam što vam se dogodilo? Evo ja to želim vidjeti. Ja vas pozivam molim vas, pozivam vas iskoristite dobro idućih godinu dana, napravite ako već ne za proračun 2018., ma napravite ga za 2019. strpit će se ljudi, ali napravite onako kako ste obećali da ćete raditi. Tad ću vam dati podršku, učinite javnu upravu kvalitetnijom učinite pravosudni sustav transparentnijim, efikasnijim, jednakim za sve, to učinite i ako to napravite onda ćete dobiti podršku. A što se tiče Metkovića i što se tiče drugih lokalnih samouprava, vidjet ćemo kako će priča završiti. Ali ono što ste također izbjegli napraviti, izbjegli ste napraviti reformu javne i lokalne uprave, izbjegli, mjesecima vam već u ladici stoji.

Poštovani kolega Petrev, moram priznati da ste imali jako dobru raspravu i da ste jako dobro secirali proračun pogotovo u tom kontekstu propuštenih prilika ili ovakvih prilika nećemo više na žalost imati u budućnosti. Vrlo dobro se sjećamo tamo 2003., 2004. kada smo imali gospodarski rast i veći nego što je sada kako su nam rasli porezni prihodi, a s druge strane kako su nam rasle i obveze u proračunu odnosno cementiranje rashoda.

I to je ono što ste dobro danas upozorili jer kod sljedeće krize ne daj Bože da se dogodi, ali dogodit će se jer kao što se događa i vidjet ćemo kako se događa i teško oporavlja i europska euro-zona i kako će Europa biti sa više brzina, na žalost mi više onda popravka nemamo.

I mislim da kada je Njemačka radila svoje reforme, znate kad ih je radila, a radila ih je u godinama rasta, jer tada je puno manji utjecaj na gospodarstvo, na socijalne tenzije, na cjelokupnu društvenu klimu tada se rade reforme, a ne kada su zapravo gospodarstvo minus 7 ili 10% jer se tada recesija produbljuje. I zato mi je žao što se u ovoj godini nije iskoristila ova prilika što ste dobro upozorili, ali ja se nadam da će sljedeće godine biti. Međutim, znate da ulazimo tada i u izborne godine i onda se bojim da će onda proračun još više eksplodirati. Pa jasno je da u trenutku kada imate rast, kada ostvarujete veća sredstva, kada ljudi imaju kvalitetniji način i života, i rada da će i manje taj dio osjetiti, da će se više stvari moći provesti, da ćete imati manji bunt, revolt, da će ljudi ako i budete radili strukturalne reforme imati zbog toga i zbog kretanja tržišta veću mogućnost zaposliti se. A milijun stvari je lakše. Najgore je čekati, najgore je zaista što je Roosevelt rekao: „Najgora stvar koju možete napraviti je napraviti ništa“ Ali ja se zaista nadam ma bez obzira na proračun Vlada može provoditi reforme. Ja se zaista nadam da će ih napraviti. Ako ne radi obećanja kojima su dobili izbore, onda to očekujem da će napraviti radi hrvatskih građana, pa ako ništa, očekujem a možda je i smiješno, a nadam se da ne da će ovi saborski zastupnici HDZ-a ih natjerati. Ipak oni dižu ruke za njih. Hoćete ih natjerati da naprave nešto dobro? Evo ja vas molim ako ne bude Andrej Plenković htio, natjerajte ga. Natjerajte čovjeka da napravi nešto dobro. Istekla je godina dana. 25% vremena a da iskoristite ovih 75% molim vas. Pa evo, ja nisam niti približno ovako teatralan kao kolega Petrov, ali mislim više volim govoriti u nekim brojkama. Znači koliko se ta ulaganja povećavaju od dolaska ove Vlade. Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti povećanje u odnosu na 2015. 36% Doktorandi, postdoktoranti znači oni najkvalitetniji mladi kadrovi za čiji se opstanak u Hrvatskoj borimo povećanje u odnosu na 2015. godinu 2 i pol puta. Znači govorimo o brojkama iz državnog proračuna. Također bih napomenuo da je u mandatu one Vlade od 2012. do 2015. bio potpuna suša ulasku novih mladih kadrova, mladih doktoranata u sustav. Pa onda ako ova Vlada ne ulaže u mlade kadrove i bori se protiv iseljavanja iz Hrvatske ne znam tko onda to čini. Druga stvar bih naveo vezano uz ove milijarde iz EU fondova. To je natječaj koji je stajao godinama. Trenutno su u tijeku natječaji koji su pred krajem iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od nekih otprilike milijardu kuna koji će biti ugovoreni krajem ove ili početkom iduće godine i trenutno su potpuno spremna tri projekta. Znači Kalthajer, Zojs, … također koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj teški također gotovo 800 milijuna kuna. Ako tome dodamo da smo utrostručili broj socijalnih stipendija, uveli stem stipendije koje su bile najavljene u programu koje prije nisu postojale na ovaj način mislim da je ovo najveće ulaganje u znanost i u znanstvenu infrastrukturu u posljednjih 20 godina u Hrvatskoj. Tako da molim da kada govorimo da budemo malo manje teatralni, malo manje govorimo za medije i da se više bavimo činjenicama. Kolega nemojte se ljutiti na mom načinu iznošenja stvari jer ja zaista ne znam kada pričam normalno ne vjerujem da čujete. To je malo problem jer ne čujete, pa onda moram nekako pojačati ili ton ili nešto učiniti da vam budem atraktivan tako govori Andrej Plenković atraktivan. To je problem. Jedna stvar koja je bila jako interesantna u vašem izlaganju, interesantno je da govorite o razdoblju 2015., 2017. jeste prespavali zimski san. Je li znate da je u međuvremenu bila jedna druga Vlada koja je napravila više? Je li znate da je u tom razdoblju povećano Zakladi za znanost 8 milijuna kuna i da to By the way nije bio vaš prijedlog, nego prijedlog Mosta i da se ukinuo političkim strankama? Zašto jednostavno ne napravite usporedbu 2011. do 2015. 2015. do kraja 2016. i 2016. kraj i 2017. samo pa da vidimo vaše rezultate. Nemojte se kitit tuđim perjem! Vi ste tog čovjeka potjerali. Razumite, vi ste tog čovjeka potjerali. Analizirajte 2017. ne 2016. Ona vama ne pripada. Tog čovjeka ste potjerali, a on nije samo to pojačao. Ako je itko smanjio javni dug ikada i okrenuo tendenciju onda vam je to Tihomir Orešković, ali potjerali ste ga. Napravite jasnu usporedbu 2017., 2016. jer to nije vaša Vlada i 2011. do 2015. Hvala. Gospodin Sinčić, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Petrov, vi ste u svojoj raspravi među ostalim kazali pojedinačne stavke ne treba komentirati jer se ništa ne mijenja. Ništa se ne mijenja u odnosu na prethodne godine, na prethodne proračune. Na žalost vi ste dva prethodna proračuna poduprli, vi ste poduprli politike i financiranje politika u kojima se ništa nije mijenjalo. Prema tome, bojim se da niste vjerodostojni kada govorite o tome iz ove pozicije, da je koalicija opstala, da ste u vlasti, poduprli biste i dalje bilo kakav proračun koji HDZ plasira. Da ste doista htjeli napraviti reforme trebali ste reći ne, ovaj proračun ne valja, prevelike su razlike između našeg programa naših reformi koje bi mi htjeli i koje smo najavljivali i onoga što ovaj proračun nudi. I ne biste niti donijeli proračun za Oreškovića, niti biste donijeli onaj proračun koji se prošle godine u ove mjesece dovodio. HDZ jednostavno nije trebalo dovesti na vlast pod tim uvjetima. Prema tome, pitam vas kakva je perspektiva dalje. Odgovor gospodin Petrov.

Ali ne možete biti samo u Saboru dvije godine i govoriti da su svi drugi loši. Ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom ako usporedite 2016. i 2017. pa barem po prijedlogu proračuna i onome što je napravljeno, da je 2016. i ono što je napravio Tihomir Orešković bolja u odnosu na ovo što je napravljeno. Ali za razliku od nekih drugih koji su se prodali za fotelje, u trenutku kad smo vidjeli da ne možemo nešto napraviti mi smo i otišli dva puta, dva puta. Nitko to nije napravio do nas! Dakle, za nas su građani sve i povjerenje koje su nam dali građani, odgovornost koju su nam dali građani nas obvezuje da nešto pokušamo napraviti ne da samo stojimo u Saboru. Ali u trenutku kada nas se uvjetuje nečim lošim nikada nećemo se prodati.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Petrov, dobro ste vi detektirali da ovoj Vladi nije u interesu na žalost održati obećanje ulaganja u znanost, istraživanja koja su ključ, zapravo bi trebali biti driver gospodarskog rasta Hrvatske. Međutim, mi to na žalost još uvijek ne shvaćamo. On ne govori o lijepim željama, obećanjima, on govori o stvarnim namjerama. I vi ste izvrsno detektirali. Neki su vas ovdje pokušali demantirati brojkama i uvjeriti u to kako se nikad više posljednjih pet godina nije ulagalo u znanost i istraživanje, pa hajmo sad malo o brojkama. Program usavršavanja znanstvenih novaka smanjuje se, ulaganje u Program usavršavanja znanstvenih novaka, znači mladi, ulaganje na neki način u mlade znanstvenike s 35 milijuna smanjuju se sredstva na 23 milijuna. To je smanjenje od nekih 82% Čini se da se od njih odustaje. Dalje. Program međunarodne mobilnosti za istraživače s 5,6 milijuna smanjuju se sredstva na 700 000. Znači isto za nekih 88% Stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa s 59 na 55 milijuna kuna. Sve su to na žalost brojke koje demantiraju gospodina Sokola da se nikad više nije ulagalo u znanost i istraživanje, a idu u prilog vašoj tezi da smo na žalost propustili priliku ne ispunit obećanje, nego smo propustili priliku još jednu godinu izdvojit se sa ovog dna europske ljestvice gdje smo s Rumunjskom, Ciprom i Latvijom kad govorimo o istraživanjima u znanost i približit se ako ne Finskoj, Švedskoj, Danskoj, a onda makar našoj susjednoj Sloveniji. Jer ono što uložimo danas u istraživanje, znanost i u obrazovanje nam sutra jamči kvalitetu ljudskih resursa. Oni su jedini konkurentni i mogu vući gospodarstvo naprijed. I zato će na žalost i Slovenija biti uspješnija od Hrvatske jer je shvatila da je ulaganje u obrazovanje, znanost, istraživanje nešto važno. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani gospodine kolega Petrov, spomenuli ste obrazovanje nekoliko puta ali više i zbog, nešto od onoga što ste vi izrekli, a i onoga što se nebrojeno puta sada ovdje spomenulo bih volio samo jasno reći činjenice. Kolega Sokol je nešto od toga već spomenuo.

Dakle, svaka osma kuna proračuna ide na Ministarstvo obrazovanja. Kad se govori o apsolutnim iznosima ono je za 617 milijuna kuna veće od rebalansa ove godine na kojem je već povećano za 175 milijuna kuna, dakle, 800 milijuna kuna samo ovo kratko vrijeme su se povećale stvari. Kad se govori pojedinačno naravno, tu je za provedbu kurikularne reforme u kojoj je i oprema za informatičke učionice naravno, jer sama kurikularna reforma nije pitanje financija nego pitanje sadržaja, ali naravno i za sredstva koji će ljudi raditi na tome. Kapitalne investicije u osnovnom i srednjem školstvu povećavaju se za 15 milijuna kuna, u visokom obrazovanju kapitalne investicije za preko 20 milijuna kuna, europski i znanstveni projekti za 8 milijuna kuna, program doktoranata i poslijedoktoranata povećava se za preko 7 milijuna kuna, ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti 8i pol milijuna kuna itd. itd.

Zato što se mijenja izvor financiranja.

Neću vam govoriti što ste trebali napraviti, nego ću pitat zašto niste napravili? Dakle, ja sam sad zabilježio brojke, vi pričate o 15 milijuna, 20 milijuna, 175 milijuna. Zašto niste napravili 7 milijardi kuna koje je obećao Andrej Plenković prošle godine? Jel vam mogu pomoć? Dajte mi mogućnost da vam pomognem da bude 7 milijardi. Možda treba udariti čarobnim štapićem, možda je to trebalo napraviti kad ste obećavali prošle godine. Ali nije problem. Da, da, pa vi ste u koalicijskoj Vladi, vi se slažete sa svime. Gospodine Čuraj, u 5. mjesecu ste se složili sa svime. Ono što vi govorite nitko ništa nije napravio. Usporedite podatke, gospodine Čuraj, teško je govoriti, ja pretpostavljam da vam je teško govoriti kad ste od 10. mjeseca prošle godine do 5. mjeseca ove godine te svoje partnere nazivali „Titanik Vladom“, da bi ste im danas držali ljestve. Da ste se smijali prošle godine na njihovih 7 milijardi, a danas se dičili sa 15 milijuna kuna. ... [[Upadica ne razumije se]] Eto, 800. Ali nije Andrej Plenković to obećao za 50 godina, on je to obećao u svom mandatu gospodine Čuraj.

Molim vas, ja mogu samo savjetovati budućim govornicima, a i vama gospodine Petrov jer vi odgovarate, samo zbog toga. Ako se stalno odnosite jedan prema drugome ovaj drugi će reagirati, najbolje odgovoriti načelno na odgovor, a ne tako da ga provocirate. Izvolite.

Gospodin Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Petrov, rekli ste jednu tvrdnju ili rečenicu, kažete, kakvu poruku šaljemo građanima sa ovakvim proračunom? Evo ja vas pitama, kakvu ste poruku vi poslali kao čelnik Mosta sjećajući se onoga što smo imali prošle godine u ovo vrijeme malo kasnije u 12. mjesecu smo raspravljali proračun? Vi ste sjedili ovdje kao predsjednik Sabora, kolege su to branile žestoko, sjećam se okršaja Grmoje sa Grbinom itd. Žestoko se branio proračun za 2017. godinu koji je u apsolutnim iznosima, u deficitu i svemu ovome bio slabiji od ovoga proračuna za 2018. godinu. Svi ste to branili i kazali ste, dobar, razvojan, socijalan, pa i konsolidiran. A danas čujemo na taj bolji proračun niti je razvojan, niti je socijalan, niti je konsolidiran itd. itd. ništa više ne valja. Tako da ja tu vašu raspravu više doživljavam raspravom o pozicijama Mosta dok je na vlasti i dok je u oporbi. To je jedina neka nit koja se mogla procijeniti kroz vašu raspravu o proračunu za 2018. godinu. A to nije dobro za Most. Zašto? Jer se stalno predstavljate predstavnicima građana. Znači, želite da vas građani doživljavaju vjerodostojnim, a nije isto, vidite da nije isto. A to se u Dalmaciji kaže da se ponašate onako kako vitar puše. Dok sam na vlasti sve mi je dobro, a kad više nisam na vlasti više mi ništa ne valja. I to treba priznat. I puno me vaših birača pita zašto je Petrov pristao biti u tihoj koaliciji sa SDP-om? I sve što oni rade i podržavaju radi i on.

Kolega Borić, vi mene oduševljavate ponekad sa vašim ingenioznim rješenjima i konstrukcijama. Prvo, ovako zabavno mi je vidjet da vi pričate sa mostovim biračima, simpatizerima, pozdravite ih, brojni su vjerojatno, puno ih želi s vama pričat. Druga stvar. Vi trebate znati da pri konstruiranju prošloga proračuna, a možda to niste znali, jer donošenje porezne reforme u trenutku kada je Most obavljao pregovore u Vladi sa gospodinom Plenkovićem, gospodinom Marićem da se porezna reforma dijelom promijenila, a da je jedan od dogovora bio da će se u hodu mijenjati, to su očito zaboravili. Ali nije bitno. Treća stvar jako bitna, usporedite proračun za 2017. godinu, 2016. i 2018. vidjet ćete gdje vam spada 2017. nalik kojem proračunu. A i tada i tada kada smo donosili proračun to je bio prvi problem koliko se mogu sjetiti Vlade, to je bilo prvi put da vas nismo u potpunosti podržali. Čak smo i to bili rekli. Ali nema veze, bili ste nas prozivali da nismo, da smo nekolegijalni i sl. a nije problem gospodine. Mi uvijek damo malo vjere nadajući se da se možete popraviti. Šteta, šteta jer po svemu onome što radite i kako govorite nemate vi taj kapacitet. Nemate taj kapacitet i meni je stvarno žao. Ja bih volio bez obzira bio SDP-e na vlasti, bio HDZ-e na vlasti, bio Živi zid na vlasti da ta vlast radi u korist građana. Dva puta smo otišli, dva puta. Jednako bi otišli da smo bili sa SDP-om na ono što ste napravili dva puta jer ste prevarili hrvatske građane.

Gospodine Petrov pričali ste o smanjivanju javnog duga. U ovoj projekciji proračuna za 2018. godinu vidimo neke pomake, ali to su minorni pomaci sa nekih 1, 2%-tna poena smanjivanje javnog duga. Prema Paktu o stabilnosti i rastu, javni dug se mora smanjiti na najmanje 60% u odnosu na BDP-e. Međutim Hrvatska prema predviđanjima do 2022. godine neće zadovoljiti te kriterije, a isto kada to dovodimo u kontekst uvođenja eura znamo da samo za ulazak u UEREM dva sustav tečajni mehanizam potrebno je zadovoljiti kriterije nominalne konvergencije. I u nominalne konvergencije spada taj fiskalni kriterij 60% u odnosu na BDP-e. Što se tiče obrazovanja, što se tiče istraživanja i razvoja moram reći da Hrvatska jako malo ulaže u istraživanje i razvoj. To je država koja ulaže čak više nego SAD u smislu postotka prema BDP-u.

Što su oni zacrtali u svojoj predikciji da će se događati 2020. ako sve bude ružičasto, ako sve okolnosti ostanu iste, ako sadašnja povijesno niska kamata ostane ista, ako i dalje ljudi budu hrlili za vrijeme ljeta u Hrvatsku jer negdje drugdje ne mogu u ovom trenutku, ali objektivno ne radi nas, nego radi geopolitičke situacije i sada još niz drugih stvari i da sve ostane tako upitno je je li 2022. oni mogu zadovoljiti kriterije, upitno da sve ostane isto. I na to sam bio upozorio na samome početku. I slažem se, ali nije samo problem hoće li oni zadovoljiti financijske kriterije. Pitanje, hoće li pripremiti hrvatsko gospodarstvo za uvođenje eura? Pitanje, što će se dogoditi hrvatskom gospodarstvu u trenutku kada se uvede euro? I samo mi se ne sviđa promidžba i način na koji to današnja Vlada radi. Znači po meni bi se trebale napraviti javne rasprave s pro i kontra argumentima, omogućiti građanima da čuju i jedne i druge argumente, a ne navijati, ne raditi pijar marketing jer od nas Bruxelles očekuje da se mi moramo pokloniti i nešto prihvatiti jer su oni tako to rekli. To je ono protiv čega se ja borim. Ako će mene netko uvjeriti da je to dobro, super, ali me netko ne može natjerati da to prihvatim. A ono što mi je problem, problem je kada neki drugi saborski zastupnici samo dižu ruku jer su mašina, a ne ono što treba biti a to je glas naroda. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Petrov, pa moram vam priznati da mi je iznimno drago što ste svojim izlaganjem zapravo izazvali jednu raspravu o predizbornim obećanjima kojima ni traga u ovom proračunu. Pa jedna od njih su toliko popularna otvaranja radnih mjesta, čak 180 tisuća radnih mjesta, ni jednog. Da bismo zaposlili 180 tisuća ljudi koja su nam obećavana u predizborno vrijeme mi trebamo imati investicije. Da bismo imali investicije potrebno je imati klimu, atmosferu, zakonodavstvo koje će zapravo privući investitore u našu državu, osim naravno ako mi ne namjeravamo 180 tisuća ljudi zaposliti odnosno uhljebiti u državnu upravu, a nadam se da to nećemo doživjeti. Pa tako kad smo već kod ovog privlačenja investicija u proračunu Ministarstva gospodarstva stoji jedna stavka koja se zove privlačenje investicija koja je na mizernih 13 milijuna kuna. Naime, ta stavka sukladno Zakonu o poticanju investicija u jednu ruku i pokazatelj realiziranih investicija u RH. Mislim da je svima jasno da tih investicija u našoj državi nema. Pa kad već mi nikako da se maknemo s mrtve točke po pitanju investicija, gdje su nas već prešle i Makedonija, Crna Gora, Albanija, pa bojim se da bi to uskoro mogla napraviti i BiH, pa kad uzmemo u obzir sav potencijal sa svim svojim resursima koje RH ima, pa dođe čovjeku da se pita u čemu je problem. Jer zapravo sve imamo, a ništa nemamo.

Da, mislim da je svima jasno. Ja se zaista nadam da će se to na kraju dogoditi. Zaista bez cinizma, bez sarkazma čestita ću. Umjesto da poboljšate pravosuđe vi zapravo radite kozmetičke izmjene. Umjesto da istražnim povjerenstvima omogućite da se nešto loše više nikad ne dogodi vi to zatvarate, vi ne želite to pustit dalje. Umjesto da riješite zakonodavstvo, umjesto da napravite deregulaciju jer nam je prenormirano zakonodavstvo vi izmišljate nove zakone. Vi samo isproducirate nove zakone. Molim vas objasnite mi kako Makedonija, zbog Macedonia Investa može biti peta na svijetu a nama trebaju tri godine za skupljanje dokumentacije? Objasnite mi na koji način se možete hvaliti povlačenjem novaca iz EU fondova, ako je sada trenutno situacija takva da ćete vi biti najgora Vlada po tom pitanju, a o aferama neću govoriti.

Kolega Petrov, kazali ste da premijer kojega pozdravljam ovdje i ministra financija, vidim da su cijelo vrijeme nazočni od najbitnijem dokumentu, vidimo da nema čak ni ministra. Pa bio bi red da je ovdje bar ministar nazočan, pa da nam može odgovoriti na pitanja. Međutim o.k. Njima je ovo nebitno, ali evo. Kažu kolege iz HDZ-a da sve cvita, da će bit sve bajno. Međutim, činjenica je kad se donosi proračun, da je ovaj u biti i nesocijalan kako ste kazali i nerazvojan i nepravedan i nekonsolidiran i najgore neambiciozan. Jer da je ono sve suprotno što govore naše kolege da je on socijalan, razvojan, pravedan, ambiciozan, konsolidiran onda bi, bilo bi 180 000 zaposlenih u Hrvatskoj a ne 180 000 u Irskoj. Ovdje pod ovim svjetlima gdje se hvale dobrim odnosima sa europskim činovnicima, sa dobrim odnosima sa svjetskim čelnicima ali je činjenica da u ovome proračunu nema razvoja i nema perspektive i nema odnosa prema socijali. Nije pravičan šta je najbolnije. To je lako vidljivo iz slučaja gdje se poduzetniku koji je morao konsolidirati jednu tvrtku čuvaju mjenice, bianco zadužnice dok sirotinji, radnicima nema sredstava da se isplate plaće.

Izvolite. Prvo kolega Jankovics, izvolite. Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će Prijedlog proračuna za 2018. godinu. I slušajući svu ovu raspravu koja je prethodila ovom izlaganju mogu samo reći da zasigurno ne postoji način da 133 milijarde kuna na 151 podijelimo na isti način. Uvijek će biti nekog tko će vidjet dalje, tko će vidjet bolje, tko će procjenjivat na drugačiji način. Međutim u klubu zastupnika nacionalnih manjina smatramo da objektivni pokazatelji kao što su poboljšanje financijskih pokazatelja od smanjenja javnog duga čiji bi do kraja mandata trebao nivo doći na 70%, od inflacije koja je do 1 i pol posto, od rasta, od procjene rasta bruto društvenog proizvoda u sljedećoj godini od 2,9% koja je na razini srednje Europe, pa do deficita kojeg procjenjujemo 0,5% odnosno 4,3 milijarde kuna. A imamo u vidu da dvadesetak milijardi kuna od tog deficita dajemo za mirovine. Dakle, postoje objektivni pokazatelji koji su značajno bolji od svih onih negativnih stvari koje smo eventualno ovdje u ovom Saboru mogli čuti. Međutim, ovaj proračun sadrži i nekoliko izvrsnih poruka, jedna od njih je poruka jedinicama lokalne samouprave, poruka na način da će jedinice lokalne samouprave u sljedećoj godini u prihoditi više novaca što možemo smatrati inicijalnom fazom financijske decentralizacije. Poruka je i povećanje za rodiljne i roditeljske naknade, pogotovo imajući u vidu se dvojbe koje u našem društvu po tom pitanju postoje. Poruka je i povećanje sredstava koji se vezuju uz uvođenje informatike kao obveznog nastavnog predmeta u osnovne škole. Međutim, ono što za Klub nacionalnih manjina jednako bitno kao i ovi opći pokazatelji to su poruke prema nacionalnim manjinama, politička poruka je Savjetu za nacionalne manjine krovnom tijelu ustanovljenom Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, gdje se sredstva do kraja ovog mandata planiraju vratiti na razinu iz 2011. godine, a to je važna politička poruka za Savjet za nacionalne manjine kao krovno tijelo koje na možda najtransparentniji način dijeli sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina. Ono što nismo uspjeli riješiti u proračunu za 2018. godinu je kako kadrovski i kako infrastrukturno ojačati Savjet za nacionalne manjine i to je nešto što je zadaća za slijedeće godine. Osim toga, u kolovozu je Vlada donijela Operativni program za nacionalne manjine čiju provedbu smo dakle, osim riječi pretvorili u djela, putem vladinih ureda i očekujem sve bolju i možda još i bolju suradnju sa ministrima po pitanju provedbe toga projekta. Ono što mogu reći kao zastupnik mađarske nacionalne manjine, mi smo uspjeli jedan projekt koji 19 godina nitko nije pokrenuo ove Vlade, prije ovog proračuna, to je Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj kao krovna ustanova mađarske nacionalne manjine i putem Ministarstva znanosti voljom politike osigurana su sredstva za izgradnju učeničkog doma to je izuzetno važna poruka za moje sunarodnjake i mogu reći da je to dio ukupne dobre poruke budućih odnosa i Mađarskom jer kao reciprocitet toga našim prijateljima Hrvatima u Mađarskoj gradi se Hrvatsko narodno kazalište u Pecuhu, dakle, postoje brojne dobre poruke u ovom proračunu njih je zasigurno puno više od svih onih potencijalnih negativnosti koje smo i mi primijetili kao što su povlačenje sredstava iz Fondova Europske unije koji je zasigurno problem kojeg oni koji su za to nadležni moraju riješiti. Kako rekoh, procjena je da je puno više dobrih stvari u proračunu nego onih loših i Klub zastupnika nacionalnih manjina ovaj će proračun podržati. Nastavit će poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Zahvaljujem se. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovano gospođo Bajo, poštovane kolegice i kolege. Slažem se sa kolegom Jankovicsem, Klub nacionalnih manjina će podržati Prijedlog državnog proračuna za 2018. godinu, te pozdravljamo znatna povećanja na proračunskim stavkama namijenjenim institucijama vlade za nacionalne manjine kojima se financiraju se programi udruga za nacionalne manjine i ostali programi nacionalnih manjina. Radi se o iskoraku u odnosu na ranije smanjena koja su negativno utjecala na dugogodišnje projekte nacionalnih manjina. Problem romske nacionalne manjine u odnosu na sredstva iz državnog proračuna je specifičan pa imam potrebu istaknuti i nekoliko važnih činjenica i vama i pripadnicima romske nacionalne manjine. Nakon gotovo dvije godine pauze konačno je formirano Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalne strategije za Rome, a njegova prva sjednica će biti održana sutra na samom kraju godinu. Predviđena sredstva za rad Povjerenstva i široko područje problema koje on pokriva zbrojeno sa nakupljenim zahtjevima u dvije godine složit ćete se neće biti riješen sa 290 tisuća i 700 kuna koje su predviđene u tekućoj godini. Podsjećam da je u 2016. godini novac namijenjen za rad Povjerenstva u potpunosti vraćen u državni proračun jer on iz političkih razloga nije mogao biti formirano. Na tragu donesenih operativnih programa za nacionalne manjine i dalje nedostaje momentum, a za neke dogovorene aktivnosti ne možemo uopće pronaći stavke koje predviđaju sredstva za njihovu provedbu. Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije nije donesen, a bit će potrebno određeno vrijeme da se on uskladi sa operativnim programom za romsku nacionalnu manjinu što će dodatno produljiti dogovorene rokove provedbe aktivnosti. A dogovorena revizija nacionalne strategije za uključivanje Roma također gubi svoj smisao jer je kraj provedbe strategije predviđeno za 2020. godinu.

Ali ono što mi imamo u odnosu na druge zemlje je suradnja sa Vladom na razini operativnih programa koji su temelj našoj suradnji i od kojih očekujemo punu provedbu. Dosadašnji strateški dokumenti nisu utjecali na stanje na terenu i zato je bilo potrebno donijeti operativne programe koji na jasan način definiraju potrebne korake i rokove na koje se Vlada obavezala krajem kolovoza. Opet ću se vratiti na rokove koji zbog zaostataka opet utječu na ono što je moguće napraviti tako da ćemo ove godine morati djelovati po uvjetno rečeno starom modelu rada povjerenstva kako novac ne bi propao dvije godine za redom. Ali ćemo u predstojećem razdoblju morati pronaći bolji model rada kako bi predviđena sredstva transparentno usmjeravati prema strateškim projektima naznačenim operativnim programima. Pored svih nabrojenih problema ne treba zanemariti pozitivne konotacije koje proizlaze za pripadnike svih nacionalnih manjina imat će u vidu znatno povećanje na Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odnosno na ranije spomenutim projektima zaštite prava nacionalnih manjina, a zatim i povećanje na Savjetu za nacionalne manjine kao središnjem tijelu iz kojeg se financiraju programi udruga za nacionalne manjine. Njihovi problemi se uglavnom tiču već spomenutog financiranja, zatim i prostora za djelovanja, a neke manjine sa dugom tradicijom sve više pogađa asimilacija. Za sveukupni proračun pogotovo u odnosu na predviđene projekte rasta dogovorena povećanja ne predstavljaju značajno opterećenje ali za udruge nacionalnih manjina i njihove interese predstavlja veliki iskorak za 2018. godinu u kojoj očekujemo i dosljednu provedbu aktivnosti predviđenim dogovorenim i na Vladi usvojenim operativnim programima za nacionalne manjine. Moja želja i inicijativa je da se rješenje pitanja romske nacionalne manjine stvarno prebaci na središnju državu i resorna ministarstva, a da se prestane prebacivati probleme na niža tijela i Vladine urede koji na žalost nemaju kapacitete za provedbu Nacionalne strategije, a pogotovo operativnih programa. Cijelu 2017. godinu smo izgubili prvo na usaglašavanje aktivnosti, a zatim i na pronalazak načina za provedbu. I u situacijama gdje smo imali neospornu podršku institucija nositelja aktivnosti kao što je to bio slučaj sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stabilno zbrinjavanje do danas nismo pronašli pravni okvir za djelovanje. Na tom tragu je napisan i prijedlog Vladine uredbe ali do danas nismo krenuli sa provedbom dogovorene aktivnosti koja se odnosi na daljnje uređenje i urbanizacije prostora naseljenih Romima. Nadam se da će Povjerenstvo koje kao što sam rekao neće utjecati značajno na stanje na terenu ispuniti ulogu foruma i prostora za razgovor i planiranje provedbe aktivnosti nositelja vlasti i resora koji su na direktan način povezani sa problemima prepoznatim i nacionalnom strategijom i dogovorenim operativnim programom. Kao član Savjeta za nacionalne manjine nastavit ću se posebno zalagati za interes nacionalnih manjina koje zastupam kako bi im što više olakšali održavanje manifestacija i važnih događanja koji tradicionalno organiziraju, a za koje smo do sada morali iznalaziti i dodatna sredstva na razne načine.

Međutim, dragi gospodine Janković ne znam da li znate, ali u ovom prijedlogu proračuna je predviđeno da banke odnosno kreditori da njihova naplata odnosno njihova potraživanja imaju prvenstvo kod državnih troškova. To znači ako novaca nema, a država ih često nema i ako se bira između toga hoće li prioritetna biti neka strana banka ili će prioritetne biti nacionalne manjine, to znači da će država ići prvo za tim da namiri kreditore. Ja sam predao amandman na Zakon o izvršenju proračuna da kreditori odnosno banke nemaju prioritet kod kako bih to rekao znači kod državnih rashoda. Kada država ima rashode da banke nisu prve na platnoj listi, već da država može po stvarnim potrebama ljudi, a ja vjerujem da su potrebe vaše nacionalne manjine iznad potreba stranih kreditora.

I uistinu je ta odluka sama činjenica da je i Klub nacionalnih manjina i ja da smo podržali uopće taj zakon koji smo dali 15 mjeseci Agrokoru da se konsolidira bila je jedna od težih odluka u ovom mandatu. Međutim, ostaje činjenica da smo preuzeli odgovornost za nešto, preuzeli smo odgovornost i preuzet ćemo odgovornost i za ovaj proračun i vjerujem da će svi oni koji vode ovu zemlju zajedno sa nama koji to podržavamo naći odgovore i na ova pitanja koja ste vi rekli. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolege zastupnici nacionalnih manjina jako mi je drago da ste zadovoljni proračunom i iskoracima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i mislim da je to jako pozitivno. Samo bih htio pojasniti dvije stvari gdje su se pojavile neke nedoumice. Mislim da je bilo spomenuto nešto prije u vezi znanstvenih novaka. Znači stavka za znanstvene novake se smanjuje zato što ta kategorija više ne postoji. Znači nema više novih novaka u proračunu i u sustavu, novine ulaze, nego su to zapravo doktorandi. Mislim da oni koji govore o novacima bi tako nešto trebali znati, pogotovo što su radili nekada kao dužnosnici u Ministarstvu znanosti i obrazovanju. Druga stvar koju bih spomenula također se spominjala u usporedbi 2016., 2015. itd. Pa evo ja bi samo napomenuo da je za ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti 2016. bio isti proračun kao i 2015. 50 milijuna kuna, a da je porast od 36% nastao u zadnje 2 godine. I treće, drago mi je da ste pohvalili i pitanje EU fondova, znači sve ono što je rečeno prije za EU fondove, znači milijardu i pol kuna ove godine i najmanje milijardu iduće godine, ključni iskoraci su napravljeni upravo ove godine. U pripremi projekata, u rješavanju nekih pravnih nedoumica, koji su postojali, jer takvih prijava do sad u fond za regionalni razvoj nije bilo, pa je trebalo riješiti neke dječje bolesti, ajmo reći.

A druga stvar o kojoj sam se referirao i koju mogu ponoviti za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je bila jedna potreba mađarske zajednice glede učeničkog doma u prosvjetnom kulturnom centru Mađaru u RH i mogu samo reći dakle, da je i ovaj proračun dokaz, da ova Vlada misli ozbiljno i da su sve ono što smo se dogovarali i što smo razumjeli da je važno za jednu zajednicu i mislim da će taj jedan mali udio u cijelom, nadam se sve boljem proizvodu zvanom boljem odnosu Mađarske i Hrvatske doprinijeti i dakle, taj dio vezan uz Ministarstvo obrazovanja i športa, odnosno, Ministarstvo znanosti i A što se tiče EU projekata, uistinu je, naravno svatko tko je čitao proračun, vidio da je u rebalansu dakle, da smo uzeli manje novaca nego što smo mislili, nego što nam je trebalo. I vjerujem da sve ovo što ste vi rekli, odnosno, činjenica da ćemo u ovoj godini ili da smo uspjeli pripremiti sve one mehanizme koje su nam potrebne za brže povlačenje sredstava iz fondova EU, da će uroditi plodom u 2018. g. Na poštovanog zastupnika Jankovića ima repliku i potpredsjednik ovoga doma, poštovani Furio Radin. Hvala lijepo. Da replika je pod jednako i gospodinu Jankoviću i gospodinu Kajtaziju. Jer su oba dva spomenuli zapravo to da treba pohvaliti proračun. Ali, ja bih htio dodati, naravno slažem se, govorim o ovom dijelu koji se tiče nacionalnih manjina. Ali, ja bih htio podcrtati jednu stvar. I to je da veće stavke koje se tiču pripadnika nacionalnih manjina, odnosno, njihovih udruga, odnosi se na infrastrukturu, odnosi se na javne radove, odnose se na elektrifikaciju, odnose se ne na Rome, ne na Srbe, nego na građane Hrvatske koji bi trebali to i inače imati, zato što elektrifikacija, određeni javni radovi koji trebaju na određenim područjima, su nužnost naše zemlje. Ali, to je nešto što je trebalo biti stavljeno samo po sebi, po difoltu. I to je sve ušlo u operativnom planu.

U drugom kvartalu od 18. godine elektrifikacija koja se tiče najviše srpskih i opet romskih nacionalnih manjina.

Uvaženi kolega, upravo ste dotaknuli ono što sam ja u samoj raspravi govorio, tj. evo u operativnom programu, za nacionalne manjine, između ostalog, naveo sam za razliku od nekoliko strateških dokumenata, koji pripadnici romske zajednice imaju, mislim da će u operativnom programu, koji je rađen negdje oko godinu dana na njemu, imamo nositelje. A nositelji su prvo ministarstva i ja osobno očekujem da će se po tom pitanju jako puno učiniti, za razliku od ovih ostalih strateških dokumenata.

Spominjali ste u proračunu izdvajanje određenih sredstava preko javnih radova, moram tu naglasiti, da pripadnici romske zajednice, sigurno nisu sretni u tome, zato što se radi o sezonskom zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. Znači, od zdravih sposobnih Roma, mi stvarmo invalide, zato što oni primaju socijalnu pomoć, koja iznosi negdje oko 2800-3000 kuna, a preko određenih tih javnih radova, isto je negdje iznos između 2800 itd. I onda se pitamo zašto pripadnici romske zajednice ne žele raditi. Ali onda nastaje još jedan drugi veći problem, a to je problem, da kad odrade sezonsko zapošljavanje koje traje 3-6 mjeseci onda povrat sredstava preko centra za socijalnu skrb onda dolazi sve teže i teže i onda oni to jako dugo čekaju.

Evo kolega Kajtazi s obzirom da ste rekli da ćete podržati ovaj proračun, ja bih vas molio i slažem se u potpunosti s vama da je premalo onih projekata da Vlada nije dovoljno izdvojila za projekte prije svega integracije Roma u društvo. Isto tako znate da ima problema legalizacije romskih naselje koji se rješavaju, isto tako tu su problemi psi lutalice koje sada lokalne zajednice moraju sterilizirati, čepirati jer ministarstvo još nije odobrilo nikakva sredstva iako je bilo obećanja. Ne znam da li će biti šta od tih sredstava u idućoj godini. Također se slažem sa socijalnim pomoćima koje od Roma kao što ste rekli stvaraju radne invalide jer praktički od tih pomoći su napravili biznis da tako velim jer dobijaju više pomoći nego naši sugrađani dobivaju plaću i smatram da se tu kompletno treba promijeniti taj sustav jer ako nećemo sada krenuti sa takvim promjenama i stvarima, za par godina to će biti pogotovo u Međimurju veliki problem. Ima i dvorana Kuršancu koju sam ja stavio u amandman s obzirom da Vlada nije predvidjela u amandman gdje je 60% djece Romske nacionalnosti pa vas molim da podržite taj moj amandman jer to je jedina škola na području grada koja nema školsku dvoranu. Mi smo sve doveli do građevinske dozvole, Vlada i ovaj put nije stavila kada u nekim drugim područjima stavlja. I slažem se definitivno kao što sam rekao da te programe treba provoditi Vlada i ministarstvo, što više takvih stavki staviti unutra i raditi što više s Romima jer u nekim područjima kao što je Međimurje to će biti ako neće biti ništa ili ako će se raditi na razini kao što se radilo do sada to će stvarati velike probleme u budućnosti.

Ja sam bio u koaliciji i svih tih 73 radilo se o obrazovanju ja sam ih podržao, zato što sam uviđao da su bili jako pozitivni za unapređivanje romske zajednice. I svaki amandman kada je u pitanju romska zajednica sigurno ću ga podržati nezavisno iz koje opcije dolazi. Točno, napomenuli ste nastavak legalizacije, sjećate se isto tako da smo u vašem naselju blizu 200 objekata smo uspjeli legalizirati i ja vjerujem i imat ću u vidu da sam nedavno razgovarao s ministrom graditeljstva, gospodinom Štromarom i već smo u proračunu predviđali određena sredstva i da ćemo nastaviti nastavak sa legalizacijom naročito kada se radi o Hrvatskim vodama, o kaznama i o komunalnim otpadom. Ali tu moramo isto tako voditi računa da lokalna samouprava na neki način daje i svoj određeni doprinos. Isto tako želim se zahvaliti ministru Tolušiću koji nas je nedavno primio i skupa sa vašim suradnicima iz grada i upravo smo se dogovorili da ćemo napraviti i čepiranje i sterilizaciju pasa. Točno da u vašem naselju imamo oko 400 pasa, a sveukupno imamo jako puno u svakom romskom naselju. Tako da ćemo vjerujem u tome odrađivati.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, poštovane kolegice i kolege.

Prethodno su kolege tako depresivno govorile neke o samom proračunu, a zaboravile su reći da je u ondašnjim vladama bio isti ministar koji je radio isto dobar posao i nastavio ga raditi i sada. Pa ono što kažemo da se konzervativno planiralo, evo planiralo se i tada i predviđao se rast od 2,9%, a ostvario se 3,2%. dakle postoji i dalje nada s obzirom na to da je ovaj proračun isto tako po istom principu konzervativan, ali sa puno boljim učincima da će ostvariti isto tako puno bolje rezultat. Dakle tri su glavne funkcije proračuna. Prvo da podsjetim, on prikazuje najvažnije ciljeve u fiskalnoj godini. Koji su ciljevi u ovoj godini vidimo i sami, dakle nastojalo se sa određenim poreznim mjerama omogućiti da se smanji presija na gospodarstvo smanjivanjem poreza na dobit, ukinuli su se neki parafiskalni nameti, dalje jača se lokalna samouprava i to se nastoji ojačati u svim dijelovima Hrvatske sa mjerama koje je Vlada ponudila odnosno izmjenom Zakona poreza na dohodak. Zatim jedan od ciljeva je jačanje zapravo obitelji i naknada koje ostvaruju obitelji sa djecom. Povećavaju se mirovine, povećavaju se plaće, vraćaju se zapravo sve one koje su bile uslijed recesije smanjivane, pa evo i jedan od ciljeva isto tako vraćanje i braniteljskih naknada i prava. Drugo, glavna funkcija osim toga proračun služi i kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje. Kako se to postiže? Pa upravo na taj način da se primjenjuje zapravo i izmjenjuju zakoni koji mogu u poreznom smislu i svim ostalim doprinijeti da bi to ekonomsko stanje bilo što kvalitetnije i bolje. Isto tako intenzivnije se i nastoji se ubrzati korištenje sredstava EU. I treći cilj i funkcija je da služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Dakle, ukupni prihodi u 2018. planirani su u iznosu od 129 milijardi kuna dok je 2019. planirana 133,3 milijarde a daljim rastom gospodarske aktivnosti prema kraju razdoblja planira se znači 2020. na 137,3 milijarde kuna. Kada su govorili da je neambiciozan, onda možemo reći da je ovdje zapravo oprezan sam proračun jer ne možete očekivati neko drastičnije povećanje samih prihoda ukoliko ne povećavate poreze. Ako je intencija smanjivanja porezne presije širenje baze, onda je normalno da su i prihodi u tom smislu u određenoj nižoj stopi rasta nego kada bi to predvidjeli kroz povećanje poreza. Okvir makroekonomske politike RH određen je izlaskom iz šestogodišnje recesije, a ostvaren je temeljem rasta izvoza roba i usluga, osobne potrošnje, te investicija u snažniju apsorpciju sredstava europskih fondova. Ove pretpostavke o makroekonomskim kretanjima se preklapaju kao što vidimo i sa projekcijama koje je napravio Međunarodni monetarni fond i to je kada usporedimo naše projekcije i računice iz domaće zapravo metodologije i sa ESA metodologijom onda vidimo da smo zapravo realni u predviđanjima i rastu. Kako se svjetsko gospodarstvo ubrzava i stabilniji je rast trgovinske razmjene, ali on je nešto slabiji i nižim stopama nego što je to slučaj 2017. zadržava se stabilna inflacija i cijene sirovina na svjetskog tržištu te tako i bolji uvjeti povoljnijih uvjeta financiranja. Sve to se odražava i na hrvatske vanjsko-trgovinske partnere i Hrvatsku kao dio velike obitelji. Tako je u 2018. očekiva se realni rast BDP-a od 2,9% sa tendencijom snižavanja do 2020. do 2 i pol posto što dakako kažem ono što sam prethodno napomenula ne znači da se neće dogoditi i nešto drugačije, odnosno da se neće raditi u cilju povećanja i ubrzanja rasta bruto domaćeg proizvoda. Fiskalna politika RH određena je naporima u svrhu daljnjeg jačanja fiskalne održivosti, te poticanja ekonomskog rasta i uz osiguravanje primjerene skrbi za građane RH. Od 1. siječnja 2018. povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a na 300 tisuća kuna i uvodi se mogućnost odbitka pretporeza u odnosu na 50% za poduzetnike, te za troškove nabave osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. Osim toga, u odnosu na trošarine i nabavu stjecanja rabljenih vozila isto tako se predviđaju određene promjene što je već u proceduri. U 2018. godini porez na dohodak u cijelosti je prepušten i prepušta se sa izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave zapravo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se potaknuti da i same jedinice više vode računa o ubrzavanju i gospodarskom rastu i ostvarivanju povoljnijih uvjeta. Time će se jedinicama osigurati potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga, a isto tako sredstva europskih fondova će različitim mehanizmima koji su već u tijeku zapravo potpomoći da se jača razvojni kapacitet svih krajeva RH. Ono na čemu treba itekako dalje voditi posebnu brigu je sigurno da porezni prihodi, evo kada ih pogledamo u samoj strukturi čine 75,3 milijarde u 2018. godini i oni su sami 58,36% ukupnog proračuna od čega najznačajniji porezni prihodi stižu zapravo od najizdašnijeg a to je samog poreza na dodanu vrijednost koji je preko 49 milijardi kuna. Trošarine čine 15,4 milijarde kuna i kada tome pridodamo za doprinose koji čine 24 milijarde kuna vidimo da samo ta 3 vrijednosti zapravo čine 87,84% ukupnih prihoda proračuna. Uz to važno je spomenuti i pomoći i uz napomenu da pomoći zapravo su uvjetovane povlačenjem sredstava iz EU prvenstveno. Posebnu pozornost treba isto tako obratiti na rashode, oni su 130 planirani 133,3 milijarde kuna, 2019. 135, a 2020. 135,6 milijardi kuna. Ono što je vidljivo da u samom proračunu sa povećanjem rashoda zapravo se povećava onaj dio rashoda koji se odnosi na rashode koji ne utječu na razinu manjka i oni dominiraju. Dakle, otprilike 1:4 i dakle, na taj način omogućavamo da se razvijamo iz onih dostupnih sredstava europskih fondova. Kad pogledate na rashodnoj strani, ono što je posebno značajno je jačanje demografske održivosti. I kad spomenemo samo da je tu povećanje od preko 156 milijuna kuna za potpore za vrijeme korištenje roditeljskog dopusta, rodiljne naknada, subvencioniranja stambenih kredita. Zatim, ono što je isto tako u rashodnoj strani bitno, da su se proširili prava i skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji koji iznosi preko 180 milijuna kuna. Da su se vratile zapravo mirovine koje su bile iznad 5000 kuna, pa su smanjene za 10%, da su se isto tako u obzir uzele izmjene i dopune kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike iz prosinca 2016. pa je to u odnosu na rebalans zapravo 1,2 milijarde kuna više. A ono što stalno spominjemo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili zdravstva nije dobilo dovoljno. Pa usporedivši, a možete to vidjeti vrlo lako 2016. u odnosu na 2018. onda Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 13,89 milijardi, sada je došlo na 16,12 milijardi kuna. Ministarstvo zdravstva na 9,6 na 11,5 milijardi. Dakle, nije točno da se ne povećavaju stavke i da se ne povećava ulaganje u npr. samo ta 2 ministarstva, a kad pogledate sve ostale, isto tako imaju povećanja, osim Ministarstva financija koje ima smanjenje zbog drugih razloga. Ono što treba još reći da je bitno, da se nakon izlaska RH iz procedure prekomjernog proračunskog manjka zapravo treba voditi jedna mudra i odgovorna fiskalan politika.

Dakle, deficit, odnosno, javni dug se isto tako smanjuje na 76,6%, odnosno, na kraju 2020. negdje na 69,5% Ono što treba još isto tako istaknuti, zakon o izvršavanju državnog proračuna. Dakle, prikazuje sve ovo što se događa u okviru samog proračuna i određuje postupke kako se pojedine stavke izvršavaju, kako se raspolaže imovinom, kako se raspolaže zalihom. Isto tako postupke na koji način se mogu preraspodjeljivati sredstva iz europskih fondova. Dakle, cijelu metodologiju, a isto tako u samom zakonu, ono što je već spomenuto, definira se koliko, odnosno, sada više nema dotacija, odnosno, pomoći za jedinice lokalne samouprave, a isto tako određuje se okviri u kojima je dozvoljeno jedinicama lokalne i regionalne samouprave, da ne mogu se više zadužiti od ukupno 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja jedinica lokalne samouprave. Hvala lijepo. Hvala. I vaše izlaganje izazvalo je priličan niz replika. Prva je ona poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Nema ga, gubi pravo na govor.

Uvažena kolegice, evo baš čitam Večernji, oni uhljebi, nisam stigao do kraja, ali, evo 1,2,3,4,5, 6:3 je 6 HDZ, 3 HNS, nisam stigao do kraja prebrojiti koliko je to od onih 10 top uhljeba u Hrvatskoj. Vidite u proračunu ste vidjeli 1,4 milijarde povećanje rashodi za zaposlene. Kad čitate ova obrazloženja koja ste sad vi tu nabrajali u postocima više-manje sva se odnose na nova zapošljavanja u ministarstvima, u raznim agencijama. Znači, hvala Bogu, uhljeba će biti još Ali pustimo sada to, ja bih se osvrnuo na ovo što ste rekli da je ovo razvojni proračun, pričali ste o jačanju obitelji pa me zanima, evo recimo grad Čakovec koji nema nijedan projekat unutra, ja sam svih onih 1400 stranica obrazloženja pogledao. Mi imamo potrebu za dogradnjom dva vrtića, znači naš natalitet raste. Mi nemamo sredstva da gradimo vrtiće to je nekih 6 milijuna kuna, pričamo o natalitetnoj politici, a nema jednog natječaja gdje bi se mogli javiti gdje bi mogli privući sredstva. Opet za pojedine dijelove Hrvatske. U prošlom proračunu kada je HNS bio u koaliciji s nama kada je davao amandmane na ono javno-privatno partnerstvo za škole u Varaždinskoj županiji onda ste to odbacili. Sada vas ja pitam, grad Čakovec je kreditom izgradio dvoranu Osnovne škole Ivanovec, ja sam dao amandman baš da se uzme iz ove stavke, ne za cijeli iznos od 12 milijuna kuna, samo za godišnji koliko nam je rata kredita milijun 400. Baš me zanima da li ćete prihvatiti tih milijun 400 u ovaj ogromni proračun ili ćete samo Varaždinskoj županiji jer vam to nalaže obaveza prema HNS-u njihovo podržati, a naše opet odbaciti?

Poštovani kolega Kovač.

Ima dijelom i povećanja zaposlenih, ali ste kada ste čitali, ako ste čitali dobro i pažljivo onda ste mogli vidjeti da se iz europskih sredstava će se sada moći financirati i dio zaposlenika koji će ubrzano raditi upravo na ovim poslovima koji se odnose na fondove EU, što do sada nije bilo. Ono što je bitno, a što nisam uspjela spomenuti je da se puno vremena izgubilo da bi se popravila zakonska regulativa koja je bila manjkava, a to je ovo što vi kažete ne možete ostvariti vrtić točno. I iz moje županije 11 vrtića je aplicirano nijedan se nije dogodio niti će se dogoditi s obzirom da regulativa koja je bila na snazi do sada nije omogućavala da se iz tih sredstava odnosno pravilnici nisu omogućavali da se ostvare ta prava i mogućnost izgradnje vrtića na što su moji načelnici i gradonačelnici isto tako vrlo ljuti. I to je razlog zašto se u prethodnom razdoblju izgubilo puno vremena, a nije se radilo ono što se trebalo raditi. Isto tako kada kažete izgradnja dvorane. Pa evo ja dolazim iz grada koji sam isto tako izgradila dvoranu sa više sredstava grada nego iz državnog proračuna. Prema tome u svakom slučaju treba pomagati i treba vidjeti kako postoji mogućnost da se to ostvari. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Perić, vi ste u vašem izlaganju spomenuli neke od naknada našim najugroženijim građanima koji su za vrijeme recesije bile smanjivane. Mislim da je ovdje potrebno spomenuti, a sve u svrhu toga kako je ovaj proračun ipak socijalan, da se mnoge naknade našim najugroženijim građanima povećavaju. Ja ću samo spomenuti neke. Povećavaju se sredstva za proširenje korisnika za doplatak za djecu. Nadalje, povećavaju se sredstva na pozicijama i osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu, jednako tako proširuje se status roditelja njegovatelja na status njegovatelja. Za to je bilo potrebno osigurati sredstva i ova Vlada je to učinila. I ono što mi se čini izuzetno važno, a to je da se za 19 milijuna kuna povećavaju sredstva na poziciji Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i to u svrhu provođenja profesionalne rehabilitacije i na poziciji poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Da poštovana kolegice LUkačić, točno je da ova Vlada ima poseban senzibilitet upravo prema takvim osobama kojima je posebna pažnja i potrebe su u toj skupini zaista izuzetne i mislim da se svakim pomakom i pojedinim mjerama koje su poduzete vidi i briga za čovjeka i briga za svakog onoga tko mu je pomoć potrebna.

U jednom dijelu svog obraćanja rekli ste da se ukupni prihodi državnog proračuna ne mogu povećavati ukoliko se ne povećavaju porezi. Apsolutno se ne slažem sa tom konstatacijom pa bih volio kroz nekoliko primjera malo prokomentirati pojedine situacije. Mislim da smo pa dopustit ću si kazat i slikovito izraziti slijepi jer imamo brojne neiskorištene potencijale koji nam stoje ispred nas a nisu stavljeni u funkciju. Prinosi od ukupne državne imovine su pretjerano premali. Što je sa novim zakonom i to bi bio jedan koji bi se značajno osjetio u ukupnom državnom proračunu. Nadalje, imamo velike površine neiskorištenog državnog poljoprivrednog zemljišta, znači govorimo i kod prve točke i kod ove druge i o novim radnim mjestima i o novim prihodima i o multiplikativnim efektima. Treće, neću ulaziti uopće u politiku kadroviranja jer mislim da je to politikanstvo, ali ću spomenuti, ne znam da li je točan naziv ured koji rješava žalbene postupke javne nabave. Dakle, ljudi se svugdje i svagdje zapošljavaju, tamo je pretjerano malo ljudi, umjesto da zaposlimo tamo 50 ljudi koji će te postupke brže rješavati, a to prevedeno znači da će investicije ići brže i da će prihodi biti veći. I četvrta točka je da si damo konkretan odgovor. Da li mi doista kao Hrvatska imamo u dovoljnoj mjeri pripremljen potrebit broj EU projekata gdje možemo biti konkurentni za Eu fondove.

Točno je i žalosno je zapravo da smo toliko dugo vremena izgubili u sređivanju imovine i to ne samo na nivou države nego i jedinice lokalne samouprave. Da se razumijemo, nitko od nas nije baš svetac. Prema tome, nismo dovoljno svi skupa napravili da se srede baze podataka kojim bi mogli bolje upravljati svojom imovinom koja bi mogla onda ovo što ste rekli, proizvoditi zaista bolje učinke gdje bi se mogle osigurati određeni projekti i na kraju investicije i sigurno da je to potencijal koji imamo da bi mogli podići vlastite prihode bilo lokalnih, bilo državnog proračuna. Tu se apsolutno slažem, ali tu treba voditi računa da je isto tako i sustav ulaganja u informatizaciju, u programe i sve ostalo i u ljude između ostalog vrlo malo tako da tu se apsolutno slažem. Javna nabava isto tako sigurno da bi trebalo ubrzati, da ne bi trebalo čekati da se pojedini predmeti rješavaju jako dugo i da tu treba isto tako naći model kako se možda iz europskih sredstava mogu pojačati ti kapaciteti.

Uvažena kolegice Perić, rekli ste u svom izlaganju da proračun mora voditi računa o razvoju svih jedinica lokalne samouprave i da on to i čini. Evo, na jednom primjeru ću vas pitati dal' je doista tako. Naime, u proračunu za 2017. na poziciji za elementarne nepogode bilo je planirano 20 milijuna kuna pa je zbog ogromnih šteta u ovoj godini negdje blizu 3 milijarde ukupnih u Hrvatskoj povećana ta pozicija na 100 milijuna kuna iako smo mi iz HSS-a tražili da to bude 200 milijuna kuna. Vaša zadarska županija je također pretrpila ogromne štete i od požara i od olujnog nevremena i na sreću vašeg vodstva županije i gradova, premijer i ministri su ih primili, obećali sanaciju štete.

Nanijela je veliku štetu na komunalnoj infrastrukturi a i grad Slavonski Brod je tražio prijem kod premijera i resornih ministara koji su rekli da za to nema sredstava, pa vas ja pitam kako je taj proračun razmišljan na taj način da opet planiramo u 2018. 20 milijuna kuna i u narednim godinama što znamo da će biti sigurno malo, pa je moje pitanje da li vi znate kad će biti nadoknađena šteta koliko i da li možda ima i neki drugi modeli ako već neće ić kroz ovih 20 milijuna ili 100 milijuna kuna što će sigurno biti puno premalo da bi se stvarno šteta nadoknadila. Jer sad je upravo trenutak da se kaže našim čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave bit će vam nadoknađeno na taj i taj način, toliko i toliko jer pripremaju proračune, vi to dobro znate. Ako se neće direktno nadoknaditi oštećenima onda se može kroz investicije Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda i na drugi način nadoknaditi.

Dakle, sigurno da su to bila premala sredstva ali to se i ne može planirati svake godine jer se zaista ne zna što će se dogoditi. 100 milijuna kuna neće biti dovoljno, međutim ono koliko ja znam da će se koristiti i sredstva proračunske zalihe a osim toga dio će biti ugrađen zaista kroz programe pojedinih ministarstava koje će onda moći i već su počeli u djelu projekata popravljati infrastrukturu. Možda će biti malo teže nadoknaditi upravo poljoprivrednicima jer je koncepcija priznavanja tih šteta bitno drugačija nego što se to odnosi na ostale javne potrebe. Ali sigurno da ćemo i tu vjerojatno naći načina kako amortizirati i sigurno da će se naći snage kako to popraviti.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Perić, podsjetit ću vas da je ne znam jeste li pratili gospodin Günther Oettinger povjerenik Europske komisije za financije kazao da će izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU koštati europske porezne obveznike 13 milijardi funti, a da će od toga se direktno na države članice nametnuti 6 i pol milijardi funti, odnosno pola toga iznosa. Ako uzmemo u obzir ono što je on rekao da je to nekih 15 funti po stanovniku na godinu, a provjerio sam račun kad podijelite. Dakle, sad ima negdje 500 milijuna manje, 60 koliko ima Ujedinjeno Kraljevstvo dođete na 440 milijuna stanovnika te neke nove Europe. I kad pomnožite to sa tečajem funte 8 i pol i kad pomnožite to sa 4 i pol milijuna stanovnika ispada da će Hrvatska morati na godišnjoj razini davati nekih 510 milijuna kuna u taj europski proračun da se hrane ti svi tamo birokrati umjesto Ujedinjenog Kraljevstva koje izlazi iz te cijele nesretne priče. Evo bio sam u Bruxellesu i kažu tamo da se jedan poludnevni sastanak prevede na 24 službena jezika EU. Ogroman novac, postavljam pitanje vama budući da ovdje nemamo takvih projekcija hoćete li istražiti kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo mnogo puta tražilo da se izuzme od nekih općih troškova hoćete li tražiti da se Hrvatska izuzme od ovih 510 milijuna jer to je milijun i pol gotovo na dan.

Poštovani kolega Sinčić, mi smo članice EU prema tome moramo sudjelovati u i benefitima, a isto tako i u rizicima. To što se sada pokazalo da Brexitom će sve ostale članice nešto participirati više stvar je dogovora i pregovora koji će se odvijati u ovom razdoblju. Prema tome, mislim da mi kao država moramo preuzeti odgovornost. Da li će to biti toliko koliko ste vi izračunali to ja ne znam i sigurno da ćemo nastojati da taj red bude što manji, ali treba u svakom slučaju poštivati zakone i zakonitosti one koje smo preuzeli kao članica. Pa kažem ako znamo koristiti benefite, onda moramo i odgovarati za određene troškove koje su nastale ili koji će nastati. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Perić. Vi ste u jednom izlaganju od 15 minuta govorili o državnom proračunu što je možda premalo vremena za tako važan akt kako bi se moglo o svim segmentima govoriti. Čuli ste malo prije sa ove desne strane naše da neki govore o tome da su povećani rashodi za zaposlene, istina jesu. I da se to dogodilo zbog određenih uhljeba od strane HDZ-a i HNS-a za 1,4 milijarde kuna. Nije baš logično, ali istina je da su povećani rashodi za 1,4 milijarde kuna za zaposlene ali to je zbog temeljnog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ali i zbog povećanja osnovice u javnim službama. Ono što treba reći također kod mirovina kojih ste se vi dotakli, zapravo u odnosu na 2017. godinu povećane su za 1,4 milijarde kuna.

To je otprilike 400 milijuna kuna, za samousklađivanje mirovina ono o čemu ste vi govorili oko 540 milijuna kuna. To je onih 2,1%

Pa to su činjenice koje su tu, dakle to je zapravo obrazložilo sve ovo što i demantiralo da je 1,4 milijarde kuna za uhljebe.

Meni je jasno da vi morate glasati za ovaj proračun jer i kao i mi u EU tako i vi koristite određene benefite HDZ-a, pa onda morate i ono što stranka kaže i odraditi. No, ovdje ste puno spominjali u prihodima novac iz europskih fondova. Raspravljali smo nedavno tu o tome da Hrvatska više uplaćuje nego što iz fondova povlači zadnjih godina, tako da ne vidim tu pozitivnu bilancu tome da smo tu u negativi. I smatram da nama Europa sigurno ne može toliko pomoći da se mi izvučemo na ovaj način. Ovaj proračun je više prigodničarski, njega je HDZ napravio kako bi se svidio biračima. Ja se slažem da treba pomoći i ugroženim skupinama i umirovljenicima koji loše žive i ratnim vojnim invalidima. No međutim, mi nikako ne pomažemo onima koji pune proračun. To su gospodarstvenici. Na njih je porezna represija sve veća i veća. Oni sve teže dolaze do radne snage. Sve manje će moći odrađivat poslove koje imaju i puniti proračun. Mislimo da gospodarstvo je to koje bi trebalo biti na prvom mjestu i njemu stvarati uvjete sa smanjenom poreznom represijom da se može razvijati, da možeš dati veću plaću, a ne da naši najbolji u najjačoj radnoj kondiciji odlaze iz Hrvatske van. U ovoj državi nema pravne sigurnosti. Danas sam s jednim novinarom razgovarao koji kaže njegov prijatelj se vagao sa suprugom da ide van ili ne ide, ali onda nakon presude Horvatinčiću je on rekao pa ovo više nije država za mene, tu za mene nema nikakve sigurnosti i vrijeme je da bježim odavde. Nažalost tako naši ljudi razmišljaju, a vi to ne vidite. Jer ovdje mi koji sjedimo u ovim klupama ne osjetimo koliko je teško živjeti, ali vani je preteško živjet, preteško. Posla nema, jedino ako imate nekoga da vas negdje ugura, a to znači da vjerojatno morate biti u HDZ-u kako biste nekoga mogli stavit.

Vi kažete ja moram [[Upadica Reiner: Ne može se dobacivati iz klupa, nitko niti s jedne strane, molim vas.]] Vi ste rekli ja moram biti za ovaj proračun zato što koristim benefite, pa i vi koriste benefite ovog proračuna jednako kao i ja ništa više od vas, prema tome ovaj proračun ja ne branim zato što moram nego zato što sam uvjerena da će se on ispuniti kao što sam bila uvjerena i do sada. Vi kažete za fondove EU, da, sada je to preko 13 milijardi i sigurno da moramo težiti i da smo u prethodnim periodima itekako zakasnili u pripremama kako bi što kvalitetnije i što bolje iskoristili upravo ta sredstva i nismo se pripremali evo kao što je kolega spomenuo, nisu jedinice lokalne samouprave baš spremile dovoljno projekata kvalitetnih da bi mogle povući ta sredstva koja su nam na raspolaganju. Što se tiče gospodarstva, pa sniženi su odnosno ukinuti su neki parafiskalni nameti, snižena je stopa poreza na dobit sa 20 na 18 odnosno 12%, a isto tako vidljivo je da se teži stvoriti to pozitivno ozračje kojim će nam netko vjerovati, a na način kako se ponašamo u Saboru nam nije na čast i sigurno taj investitor koji nas gleda što radimo kroz ovo jutro neće baš vjerovati u to da smo dovoljno ozbiljni u donošenju bilo čega. Nije ovdje, gubi pravo.

Veli ovako „Ivane gledam ovaj Sabor i jako sam jadna, a ne mogu sama postaviti pitanje, čujem tko će sve u proračunu dobiti, a već su do sada dobili u vidu povećanja plaće te smanjenja poreza na plaće itd. plaća mi se da nama sirotinji ostaju i dalje kante za smeće jer nas nitko niti ne spominje, a kamoli da bi nam dao da živimo. A od 2.000 kuna se ne može sve poplatiti i preživjeti. Zar ti ljudi nemaju roditelje tj. zar su njih dobro osigurali pa nisu glasni ko nas najmanje 30% stanovništva? Kada će se jednom pravedno dijeliti? Tko ima najmanje njemu da se da više da se riješi tih kanti za smeće, a tko već ima dosta da mu se da manje. Zato te molim Ivane jedino bi ti to mogao pitati, kada će sirotinja doći na red.“ I to je moje pitanje za vas, kada će umirovljenici, 100.000 umirovljenika koji žive sa 500 kuna mirovine ili manje, a kaže gospođa ne može se ni od 2.000 kuna preživjet, kada će oni doći na dnevni red, to mene zanima gospođo draga. Vi tu pričate o milijardama o nekim iznosima od kojih boli glava ali mi vidimo da je realnost kopanje po smeću, da ljudi žive u siromaštvu. Hvala. Kada to planirate ispraviti tu nepravdu koju činite sustavno?

Prema tome, ako smo u ovom proračunu mogli osigurati pomoć nezaposlenim rodiljama, povećanje za 665 kuna, ako smo povećanje roditeljima tijekom drugih šest mjeseci za 1.300 kuna više dakle skoro na 4.000 to su mjere kojima se pomaže svakog pojedinog čovjeka po različitim osnovama. Oni koji imaju male mirovine su obično u skupini poljoprivrednika ili oni koji su bili određena skupina koja nije uplaćivala u proračun, dakle zakoni su koji reguliraju koji model i koju mjeru se može primijeniti da bi se mogle povećati mirovine. Ali prije toga potrebno je stvoriti preduvjete da bi povećali zaposlenost, da bi povećali prihode i da bi iz toga onda mogli i servisirati i te socijalne skupine kojima je možda potreba veća nego ostalima.

Evo imao sam potrebu to reći. A sada će u ime kluba SDSS-a govoriti poštovani zastupnik Milorad PUpovac. Izvolite.

Nekada u ovom Saboru, nije bilo važnije teme osim rasprave o proračunu i o Vladi. Mi smo svoj dan potrošili na nešto što je izvan ovog Sabora, a i u velikoj mjeri izvan moći ovoga Sabora. Ovo, nije izvan moći ovog Sabora. Niti je izvan moći politike ove Vlade. I ako se možemo podijeliti na neku vrstu riba, na somove, na štuke, na ne znam … [[Govornik se ne razumije.]] koliko ja znam, a ne znam gotovo ništa o slatkovodnom ribarstvu. Somovi su oni koji idu najlakše na bilo koju ješku koja im se baci. I tako je to izgledalo jutros. I dobar dio dana. Bačena je ješka kojom mi ne gospodarimo. A neki od nas, kao somovi su požurili na tu ješku.

Ali, netko će reći zastupnici nacionalnih manjina u toj vrsti rasprave možda ne bi trebali prednjačiti. S obzirom da sam ja dugo u ovom Saboru, onda sebi dajem za pravo da ovu raspravu počnem na takav način.

Oporavak gospodarstva u euro zoni i oporavak gospodarstva kod nas s jedne strane i s druge strane mjera koju je Vlada poduzela u području fiskalne politike. Doveli su do toga, da je niz pokazatelja, omogućio da proračun bude ovako optimističan kao što jest. I neovisno o tome što će netko reći, da bi stvar bila uvjerljivija i dugoročno održivija, da je rast produktivnosti i produktivnosti rada bolji nego što jest. Ali, pokazatelji koje imamo su sasvim sigurno pokazatelji koje ne treba podcijeniti. Niti rast BDP-a niti smanjenje deficita, niti povećanje prihoda, općenito. Iz tog razloga povećanje za većinu ministarstava, za većinu, možda su i neka mogla proći i sa manjem povećanje. Ali, nije moje da sad o tome govorim. Ja bi svakako volio da je Ministarstvo prosvjeta i znanosti, da je Ministarstvo kulture dobilo više, nego što su dobila neka druga ministarstva. I što se mene tiče, mislim da se trebamo potruditi da ta ministarstva dobiju i više. Zato što je to od iznimne važnosti za našu zemlju. Da podignemo razinu onih koji su obrazovani u našoj zemlji, jer ta razina se smanjuje. Postotak visoko obrazovanih ili kvalitetno srednje obrazovanih je sve manje u našoj zemlji i to treba mijenjati. A može se mijenjati samo tako ukoliko ćemo imati veća izdvajanja.

Jedna od stvari zbog kojih ljudi napuštaju ovu zemlju, jedna od stvari koji predstavlja balans u ekonomskom rastu ove zemlje, jeste zapravo ogroman disbalans u razvijenosti.

Možda su kažnjene iz nekih razloga, ali to se mora mijenjati. I u tom smislu želim reći da mjere koji je Vlada poduzela, sa fiskalnim izravnanjem i sa promjenom načina financiranja jedinica lokalne samouprave, sa zakonom koji ćemo usvojiti do kraja ove godine, prema svemu onome što možemo vidjeti i sada, predstavlja značajan doprinos. Jedinice lokalne samouprave koji imaju najniži indeks razvijenosti mogu računati na to da će od države dobiti više nego što su dobivale tokom proteklih godina. Jer je pronađen pravedniji mehanizam, nego što je bio dosadašnji, racionalniji i opravdaniji. Neću spominjati ni jednu općinu. Niti općine gdje je i moja stranka na vlasti, niti tamo gdje je neka druga stranka na vlasti, HDZ, HSS, SDP ili bilo koja 4 stranka, ali to je vrlo značajan indikator, važan za dobar dio naših stranaka … [[Govornik se ne razumije.]] a posebno na naše građane. Drugu stvar koju želim reći za nas to je sastavni dio programa ove Vlade koji je dogovoren između 8 zastupnika nacionalnih manjina uključujući i zastupnike SDSS-a jeste da treba stvoriti posebne mehanizme kojima će se nadoknaditi golem zastoj u razvijenosti odnosno u nerazvijenosti područja od Baranje pa do zaleđa Zadra. Od Belog Manastira pa do zadarskog zaleđa. Praktički do Relje za one koji znaju lokalitete u Zadru. Donošenjem zakona kojim će se regulirati to da postoje područja kojima je potrebna dodatne i posebne mjere razvoja i da postoji fond. Od slijedeće godine će inicijalno postojati sredstva koja će to omogućavati. Kažem inicijalna sredstva za sve jedinice lokalne samouprave koje će se osposobiti a nadamo se onda da će Vlada za slijedeću godinu pripremiti sva neophodna sredstva kako bi stvorio fond koji će omogućiti građanima na području tih jedinica lokalne samouprave da imaju na raspolaganju neophodna sredstva. Pojedina od naših područja imaju sve potencija da budu kao Istra. Ili barem blizu kao Istra. Neka područja imaju pretpostavke da budu kao Međimurje. Ono samo što nam nedostaje jesu politike nekonfliktnosti i politike usmjerenosti na razvoj. Mi zastupnici SDSS-a i drugi zastupnici nacionalnih manjina i Mađari i Romi i Talijani i Albanci i Bošnjaci, svi smo spremni da se usmjerimo na to. Jer to smatramo jednom od najvažnijih stvari koje trebamo napraviti za sredine i za građane koje predstavljamo. A ovaj proračun i rješenja koja smo našli sa Vladom idu u tom pravcu. I kad kažemo da ćemo podržati ovaj proračun, neka nam nitko ne zamjeri na tome. Jesmo li zadovoljni sa onim što smo postigli? Sa nekim nismo. Hoće li se na taj način smanjiti siromaštvo koje je tolik drago i na srcu nekim od mojih kolega kao što je i meni, hoće.

Napori Ministarstva demografije mogu to ispraviti. Mogu popraviti. Napori nekih drugih ministarstava također. Još ću reći dvoje stvari koje više nemaju veze sa pitanje ravnomjernog razvoja niti sa pitanjem položaja manjina na koje utječe neravnomjeran razvoj RH. U slijedećoj godini se planira oko 6,6 milijardi subvencija, od toga 2,9 milijardi u poljoprivredi. Jutros sam govorio o tome. Nisam stigao pogledati koliko smo sredstava od 2003. pa do 2011. utrošili za subvenciju u poljoprivredi ali se sjećam pokojnog kolege Jože Friščića kad je u vrije jedne Vlade tražio da subvencije budu 6 milijardi kuna.

Kad bismo sada gledali u štosu potrošena ta sredstva i koja je korist, koja povrat od tih sredstava, kao i ovih koje ćemo sad uložiti, morali bismo biti samokritični prema sebi. Jutro sam govorio da je jedino povećanje u području pašnjaka i livada za 233%. i ja to razumijem kao hitnu i neophodnu mjeru za iskorištavanje sredstava koja su nam na raspolaganju.

Mi znamo šta se događa. To dugoročno neće ojačati našu poljoprivredu, možda samo pojedince obogatiti. I zato kolegama iz HSS-a i kolegama iz HDZ-a želim reći da moramo to promijeniti i ministru naravni na znanje.

I zadnju stvar koju želim reći. Dobro je da se ministarstva i agencije informatiziraju tj. da obnavljaju svoju IT komponentu, informatičku tehnologiju.

Ministarstvo kulture ima milijardu i 200 i nešto milijuna kuna. Mi ćemo u ovoj i svakoj sljedećoj godini potrošiti četvrtinu za obnovu ili zanavljanje informacijske tehnologije po ministarstvima i agencijama. Jeli neophodno? Ne znam.

Imat ćete dosta posla i nakon jer imamo 11 replika. Ali idemo replikama redom. Kolega PUpovac, vi ste detektirali mnog problema u ovom proračunu, a moje pitanje koje ide vama je što ćete učiniti? Znači ova Vlada je na 78 zastupnika, proračun je na 78 zastupnika, bez ne manjina, sada više ne govorimo o manjinama, bez samo zastupnika SDSS-a nema proračuna i nema ovakvog, ovakve nema projekata, bez HDZ-a nema ničega očito.

Ali ja vam kažem, vi ste opravdano rekli da se ne ulaže u krajeve koji se iseljavaju dovoljno, da se ulaže u neke projekte za koje je pitanje kako to da su se baš ove godine otkrili ulaskom nekih ljudi iz tog sektora u Vladu velike potrebe i informatizacije i novih softvera. To je jako zanimljivo za primijetiti i vi ste to primijetili. I mi to primjećujemo i o tome ćemo govoriti. Ali što ćete vi napraviti? Vi možete jednom porukom s ove govornice promijeniti neke stavke u proračunu, samo ako kažete da niste sigurni da ćete podržati ovaj proračun. Dovoljno je to. I da napravite malu stvar za vaše krajeve već ste napravili puno i da napravite malu stvar za kulturu RH već ste napravili puno, ali ljudi slušaju i dijele zabrinutost sa nekim stvarima koje ste rekli, ali čekaju da vide što ćete napraviti. Ili ćete se zadovoljiti, spominjali ste slatkovodne ribe u ribnjacima [[Upadica Reiner: Hvala.]] šarani se zadovolje sa malo kuruze i to im je dovoljno. Kolega Maras, ja se nisam sjetio šarana ali sam se sjetio somova, ali da ne idemo sada u tu vrstu usporedbi i u tu vrstu metafora i da ostanemo u granicama jezika koji priliči ovom Saboru. Klub zastupnika SDSS-a kao i ostali zastupnici nacionalnih manjina će podržati ovaj prijedlog proračuna. Podržat će ga zbog toga što je u nizu stavki u nizu segmenata uključujući i povećanje mirovina, uključujući i povećanje izdvajanja za ljude koji su na rubu siromaštva, uključujući povećanje za ljude i za osobe čije je obiteljsko stanje nažalost je takvo da im je potrebna državna pomoć. A što se tiče toga da mi jednim potezom svoje ruke možemo promijeniti, radikalno promijeniti to da se sredstva koja su predviđena za obnavljanje informacijske tehnologije preusmjere na Ministarstvo kulture ili Ministarstvo obrazovanja tada bismo bili sigurni da ta sredstva nisu tamo potrebna, vjerujte mi bismo to uradili koliko već danas, ali postavljamo pitanje onima koji to planiraju. Prema tome, ostajemo kod svojega stajališta. Žao mi je što jutrošnja rasprava u ovome Saboru otišla u vjetar, umjesto da se posvetimo boljem čitanju proračuna nego što smo ga uspjeli pročitati tokom ovoga popodneva. Poštovani kolega, imali ste živopisno slikovit izražaj na početku vašeg obraćanja i ipak sam u sebi prelomio, a vjerujem da ću zbog toga i nešto lakše spavati, da kažem što mi je svo vrijeme prisutno i grč je u stomaku. Mi danas imamo također mlade, ali smo imali čini mi se još i mlađe kada smo imali manifest lupanja kontinuiranog za vrijeme i na temu državnog proračuna. Postavio sam pitanje sebi, koji lupao nisam, postavljam pitanje onima koji su lupali da li je to bio najispravniji način manifesta i ostvarivanja cilja kojeg se željelo postići. A zašto to govorim?

Osjećamo li odgovornost ili ne osjećamo odgovornost u tom kontekstu? Držim da bi svatko morao razmišljati o svojim djelima, ali i o posljedicama koje će prouzročiti. Na novo se ponavlja tema siromaštva. Ja ću kazati da jedini pravi socijalist na planeti Zemlji je papa Franjo, da smo mi kao država daleko od socijalne države. Ali se hoću složiti sa vama da svi moramo ulagati energiju, to bezbroj puta ponavljam u točke koje nas spajaju. Prema tome, ako hoćemo da bude manje siromašnih onda moramo prvo stvoriti uvjete da ljudi rade i ponoviti ću po bezbroj puta u ovoj Hrvatskoj konačno moramo svi počet radit, a ne zastupat tezu ne plaćat, ne plaćat, sve besplatno, sve besplatno, sve besplatno. Poštovani kolega ako je lupanje nekome pomoglo da se izrazi, da se iskaže ja nemam ništa protiv toga. Ali doista bih volio da ovaj Sabor bude mjesto u kojem će biti uzoritih primjera za to kako i na koji način se raspravlja o stvarima od nacionalnog interesa ili od nekog posebnog interesa. Tako da oni koji nas posjećuju kao i mladi sada i oni koji nas gledaju na televiziji mogu iz primjera vidjeti kako to može biti bolje nego što to inače jeste u našoj javnosti, nego što to inače zna biti kod nas u Saboru i tu bih stao. Svatko odabire za sebe. Pa ja bih samo htio kazati možda dobar dio nas može dobit pet minuta slave, ali sa pet minuta slave se ne može ništa napraviti u političkom životu, ništa napraviti u vlastitoj općini, ništa napraviti u vlastitoj županiji, pa ništa napraviti ni u ovoj državi. Bilo je mnogo takvih, ali su otišli i kao da ih nije bilo. Samo ustrajan i trpeljiv rad i slušanje jedni drugih. I iz tog razloga meni se čini da moramo gledati tko je šta učinio. I kad gledam mlade načelnike koji su preuzeli općine o čijem interesu sam govorio i kad vidim kako se raspituju kod svojih susjednih općina kad odlaze na druga mjesta da bi skupili znanje, da bi dobili podršku to smatram načinom kako treba raditi.

Uvaženi kolega Pupovac, kako ste rekli neću spominjati niti jednu općinu, niti jedan grad. Upravo suprotno, treba spominjati svaku općinu, svaki grad ne poimenično. Jer ovo je temeljni dokument, dokument u kojem je brojkom iskazan život, živog našeg umirovljenika, život našeg učenika, život ovih studenata. Projekti koji će se graditi, raditi gospodarstvo sve je u ovom dokumentu. Kako ste rekli ovo što smo danas doživjeli ja nisam mogao vjerovati da to ovdje gledam, da to ovdje slušam. Jer čitav svoj radni vijek i u opoziciji kad sam bio u svome gradu nezamislivo mi je bilo ne podržati proračun. Ne dati na njega amandman, ne raspravljati o njemu. A ovdje doživljavamo nešto što nema veze sa proračunom, što nema veze sa životom naših građana. U ovom proračunu nema Todorića, nema Agrokora, nema zločina ni kazne, ovdje su brojke, brojke koje život znače i na ovaj način je govorio moj prethodni kolega isto je gradonačelnik. Mene kao gradonačelnika, njega kao gradonačelnika, ljude koji operativno rade na terenu zanima kako ćemo doći do sredstava da realiziramo projekte koje smo zacrtali. Kako ćemo izgraditi kanalizaciju, vodovode, kako ćemo pomoći socijali, kako ćemo graditi dječje vrtiće, kako ćemo organizirati život na svom području. I onda dođem tu u ovaj časni Dom i slušam tri sata kako netko lupa po klupama, kako proziva i vrijeđa. I konačno tome više treba stati na kraj i poslati poruku našim građanima nek' čuju i ovu drugu stranu, drugu stranu koja govori o razvoju, koja govori o projektima, koja govori o brigi za svog sugrađanina. Ali ne na temelju floskula, ne na temelju nekakvih laži, ne na temelju ničega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega doista da se ovdje pojavio veći broj kolega koji su povećanje na rashodovnoj strani i prihodovnoj strani išli osporavati dobrim argumentima tokom današnjeg dana slušao bi ih više nego sebe. I više bih razmišljao o tome što oni govore, nego o onome što ću ja reći. Ali toga nije bilo ili je bilo tako rijetko ili će možda biti još netko tokom ove večeri, ali mi smo tu priliku u najvećoj mjeri propustili, a to je šteta. Smisao ovog parlamentarizma jeste u tome da kao ministar misli da će planiranu rashodovnu stranu od 133 milijarde kuna moći održati. Onda da te argumente koje netko ima protiv toga da čujemo koji su to argumenti.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marka Vučetića. Poštovani kolega PUpovac, najprije ono s čim se s vama slažem, a to je da treba ulagati u obrazovanje, u znanje i kulturu jer kada čovjek ima obrazovni, kulturni i znanstveno utemelji pogled onda će nam i scene koje kakvih ovih dionizijskih ekstaza biti razumljivije i bit će što uže i sve rjeđe. Međutim u isto vrijeme trebamo imati na umu kao što je rekao jedan književnik da je čovjek odgovoran prema epohi u kojoj se nalazi zato što ta epoha omogućuje da on realizira svoju slobodu. Ovaj proračun je dokument koji uvelike omogućava da se realizira neka sloboda i budući da vi dolazite iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, ipak trebamo uputiti jednu kritiku ovom proračunu, a to je da taj proračun nije onaj koji promovira u tolikoj mjeri znanje i znanstvenost jel je i dalje sačuvao onaj mehanizam napredovanja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je vezan uz koeficijente. Na saborskom Odboru za znanost i obrazovanje sam podržao prijedlog proračuna zbog toga što mi je pomoćnik ministrice rekao da se odustalo od tog modela socijalnog darvinizma gdje je napredovanje u znanosti vezano odlaskom ljudi u mirovine ili biološkom smrću. Međutim nakon toga sam saznao da me je pomoćnik ministrice obmanuo i da se napredovanje i dalje odvija upravo sukladno ovom ne znanstvenom mehanizmu. I zbog toga kada govorimo o dionizijskim ekstazama, trebamo voditi računa da je i obmana jedna od dionizijskih ekstaza, a da ne bi smjela kraljevati u ministarstvu i zbog toga ću biti protiv ovog proračuna.

Poštovani kolega. Dakle ja ću se s vama suglasiti da moramo imati posebnu osjetljivost mi iz akademske zajednice za to kako izgledaju proračunske stavke za znanost, obrazovanje, visoko obrazovanje. Ali hito bih još jednu stvar reći, mudrost bi nalagala kao što neki ljudi koji pripadaju pojedinim regijama neovisno o stranačkim bojama, sjednu i nađu se izvan sabornice i razmotre stvari i gledaju šta mogu učiniti za svoju regiju. Da i mi koji smo u akademskoj zajednici sjednemo s vremena na vrijeme i vidimo šta možemo uraditi da se sredstva za znanost, visoko obrazovanje i obrazovanje i istraživanje i ovo što vi govorite, da limitiranje kadrovskih razvojnih potencijali istraživanja znanosti, visokog obrazovanja moraju biti promijenjeni. Ali predlažem da se nađemo i da o tome razgovaramo kako bismo sljedeći rebalans proračuna ili sljedeći proračun dočekali spremniji i upućeniji u to. Slušao sam vas pažljivo i da sam mogao danas tokom dana ostale slušati pažljivije sasvim sigurno bih otišao bogatiji za jedno iskustvo saborske rasprave nego što sam otišao. Ali hvala vama na tome što ste učinili svojom raspravom. Kolega PUpovac, u svojoj raspravi rekli ste da je proračun i je on doista najvažniji dokument koji određuje razvoj i politike koje bi trebale definirati razvoj svih krajeva u RH, posebice onih manje razvijenih za koje se i vi i ja zalažemo da budu značajnije zastupljene u državnom proračunu i da netko je tu zamutio vodu. Obično u mutnoj vodi velika riba pojede malu ribu i onda mala riba nema izlaza nego ili bježati pred velikom ribom ili se organizirati pa se suprotstaviti. U ovom trenutku tu vodu treba razbistriti. Evo na jednom primjeru da je voda mutna baš kada spominjete šarane bojim se da nećemo imati proizvodnju šarana u Slavoniji i Baranji jer ukinuti je poticaj po proizvedenoj kili šarana, a i ona eko renta za štete koje im učine ribojedne ptice nije isplaćena ni 2015. ni 2016. i u ovoj godini je bilo u planu 8 milijuna kuna na toj poziciji. I znate zašto nije isplaćena, rekla mi je na Odboru za poljoprivredu državna tajnica, zbog administrativnih zapreka jer … notifikacija dokumentacije koja bi trebala biti u pripremi da bi se moglo isplatiti, da su za to krivi proizvođači jel oni mogu planirati svoju proizvodnju. I odgovor je, da, riješit ćemo to i nagodinu ćemo im isplatiti više. Riba moram jesti i danas, radnici moraju dobiti plaću, a evo primjera da se nije vodilo računa da se pomogne razvoju upravo tih nerazvijenih krajeva jer znate tko radi na ribnjacima da su to uglavnom niske plaće i da ako i te male plaće ne dobiju da će nam još iseljavati iz Slavonije, Baranje i Srijema. A pogotovo kada znamo da su pojedine općine imale prihod po glavi stanovnika 600 do 800 kuna u Slavoniji i Baranji i Srijemu, a u okolici Dubrovnika 14.000 da ne kažem sada koja jedinica i da se godinama o tome šutjelo.

Poštovani kolega. Jedan od načina jeste Zakon o potpomognutim područjima jer dosadašnja rješenja smo imali otprilike tako da imali smo indeksaciju ali bi se onda kroz ineksaciju u grupu sa onima koji su bili sa indeksom 1 provukli i oni sa indeksom 3. e sada treba pronaći mehanizme koji će to onemogućiti i odnosno stvoriti dodatne instrumente kao što je Zakon o potpomognutim područjima i kao što je Fond za potpomognuta područja. To je jedno. A drugo, da subvencije i pomoći ali posebno subvencije ne trošimo na „horuk“, neću sad reći koje nego da ih kontroliramo i da ih osmislimo dugoročno, onda će i pitanje šarana, onda će pitanje ovaca, pitanje goveda i pitanje bilo kojeg oblika poljoprivredne proizvodnje izgledati drugačije. Jutros sam govorio, od 2011. do 2017. ukupno 19 milijardi kuna, 1/3 toga usudio bih se reći je otišla u smjeru za koji nisam siguran da ima ikakve ozbiljne veze sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje, bilo OPG-ova, bilo zadruga bilo ozbiljnijih proizvođača. Ali to je stvar kojoj se moramo posvetiti, prije svega mi koji činimo vladajuću koaliciju ali isto tako i ostali kolege, zato vaš poziv cijenim. Zahvaljujem potpredsjedniče.

Također vas pitam što mislite o izlaganju kolegica Perić je rekla da nije dovoljno projekata dostavljeno od gradonačelnika, načelnika i župana. Da li vi smatrate da je to istina jer znamo da mjera 72 godinu danas stoji u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i Vlada RH ništa nije poduzela? Šta mvi mislite o tome s obzirom da se vi nalazite u ovoj Vladi? I također vas pitam financiranje jedinica lokalnih samouprava, daj, lijepo je to planirano, da će se punit proračuni jedinica lokalne samouprave ali da li ćete vi istovremeno, doživjeli smo više puta da nas je Vlada prevarila.

3 pitanja za malo vremena, ali pokušat ću odgovoriti na sva 3. prvo ja sam govorio o razlikama u teritorijalnoj razvijenosti odnosno nerazvijenosti. Kad je u pitanju socijalne razlike koje postoje jednako su mi bliske kao što sam to rekao u izlaganju a možda još i bliže jer su one još veće opterećenje za građane RH i ne samo za građane RH nego današnjega svijeta općenito. Ne znam da li ste bili ovdje u Saboru kad sam otvorio pitanje oporezivanja bankovne kamate. Ne znam da li ste bili ovdje kad sam postavio pitanje 200 milijardi kuna koje stoji na štednji građana i koje naprosto stoje kao renta i potpuno neproduktivan momenata u našem financijskom sistemu od kojega banke imaju koristi a od koje koristi ima država, od koje koristi imaju građani i kad se k tome još pogleda koja je struktura toga, 70% najmanje toga posjeduje možda svega 10% štediše. Po nekima je to i jednoznamenkasti broj. Dakle, apsolutno je neophodno da se ovom galopirajućem porastu socijalne nejednakosti u Hrvatskoj kaže dosta. Ali to je strukturna stvar i nije od jučer. I neće se riješiti raspravama o Agrokoru na način na koji je to započeto nego ozbiljnim suočavanjem sa negativnostima kapitalizma ovako kako nam je ovdje nametnuto. A što se tiče toga da li ćemo podržati ukoliko Vlada iznevjeri, nećemo ni ovu ni bilo koju drugu. Uvaženi gospodine Pupovac, vi predstavljate Srbe i govorite da se borite za njih, međutim ja želim Srbe zastupati još bolje od vas i s tog razloga ćemo dati amandman da vaša manjina dobije 20 milijuna kuna više a da se sredstva za to namaknu iz sredstva koja su namijenjena za kupnju borbenih aviona. Smatram da je za Hrvatsku bitnije opstanak Srba u njoj nego kupnja borbenih aviona i nadam se da ćete naš amandman podržati. Nadam se da ćete prepoznati koji su prioriteti a po mojem sudu i sudu mnogih građana naše zemlje, a pogotovo vaših birača, kupnja borbenih aviona, slanje vojnika u NATO vojne misije u Hindukuš itd., mislim da takve stvari zasigurno nisu prioritet. Poštovani kolega Pernar, kao što sam rekao u barem dva ministarstva je povećan iznos sredstava za koji bih ja volio da nije povećan toliko koliko je povećan. A onih koji imaju potreba za povećanjem više je od onoga što vi mislite da bi trebalo usmjeriti prema srpskoj zajednici a riječ je o svim građanima RH. Prema tome, vi sa svojim amandmanom pokušajte, ali mi ćemo sa svojom politikom nastojati da neke oblike strane proračuna koja ne donosi produktivnost, koja ne donosi ni pravednost, koja ne donosi ni bolju percepciju pojedinih grupa, da se to ne događa. Ali to se ne da napraviti preko noći, barem ne u našim cipelama. Izvolite. Poštovani kolega Pupovac, evo, vi ste4 na početku svoje rasprave rekli da nema interesa za raspravu o proračunu. Pa kad gledamo i analiziramo, normalno da ni nema interesa, jer jasno nam je da većinska populacija u ovom Saboru, znači članovi HDZ-a ili njihova Vlada normalno da će glasovati za svoj proračun, ne mogu odstupiti. Postoji oni koji podržavaju tu većinu, koji su ugl. tu podršku istrgovali, na način da u onom korpusu u RH koji njih podržava, na neki način podilaze stavkama u tom proračunu, kako bi na sljedećim izborima dobili glasove i bolje se pozicionirali. Rekli ste da su evo, taj proračun omogućili da su umirovljenici dobili veće mirovine. Evo, moja majka od 82 g. vam je zahvalna na 20 kn povećanja mirovine. To joj nije ni za nove tablete za smanjenje, kad dobi tu mirovinu, kad vidi ispod 2000 kn koliko ona je, da si to investira i da se malo smiri nakon toga. Ima sreću da živi samnom pa može živjeti, ali postoje umirovljenici, kojima mirovina ne seže toliko, da mogu starost dočekati od nekog od domova, a nemaju nikoga da im pomogne i onda životare i kopaju po kantama za smeće i snalaze se, možda i gladuju. Sve više je ljudi na cesti koji zaustavljaju i kažu, molim daj mi, gladan sam, žedan sam. To nema u ovom proračunu. Jedinica lokalne samouprave dobiti će mrvice. U međuvremenu su dobile i mnoge obaveze koje moraju ispunjavati, kad to sve preklope, opet neće imati ništa. Poštovani kolega, spomenuo sam pokojnog predsjednika HSS Josipa Frišića i njegov napor da u proračunu za 2007., ili 2008. ne sjećam se baš najbolje osigura 6 milijardi kuna za poticaje u poljoprivredi.

Dobro. Ja sam mislio da se borio za njihove interese. Ako se mi borimo za to da ljudi imaju struju, onda ne podilazimo njihovim interesima. Nego se borimo za njihovo elementarno pravo. Ako se borimo da imaju asfaltiranu cestu, onda im ne podilazimo, nego se borimo za elementarno civilizacijsko pravo. Ako se borimo da imaju društveni dom koji nemaju 20 g. onda ne podilazimo, nego se borimo za njihovo elementarno pravo i da dalje ne nabrajam. A što se tiče mirovine, dakle, to da smo i mi svjesni da oko 90000 ljudi u ovoj zemlji ima mirovinu 500 kn. Mjerama demografske politike ili mjerama socijalne politike? Neće. To se ni u jednoj zemlji nije rješavalo. Ono što mi moramo činiti, a toga ste sigurno i vi svjesni, a to su 2 stvari, jedno je da sačuvamo svoj mirovinski, odnosno, penzijski sistem da nam ne kolabira. Tako da vi kada dođete u situaciju vaše majke, možete računati da ćete imati mirovinu. Jer postoji velika opasnost da se to neće dogoditi. Ali, to nije zbog ovoga proračuna, niti zbog vas niti zbog mene. Nego zbog političkog i ekonomskog sistema u kojem živimo, a protiv kojega ne govorimo ništa ozbiljno, nego trošimo energiju na stvari na koje neki ljudi misle da ima smisla, a ja mislim da nema smisla. Trošimo je na način, na kojem iscrpljujemo jedni druge, a zapravo ne doprinosimo tome da otvorimo bilo koje relevantno

Kolega Pupovac, vi ste iznijeli jednu za mene frapantnu i šokantnu informaciju, a to je da u svim ministarstvima, zapravo kroz cijeli proračun 381 milijun kn se namjerava uložiti što u informatičku opremu, što u informatičke programe, i da je to izračunali ste četvrtina proračuna Ministarstva kulture. Nisam zaista znala da je to takva situacija, ja sam se fokusirala samo na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, gdje zapravo je negdje 10% recimo, skoro 10% ovog iznosa će se uložiti upravo u ovu svrhu. Znači, pri tom ne govorimo, naravno da je to ulaganje u nekakve informacijske programe nacionalne važnosti, niti su to neki programi koji trebaju unaprijediti sustav zdravstvene zaštite, jer to je sve posebno pod stavkama CARNET-a. E sad, isto kao i vi, ja mislim da u tome nema možda ništa sporno, ali za razliku od vas, ja sam uvjerena da to u ovom trenutku apsolutno nije prioritet. Jer u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dakle, ako gledamo s jedne strane 30 milijuna kuna ćemo uložiti u računala u različite informacijske programe, a s druge strane ćemo smanjiti za nekoliko milijuna kuna sredstva koja su do sada bila planirana i izvršavana recimo stipendije učenicima lošeg socijalno ekonomskog statusa pa smanjujemo sredstva ne znam zašto, za financiranje asistenata u nastavi djeci sa poteškoćama u razvoju, pa nismo osigurala dostatna sredstva za edukaciju i stručnim usavršavanjem učitelja , nastavnika, stručnih suradnika u našim školama. Mislim da su tu poprilično pobrkani prioriteti, ja ne želim sad ići tako daleko i reći da meni ovo sve skupa smrdi s ovom informacijskom opremom i ulaganjem i te razne informacijske programe, ali mislim da naši učenici, roditelji i umirovljenici ne gledaju blagonaklono na ovakav slijed prioriteta. Poštovana kolegice, kapacitet mojeg kluba u proučavanju prijedloga proračuna nisu tako veliki kao što su kapaciteti vašeg kluba. Ali isto tako malim kapacitetima mi smo neke stvari uočili. O nekima ne govorimo a o nekim smo odlučili reći zato što su zanimljive. Neće raniti proračun ali će ipak potaknuti na to da se neko zapita a zašto baš tako? Imali opravdanja za to? Nije mi drago što mi se čini da broj amandmana koji će biti upućen na ovaj proračun, neće biti ni 50% onoga što se znalo upućivati. Netko je htio cestu, netko je htio školu, netko je htio most, netko je htio da se čuje njegova općina i njegovo mjesto, hoće li se to dogoditi kod ovog proračuna? Kolega Kajtazi je spomenuo 70 i nešto amandmana koje je potpredsjednik Sabora profesor Reiner uputio u jednoj saborskoj raspravi na stavke o znanosti, obrazovanju i visokom obrazovanju. Hoće to biti sada? Neće. Bojim se da neće. Za vladajuće i za Vladu je to idealno. Ali je li to dobro za parlament, je li to dobro za kulturu rasprave ovdje, apsolutno nije. Hvala lijepa. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, izvolite. Kolega Pupovac, evo dok vas slušam kako govorite pitam se i čudim ustvari nalazim objašnjenje svom čuđenju zašto nam je tako da idemo u gospodarski ponor jer vi ste s jedne strane izrazili mišljenja da ovaj proračun nije dobar a odmah potom ste ipak rekli da ćete da podržati. Pritom niste čak promijenili ni boju lica moram priznati što me iznenađuje.

U proračunu za slijedeću godinu za kamate po državnom dugu predviđeno je oko 10 milijardi kuna, ja sam već nekoliko puta u ovom Saboru iznio vrlo jasnu tezu da se može uštedjeti oko još dodatno 4 milijarde, ušteđeno je nekih 700 milijuna, još 4 milijarde kuna. E vidite, moje pitanje, ako znamo model, vidite znam model kako to riješiti, a ostane 4 milijarde kuna, onda će biti i za Hrvate i za Srbe i za Albance, Bošnjake. Želite li podržati takav proračun, dakle, ili ovaj koji je ovaj a svi znamo da gubimo i svi znamo da ako podržite ovaj proračun, da će i dalje biti redovi na autobusnim stanicama za inozemstvo u kojima će biti pripadnici svih naroda, znači bili oni manji ili veći u Hrvatskoj. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, … [[Govornik se ne razumije.]] bilo prilike u prethodnim danima, tjednima, pripremnih i prethodnih rasprava oko proračuna i na današnjoj raspravi za objašnjenja i argumentacija ovoga što vi govorite o tome da je moguće smanjiti tih 10 milijardi za 4 milijarde, ja bi bio prvi koji bi se potrudio da vam pomognem da vaš prijedlog prođe. Ali mi tu priliku nismo imali. U jednoj replici koju ste vi sada iskoristili, vi niste mogli iznijeti nijedan argument, mogli ste samo to iznijeti kao svoje viđenje. A zašto to nismo iznijeli? Pa zato što nismo vodili takvu raspravu. A zašto ne vidimo takvu raspravu?

Hvala lijepo. Sada ćemo preći na slijedeći Klub zastupnika a to je onaj HSS-a u ine kojega će govoriti poštovana zastupnica Ana-Marija Petin, izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, evo danas ako ne cijeli dan ali onda pola dana već raspravljamo o najvažnijem dokumentu jedne države, o državnom proračunu, osnovnom dokumentu koji pokazuje smjer kojim jedna država ide odnosno planira ići i taj dokumenat mora biti razvojan, mora biti socijalan. To je ništa drugo blagajna koju pune svi naši građani i sva naša poduzeća i čiji novac čiji se skupi u toj blagajni, mora se koristiti za ekonomske i socijalne dobrobiti svih naših građana. Budući da ovaj proračun koji je predložen za slijedeće godine pokazuje da će glavni generator rasta hrvatskog gospodarstva biti osobna potrošnja, da se očekuje porat financiranja putem fondova EU-a jedan od bitnih čimbenika razvoja upravo i porez na dohodak koji ostaje jedinicama lokalne samouprave. Ja se pitam kakav će to biti rast hrvatskog gospodarstva koji se temelji na osobnoj potrošnji građana kada gotovo trećina stanovništva RH i to po analizi EUROSTAT-a, živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti?

Mi govorimo o ljudima koji jedva krpaju kraj s krajem, koji nemaju za one osnovne životne potrebe, koji nemaju da prehrane svoju obitelj, koji nemaju da plate režije nego moraju kopati po kantama, moraju se snalaziti na sve razne načine a oni koji na kraju imaju sreću i napuste ovu državu jer su pronašli posao u nekoj drugoj državi. Mi govorimo da ćemo upravo osobna potrošnja tih građana biti pokretač odnosno generator hrvatskog gospodarstva.

Kada govorimo o industrijama u kojima su najniže plaće, govorimo o tekstilnoj, o drvno-prerađivačkoj industriji i upravo državni proračun se treba temeljiti na osobnoj potrošnji tih radnika. A paralelno s tim ne vidimo nikakve mjere u državnom proračunu za gospodarstvo i za razvoj ovih industrija, ne prati dakle državni proračun, smanjenje poreznih opterećenja napih poduzetnika kako bi bar oni išli na povećanje ove minimalne plaće. Na povećanje minimalne plaće upozoravali smo upravo i mi iz HSS-a, tražili smo da minimalna plaća bude puno veća od 2620 kuna koliko je izglasano početkom godine, upravo zbog toga što znamo da se sa ovakvim malim primanjima ne možete preživjeti a kamoli potaknuti rast hrvatskog gospodarstva. Kada govorimo o drugoj bitnoj karici u ovom proračunu, to je porast financiranja putem fondova EU-a i tu je također porazna brojka jer od 10 milijardi eura koliko Hrvatska ima na raspolaganje iz strukturnih fondova, tijekom evo prvih nekoliko odnosno 8 mjeseci u 2017. godini, Vlada je ugovorila tek 1,4 milijarde eura a isplaćeno je 370 milijuna eura. Sveukupno do sada samo 714 milijuna eura i na službenom portalu Europske komisije, koji upravo izvještava o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova, Hrvatska se nalazi pri samom dnu kao članica EU-a. Kada govorimo o trećoj bitnoj karici, to je porez na dohodak gdje se u cijelosti prepušta jedinicama lokalne samouprave što mi iz kluba HSS-a pozdravljamo, ali ono što piše da upravo taj porez na dohodak koji se prepušta lokalnoj samoupravi je potencijal za podizanje one razine javnih usluga koja je jednaka porezu odnosno razini poreznog opterećenja. To nam govori samo da manje razvijeni krajevi i manje razvijene jedinice lokalne samouprave će također imati i manju razinu ovih javnih usluga a trebalo bi biti upravo suprotno. Dakle trebale bi jedinice lokalne samouprave sa ovim sredstvima osigurati podizanje razine javnih usluga, osigurati podizanje kvalitete života ali s obzirom da su već do sada opterećeni sa nizom nametnutih obaveza od strane države i sufinanciranje ili financiranjem niza usluga kako bi podigli standard svojih stanovnika, bojim se da od ovih sredstava koji će imati na raspolaganju od izmjene Zakon o financiranju lokalne samouprave, neće ostati dovoljno sredstava za neke velike i bitne razvoje projekte u njihovim područjima i tu bez pomoći države neće moći krenuti u onaj pravi gospodarski razvoj svojih krajeva. Evo samo podsjećam da već sada veliki broj jedinica lokalne samouprave, one koje raspolažu sa određenim sredstvima, sufinanciraju obrazovanje kupnjom besplatnih udžbenika za svoje školarce, sufinanciraju prijevoz učenika, sufinanciraju zdravstvo i to primarno, onu osnovnu zdravstvenu zaštitu kroz sufinanciranje rada Hitne službe, kroz financiranje dolazaka liječnika specijalista u manje razvijene krajeve. Financiramo vatrogastvo, civilnu zaštitu, čak u zadnje vrijeme međumjesni prijevoz a ono što je najbitnije da su jedinice lokalne samouprave čak počele i sufinancirati plaće za novozaposlene radnike u poduzećima. Dakle, sve više lokalne samouprave preuzimaju ulogu i posao države, vjerovatno jer i sami shvaćaju da tu neće bit velike pomoći. Ulaganja u manje razvijena područja, moram istaknuti da se ne ulaže dovoljno i da sva ova sredstva koja nam stoje na raspolaganju i kroz mjere za ruralni razvoj, da moram istaći da nisu općine i gradovi ti koji nisu pripremili projekte, nego da su oni ti koji čekaju da njihovi projekti odnosno da oni dobiju odgovor za svoje projekte, čak i po godinu dana. Na taj način ne možemo računati da će ta sredstva podići razinu odnosno utjecati na gospodarski razvoj RH. I za kraj kada govorimo o samoj poljoprivredi, naravno da pozdravljamo povećanje sredstava za poljoprivredu, ali ono što nas brine je smanjenje sredstava za inspekcijski nadzor kontrole robe koja ulazi u Hrvatsku i koja se nalazi na policama trgovačkih lanaca jer upravo to je ono što smo stalno isticali da roba hrvatska roba, domaća mora biti zaštićena od uvozne robe koja je najčešće niže kvalitete ali cjenovno konkurira s obzirom na sam standard u kojoj se nalaze hrvatski građani. Također se sredstva za Poljoprivrednu komoru smanjuju pa je pitanje da li Poljoprivredna komora u budućnosti treba ili ne treba. A kada govorimo o samom poljoprivrednom zemljištu evo tražimo žurno donošenje zakona kako bi naši poljoprivrednici što prije dobili mogućnost korištenja poljoprivrednog zemljišta jer upravo bez poljoprivrednog zemljišta nema niti proizvodnje hrane, a time niti budućnosti opstanka na ruralnim prostorima.

I još jedno moje pitanje za kraj, a to je što će se desiti sa poljoprivrednim zemljištem sa kojim raspolažu Agrokorove tvrtke? Da li će država ostati bez tih sredstava, tko će obrađivati u konačnici tu zemlju i u čiji proračun će se slijevati ta sredstva?

Uvažena kolegice Petin. Želio bih prokomentirati nekoliko stvari koje ste i vi spomenuli u svojem izlaganju, ali koje mislim da su izuzetno bitni podaci kada govorimo o javnim financijama i državnom proračunu.

Samo 3% ukupnih sredstava koji su nam bili na raspolaganju smo uspjeli povuć iz EU dok je 13% ugovoreno, dakle pitanje je dali ćemo ih realizirati, pitanje je da li će biti i koliki će iznositi dekcommitment budući da se sa tim sredstvima, posebno kada govorim o ruralnom razvoju ono što smo povukli, gospodarilo na vrlo, vrlo neodgovoran način. Sam premijer je najavio osnivanje agrarne banke, od toga nema ni A u ovom proračunu, ja to uopće ne vidim, a to je bio jedan od stupova ono što je HDZ u svom gospodarskom programu predlagao. Dakle znamo u kojem stanju nam je ruralni prostor, znamo u kojem stanju nam je poljoprivreda, a s druge strane evo vidite kako se prema tome odnosimo, 90% sredstava je neiskorišteno. Pa ja se s vama poštovani zastupniče u potpunosti slažem i to je upravo ono o čemu sam ja i govorila za govornicom jer jednostavno kad upozoravamo i kada govorimo o ovakvim stvarima da treba puno brže se procedura odvijati, da trebaju puno jednostavniji kriteriji, jednostavnija procedura da bude, to ide u smjeru pozitivne kritike i na to se ne bi trebao nitko ljutiti nego bi nas trebali saslušati i ići u tom smjeru jer svima nama kao i vama i nama tako i vladajućoj stranci sigurno je u cilju da se povuče što više sredstava iz europskih fondova. I to je šteta da se na odgovor na projekte koji se kandidiraju putem mjera za ruralni razvoj čeka i po godinu dana. Ja se samo nadam da će ta procedura biti puno brža kako bi se moglo puno više projekata prijaviti i kako bi ta iskorištenost sredstava bila puno, puno veća nego što je sada jel stvarno sada smo na samom dnu ljestvice članica EU po povlačenju sredstava iz europskih fondova. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolegice Petin ja bi isto par riječi o europskim fondovima. Izrazili ste svoje nezadovoljstvo i tu se sigurno svi možemo složiti da bi bili puno zadovoljniji da više sredstava povučemo iz europskih fondova. Međutim isto tako treba reći da svi koji smo imali iskustva rada na europskim projektima znamo koliko je to složena procedura, od raspisivanja natječaja, ugovaranja do izvođenja radova da ne kažem problema i u javnim nabavama, žalbama i slično. Tek izvođenjem radova odnosno ispostave situacija bilo privremenih ili konačnih može tek taj europski novac taj euro stići u našu zemlju i na naš račun. Stoga bi podsjetila da ne možemo sve kritike uputiti ovoj Vladi jer ova Vlada i Ministarstvo regionalnog razvoja i sva ona druga resorna ministarstva izuzetno se trude. Pa tako evo brojke kazuju da je ove godine objavljeno natječaja vrijedno 2,2 milijarde eura te sada ukupno čini 5 milijardi eura ukupno objavljenih natječaja što je 47% Ako to usporedimo sa 2015. i 2016. tada je ukupno 2,8 milijardi eura bilo svega objavljeno natječaja. A kada su u pitanju ugovorena sredstva onda u prvih devet mjeseci imamo 1,6 milijardi eura, što je 2,2 puta više nego prethodne dvije godine.

Zahvaljujem poštovana zastupnice i na vašim komentarima. Ukoliko određena ministarstva nemaju dovoljno ljudi, dovoljno kapaciteta da obrade sve te zahtjeve, ja mislim da bi se mi svi složili da se taj broj zaposlenika poveća, da se njima daju adekvatne plaće kako bi oni odradili svoj posao. I tako u državnom proračunu stoje povećana izdvajanja za plaće, gdje su neka ministarstva povećali broj zaposlenih. Mislim da trebamo ići u tom smjeru. Svi imamo pozitivne kritike prema ovome i mislim da bi se svi složili da povećamo tada kapacitete i da se ti zahtjevi puno brže obrađuju. Jer velika je šteta kad se raspiše jedan natječaj kao što je evo bio prije nekih mjesec i pol, odnosno, u 9. mj. je završio, natječaj za infrastrukturu u poduzetničkim zonama, a nećemo znati niti prvi korak da li smo prošli, tek na proljeće. Tako da evo, ponovno apeliramo svi skupa, neka se povećaju ljudski kapaciteti, neka se odrade svi poslovi koji trebaju, samo da ta sredstva puno, puno brže dođu u ruke onih gdje trebaju.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petin spominjali ste dosta u vašem izlaganju jedinice lokalne samouprave i kako one preuzimaju prema vašem, što veću ulogu u poslove države. Naime, ovim proračunom, kao što se može vidjeti, je uvedeno to što ja mislim da je jedna od boljih stvari i za same jedinice lokalne samouprave, to da sami odlučuju o svojim novcima. Ljudi koji rade, uplaćuju, apsolutno sav prihod iz poreza na dohodak, svome gradu, svojoj općini, svojoj županiji i toliko je tu tih 2 milijarde prebačeno na jedinice ili nešto više od 2 milijarde barem u ovoj godini, u rebalansu će biti 2 milijarde i 26 milijuna kuna, prebačeni upravo jedinicama. Naravno da neki gradovi i općine će biti neto na dobitku.

Spomenuli ste međumjesni prijevoz za srednje škole, inače u ovom proračunu je predviđeno 5 milijuna kuna više na toj stavci. No neke općine će biti, to je bilo moje ovdje i pitanje, upravo, neke općine će biti, one, pogotovo one koje imaju nizak dohodak per capita, će biti tu umanjene i ako su potpomognute, dobiti će manje. Jer su više dobivali iz pomoći, nego što zapravo će dobiti ovom poreznom izmjenom. Ali, zato upravo smo tu ove godine, nešto što smo mi predlagali u HNS-u proteklih godina, uveli fond za izravnavanje, upravo kako bi tim općinama se dalo mogućnost da nitko ne ostane oštećen. I to je mislim jedan ravnomjeran i normalan briga o razvoju. Idemo onda omogućiti da same jedinice mogu kreirati unutar maksimalnog iznosa, da taj porez bude još i manji, jer to će donijeti rast u gospodarstvu.

Drago mi je zbog toga. Evo, moj grad, grad Orahovica će dobiti oko 4 milijuna kuna više sredstava, ali ta 4 milijuna kuna, nisu dovoljna za velike investicijske projekte, o tome sam ja govorila. 4 milijuna kuna, dok recimo izgradnje infrastrukturu samo u dijelu poduzetničke zone u gradu Orahovici košta 10,5 milijuna kuna. Tako da za velike investicijske projekte, moramo kandidirati na sredstva EU, što i radimo, pa onda čekamo, kao što ste čuli više od godinu dana, da bi dobili odgovor ili trebamo pomoć države. A kada govorimo o nizu financiranja, šta jedinice lokalne samouprave sada financiraju, rasporede si proračun, na način da znači imaju i da zadovolje sve svoje potrebe svojih građana. Ali, tu su i stvari koje ne mogu financirati veliki broj lokalnih samouprava. Ne plaćaju sve općine i gradovi, ne kupuju udžbenike za svoju djecu, jer nemaju od kud. To će moći sada. Znači, ne financiraju svi doktore, specijaliste, to vi u velikim gradovima ne morate. Vi ne morate sufinancirati hitnu medicinu. Mi moramo. Vi ne morate plaćati specijalitet, doktore. Mi u Orahovici moramo. I to sve izdvajamo iz gradskog proračuna. O tom se radi. Znači, potrebno je ako se govori o ravnomjernom razvoju RH, onda je potrebno voditi brigu upravo o tim stvarima. Kod nas, u našoj županiji, ukidaju prijevoz, odnosno, ukinuli su od mjesta do mjesta. Da bi stariji ljudi, jer je stara populacija u ruralnim prostorima, znate i sami, da bi mogli doći u grad gdje gravitiraju kod liječnika, grad ili općina morala sufinancirati prijevoz. Izvolite. Poštovana kolegice. Vaša skeptičnost oko toga, oko udjela o porezu na dohodak, mislim da nije opravdana i ne bi se složila s vama da vam to neće pomoći u rješavanju nekih problema, a varate se ako mislite da veliki gradovi ne sufinanciraju ovo što ste upravo rekli, dakle, i liječničke timove i specijaliste itd. Itekako smo to radili puno prije, da bi imali standard koji imamo. I uveli smo prirez, da bi mogli taj standard izdržati i da bi mogli izdržati i teret ekonomske krize. Prema tome, smatram da ovo, da vaša skeptičnost prema udjelu o porezu na dohodak je neopravdana i da to itekako će vam pomoći u kreiranju dalje proračuna, a što se tiče EU projekata, činjenica je da su neki gradovi bili i općini aktivniji, pa su pripreme radili puno prije, a neki su bili vrlo spori. To što smo izgubili vrijeme u izmjenama samih pravilnika i sagledavanja problema sa 2 ove Vlade, to je nešto što je zapravo problem, jer se izgubilo najmanje 6 mjeseci a da se nije napravilo ništa. Pa, evo, u tom smislu, mislim da je opravdano, da se ipak to kaže otvoreno. Odgovor poštovane zastupnice Petin. Zahvaljujem poštovani zastupnici, ali možda me niste slušali pažljivo kad sam izlagala, ja sam na početku, kada sam spominjala porez na dohodak i izmjenu Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, ja sam rekla da mi u Klubu HSS podržavamo tu izmjenu zakona. I da su ti novci svakako dobro došli u jedinicama lokalne samouprave. Ali, vi dolazite iz Zadra, ako se ne varam, vi tamo imate bolnicu. Mi u Orahovici nemamo, vi imate specijaliste u bolnicama, mi u Orahovici nemamo.

To financira općina. A mi financiramo specijaliste.

I sad vi sva dodatna sredstva koja dobijete ovim izmjenama, vi ćete imati za druge stvari, a mi ćemo samo nadomjestiti ovo sad što financiramo, svo ovo što vi ne morate. Tako da je velika razlika kada govorite iz nekog velikog grada, turističkog, imate velike prihode. Ili kada govorite iz Slavonije iz malih mjesta, iz malih gradića, gdje se trudimo sa malih prihodima, ipak da ostvarimo standard svojim građanima da nam ne odlaze, jer nama ljudi odlaze. Orahovica je u zadnjih nekoliko godina od 5000 stanovnika izgubila 1000. I na nama je da nađemo model kako da to zaustavimo. Izvolite. Uvažena kolegica Petin. Pa sad već, odgovarajući na replike, iako sam vas detaljno slušao dok ste raspravljali, nekako u raspravi se dalo naslutiti da ste ustvari jako skeptični oko ovih iznosa sredstava koje će dobivati općine i gradovi, sad kroz replike ste to već malo korigirali taj stav. Dakle, treba jasno reći, da upravo nerazvijene opčine i gradovi, kojih ima i najviše i u mojoj županiji i u vašoj županiji, ovakvim državnim proračunom i ovakvim pristupom, dobiti će znatno veća sredstva, nego što su imali prošle godine. Ja se mogu s vama složiti da to još uvijek nisu dovoljna sredstva, jer naravno, da u tim krajevima, uvijek treba još više. Ali, činjenica, je da će ove godine, dobiti značajna veća sredstva nego što su ih imali prošle godine i samim tim ih mogu onda i bolje s njima raspolagati i više uložiti u razvoj upravo tih nerazvijenih područja. I druga stvar vezana uz fondove EU i povlačenje sredstava. Pa moramo si jasno i glasno reći da procedure koje su bile su bile prekomplicirane, sami smo ih pisali. To je nešto što je naslijedila ova Vlada od prethodnih Vlada. Imamo natječaj po tim starim procedurama koje još uvijek traju, a imamo i neke natječaje već po novim procedurama i koje se puno brže rješavaju. Dakle, neke stvari su jednostavno bile zakomplicirane, ali značajno više je povućeno sredstava ove godine nego što je bilo prošle, značajno više prošle nego što je bilo pretprošle.

Poštovani zastupniče, ja govorim o razvojnim projektima, o projektima o kojima treba voditi brigu država. Upravo to da jedinice lokalne samouprave, sve više preuzimaju onu ulogu koju treba obavljati država. Da su ova sredstva jedinicama lokalne samouprave dobrodošla. Ali, tu izostaje pomoć državi za nerazvijene krajeve. Potreban je ravnomjeran razvoj Hrvatskoj. Potrebna je usmjerenje državnih razvojnih projekata, primjerice u Slavoniji, o tome govorim.

Ali, mi govorimo o razvojnim projektima. Tu jedinice lokalne samouprave ne mogu same. O tome se radi. Tu nam treba pomoć.

Evo, samo bih se na 2 stvari osvrnuo, kolegice Petin spomenuli ste EU fondove. Ono što je bitno naglasiti, da EU fondovi i okvirni programi imaju svoj, operativni programi, imaju svoj 7 godišnji period. Pa je logično da će utrošenih sredstava biti najviše na kraju. I sad, krajem ove i početkom iduće godine ćemo govoriti preko milijardu i pol kuna za to. Znači to je isto nekakva prirodna dinamika, pa nije dobro, kao neke naši kolege, izvlače stvari iz konteksta, uzme jedan trenutak i onda kaže, aha, sad imate samo toliko, toliko koliko ste utrošili itd. Treba se pričekati jedna šira slika na kraju sedmogodišnje financijske perspektive da bi se mogli donositi sudovi. Mislim tu treba biti pametan. Mi jesno u EU-u i mi smo usvojili europsku pravnu legislativu ali nažalost još postoji puno nerazumijevanja oko toga kako ona funkcionira. Znači vi ne smijete u domaćem zakonodavstvu ići direktno diskriminirati strane proizvodu, znači na taj način se to ne može raditi. Ono što je potrebno je naći puno pametnije načine kako da se štiti određena kvaliteta, razina standarda, sigurnosti itd., itd.

Evo zahvaljujem poštovanom zastupniku na replici. Pa do sada od 2014. godine isplaćeno je 714 milijuna eura, a objavljeno je natječaja za 4,68 milijardi. Pa samo to vam govori da se slabo iskorištavaju sredstva. Lako je raspisati natječaj, ali potrebno je svu onu proceduru odraditi poslije da bi ta sredstva što prije došla u ruke onih koji treba. I tu smo govorili, svi smo se složili da to sve jednostavno presporo ide. i svi smo se složili da treba zaposliti još ljudi samo da što više iskoristimo tih sredstava, da ne budemo na dnu ljestvice po iskorištenosti sredstava. Pa evo i vi ste čak, znači rebalansom je smanjeno ta pozicija za 2,5 milijarde. A sad ponovno idemo u državnom proračunu nekakvu projekciju, ne znam 13, 14 milijardi, pa ćemo ponovno krajem godine smanjivati. Ja sam govorila o tome da se ne može državni proračun bazirati samo na te 2, 3 stvari kao pokretača razvoja gospodarstva, potrebno je i niz drugih mjera, rasterećenje gospodarstvenika kako bi oni mogli u konačnici i povećati plaće radnicima i kako bi mogli ponovno investirati i otvarati nova radna mjesta. O tome govorimo.

Poštovana kolegice, vi ste kazali kako će selo izumrijeti. Sela, dobar dio naših sela je izumro tokom ratnog vremena, izumro je u poratnom periodu i izumire sada. Ujutro sam spomenuo brojku o tome kako stoji stanje sa okućnicama u pogledu obradivih površina, to je samo indikator, ne možemo reći da je potpuni dokaz, ali indikator pada vitalnosti naših seoskih domaćinstava. Svako naše seosko domaćinstvo imalo je svoju okućnicu. Ove ili one vrste. Ta brojka se nije prepolovila ali jeste za 1/3 smanjila. I to nije problem samo za selo, to je problem za ukupnu populacijsku politiku jer se selo ne decenijama nego stoljećima bio izvor populacijskoj vitalnosti većine naših gradova. A mi imamo situaciju u kojoj zapravo ostajemo bez rezervoara demografskoga kad je posrijedi zemlja. A k tome nedostatna agrarna politika, još uvijek usitnjen posjed, još uvijek 50% neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, subvencije koje su nekontrolirane, ako što je po svojoj prilici bojim se i najnoviji val subvencija, nedovoljno kontrolirane.

Zahvaljujem poštovani zastupniče, pa istina je, ne da nam sela odumiru, nego je vrlo, vrlo veliki broj sela praktično nestao. A kad pogledamo unazad samo desetak godina gdje su sela ili mali gradovi, mjesta u Slavoniji gdje su ostali bez ključnih ustanova, institucija, pa tko će ostati tamo živjeti? Poljoprivreda uništena, nema strategije razvija poljoprivrede. Mladi svoju budućnost više ne vide nad tim prostorima.

Danas naši mladi žele puno više za sebe, oni odvode ženu, djecu, cijele obitelji odlaze, oni ne žele biti razdvojeni više. I takve obitelji se nikad više neće vratiti u Hrvatsku. A pogotovo ako gledaju i promatraju kako njihovi krajevi izumiru umjesto da se razvijaju. Dakle, potrebno je nešto krucijalno napraviti, potrebne su velike investicije upravi u nerazvijenim krajevima da se naši ljudi vrate ili bar ovo malo što je ostalo da ne ode i tu se slažem s vama, potrebno je puno, puno rada ali jednostavno usmjeriti interese ove hrvatske Vlade u Slavoniju, u manje razvijena područja i razvojne velike projekte, pomoći općinama jer unatoč ovome što je ovaj zakon dobar, ali to neće biti dostatna sredstva, ja ponovo upozoravam za velike projekte. Zadnja replika poštovani zastupnik Damir Vlaović. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Ana, rekli ste što to čini okosnicu punjenja proračuna i plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. jedna od važnih karika je tu i državna imovina. Podsjetio bih da je u 2017. prihodi od državne imovine u proračunu negdje 50-ak milijuna kuna, a projekcija za 2018. je jedna milijarda. Ogroman skok, na znam na temelju čega se temelji ovaj ogroman skok. Navodno da postoji spisak nekih desetak tvrtki koje se planiraju prodati udjeli u njima, dionice i vlasnički udjeli, koje su tvrtke i na koji način će se provesti ta privatizacija. A ono što je za vas kao čelnicu jedne lokalne samouprave bitno je to da postoji državna imovina koja je izvan funkcije, a koje bi je jedinice lokalne samouprave stavile bilo u proizvodni ciklus, bilo za neke javne potrebe za javne institucije. I mislim da tu ova Vlada nije dala doprinos da se ubrzaju ti procesi, znamo da je tu puno neriješeno imovinskopravnih odnosa, ali činjenica da preko 6000 stanova, ogroman broj vojnih objekata stoji neiskorišten, a jedinice lokalne samouprave bi to mogle staviti u funkciju razvoja svoga kraja ili za nekakve socijalne programe u svome kraju. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo kolega kada govorimo o državnoj imovini, posebno onoj koja je ja bi rekla zarobljena u jedinicama lokalne samouprave sigurno da čelni ljudi općina i gradova znaju i imaju rješenje šta napraviti sa tom imovinom. A ono što je još bitnije postoje projekti odnosno natječaji na koje možemo kandidirati projekte i upravo da se obnove ili adaptiraju takvi objekti i zgrade koje su u vlasništvu države, a koje sigurno da mogu koristiti lokalnoj samoupravi. Evo primjer, kod mene u gradu Orahovici, moram se malo i pohvaliti da ne bude sve crno, da evo u jednom malom slavonskom gradiću je prošle godine otvoren Preddiplomski studij za fizioterapiju, ove godine čak i diplomski redovan za fizioterapiju i postoji zgrada odnosno imovina u vlasništvu države koju mi možemo putem sredstava EU obnoviti, da li u studentski dom, da li u hostel, u studentsku menzu dakle ima niz projekata koje možemo aplicirati i poslali smo zahtjev Ministarstvu za upravljanje državnom imovinom da nam se takvi objekti predaju u vlasništvo. Ali evo nažalost i to ide dosta sporo i još uvijek nismo dobili odgovor. I ako postoji kao što je ministar rekao preko čak 60000 ako se ne varam je rekao zahtjeva od jedinica lokalne samouprave upravo za prebacivanjem takvih objekata.

Poštovani ministre sa tajnikom, kolegice i kolege. Moram reći da vjerojatno kao i većina zastupnica i zastupnika danas ovdje u ovoj sabornici nekako osjećam određenu nelagodu prema hrvatskim građanima u krajnjem slučaju zbog svega ovoga što se događa u ovoj sabornici kada se raspravlja o dokumentu koji znači uopće funkcioniranje države, isplate plaća, mirovina i svega onoga funkcioniranja ukupnog sustava. I nekako imam dojam da ovo što se danas dogodilo je samo još jedan dokaz stvaranja one hiperdistrukcije o kojoj ja govorim cijelo vrijeme u svojim raspravama ovdje u ime našeg kluba jer da nije tako onda bih rekao da se taj igrokaz jutarnji mogao izvesti sutra kada nije na dnevnome redu proračun koji mnogi građani i mnoge institucije gospodarstvenici svi čekaju da vide koji su smjerovi, u kojem pravcu će ići, što je to dobro, što je to loše u njemu i da li će on kao takav biti prihvaćen odnosno da li će vidjet nešto što nije dobro i što bi trebalo popraviti. Jedna od rečenica koje je ministar u svojim obrazlaganjima i objašnjavanjem ovog proračuna često koristio ovih dana je uvijek bila da je ovaj proračun dokument u kojem je vidljivo da ne trošimo više od onoga što prihodujemo. I to je možda i najglavnija rečenica jer stavke u proračunu po pozicijama osim onih zadanih koje već imamo možemo razvlačiti, slagati kako politika to želi napraviti koja ima većinu. Može na nekim pozicijama osigurati više na nekima manje, neke programe i projekte podržavati više, neke manje to je stvar politike koja to određuje. No, bojim se da u ovom dijelu rasprave današnje o svemu osim o proračunu državnom stvaramo opet jednu sliku koja nikako nije dobra, a to je slika političke nestabilnosti. Moglo bi se reći čak na neki način i dokazano lažne političke nestabilnosti jer je to bilo prošli tjedan dokazivano da bez obzira kako tko prikazivao, bez obzira kako tko govorio o kakvom broju ruku u Hrvatskom saboru da Vlada ima ipak svoju političku stabilnost i da stvara, pokušava stvarati jedno pozitivnije ozračje za život. To je i dokaz u krajnjem slučaju i ovom proračunu, jer kad se gleda ta politička stabilnost automatski država dobiva bolji rejting, smanjuju se kamate, vidite koliko u ovom proračunu imamo vidljivo smanjenje rashodne strane samo zbog poboljšanja refinanciranja kredita i smanjenja kamatnih stopa. Ono što bih želio ovdje naglasiti u ime kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a koji će naravno podržati donošenje ovog proračuna je nešto o čemu moramo svi razmišljati, da se svi proračuni pa i ovaj, sve politike pa i ova trebaju početi maksimalno okretati čovjeku, a ne isključivo nekim materijalnim programima, projektima, izgradnjama ne znam čega sve ne.

Ali dobro, ne odlaze ljudi samo iz Hrvatske. Evo neki dan smo mogli u medijima čitati jedan primjer jednog švicarskog sela gdje se politički stimulira dolazak mladih obitelji u to selo jer napuštaju svoje selo, u Švicarskoj. Prema tome, to su očito neki trendovi koji se na žalost pojavljuju, s tim da neke bogatije države mogu to mnogo jednostavnije rješavati, mogu na to utjecati na jedan bolji način. Da bi osigurali tu socijalnu stabilnost i socijalnu sigurnost i da bi se počelo događati nešto pozitivnije definitivno je nužno raditi na tome da se povećaju plaće prvenstveno onima koji imaju najniže plaće i to ne ponavljam opet kao što sam govorio i kod rebalansa proračuna za ovu godinu za nekih 100, 200 kuna što je čista demagoška priča, nego da se te minimalne plaće povećaju na barem 4000 neto da ljudi, bračni par koji živi na takvim plaćama može barem popuniti onu sindikalnu košaricu koja se na žalost u mnogim obiteljima teško puni. Ja ovaj proračun gledam kao proračun koji ide u tom pravcu, on ima pozitivne elemente i vjerujem da će Vlada kroz godinu provođenja ovog proračuna raditi na tome i upravo se usmjeravati u tom pravcu, kretati prema čovjeku.

Na rebalansu proračuna za ovu godinu bilo je povećanje sredstava za financiranje županijskih uprava za ceste. I sada imamo neki pomak u tom dijelu. Reći ću opet nedovoljan. I ako se to ne riješi na pravi način, da se osigura financiranje ŽUC-eva trajno i kontinuirano mi se stvarno nećemo imati po čemu voziti, a svi se vozimo i po nerazvrstanim cestama i po ulicama i po županijskim i po lokalnim cestama. Ali imate velike nesrazmjere u izdvajanjima za te ceste u odnosu na državne ceste što je na neki način u redu. Državne ceste su ceste višeg ranga i više se po njima prometuje, ali život se živi tamo gdje su ljudi. A da bi oni ostali živjeti moramo im osiguravati i te stvari. Ono što mene raduje ovdje i što je dobro svakako, što naš klub posebno podržava jest činjenica da se ide prema fiskalnoj decentralizaciji, prema lokalnoj samoupravi, da će to očigledno biti ovaj puta riješeno tako da se dnevnim pražnjenjem, odnosno punjenjem lokalnih proračuna može planirati prihod svake jedinice lokalne samouprave koja će s tim sredstvima moći stvarati bolje uvjete života i pripremati svoje projekte za kandidiranje na razno razne natječaje posebno iz europskih fondova i na taj način povući dodatna sredstva i napraviti nešto bolje za građane koji žive u kojoj sredini.

To su kritike koje su opravdane, to su kritike koje stoje. Ali one nisu vezane sada isključivo za ovaj proračun. U ovom proračunu su osigurana planirana sredstva za taj dio, ali je na nama i na Vladi da definitivno potakne sve državne institucije da pokrenu taj sustav, da se izmijene pravilnici, da se jednostavno u novim pregovaranjima sa EU promijene i određene stvari posebno u programima ruralnog razvoja i da se na taj način povuče više tih sredstava. Ali u svakom slučaju mislim da ovim načinom kreiranja proračuna i tom fiskalnom decentralizacijom imamo po prvi puta situaciju da će lokalne samouprave malo lakše ipak kandidirat i da će taj novac biti ravnomjernije i pravednije raspodijeljen prema svim građanima, dakle prema čovjeku dok s druge strane imamo situaciju da se ide i na ovaj fond izravnanja malte ne onaj dodatni od 100 milijuna kuna koji će se namirivati oni koji bi eventualno gubili, a do sada su dobivali, a po novom zakonu koji će vjerojatno biti donijet sa velikom većinom glasova ovdje u sabornici bi eventualno nešto gubili. Osvrnut ću se samo na dvije, tri male stvari. Spomenuo sam kod donošenja rebalansa proračuna da posebno pozdravljamo ono osiguranje jedne male stavke od 5 milijuna kuna za financiranje srednjeg obrazovanja u poljoprivredi. I raduje me da u proračunu za narednu godinu pa i u projekcijama za 2019. i 2020. i dalje imamo takva sredstva. Volio bih kada bi se takva slična sredstva u budućnosti mogla osiguravati u Ministarstvu obrazovanja da se grade sportske dvorane jer mi danas imamo stvarno situacije da u nekim sredinama imamo objekte, imamo i sportske dvorane, imamo i škole koje nemaju djece. A u drugim sredinama imamo djece hvala Bogu, a nema sportskih dvorana, a nema niti mogućnosti baš neke velike da će se nešto takovo u ovom vremenu pred nama značajnije promijeniti i da će se moći nešto više od toga graditi. Dakle Ured za sporta, poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja 7 milijuna i 40 tisuća kuna. Nije velik novac, ali kada se on usmjeri prema lokalnoj samoupravi može se s time dosta napraviti.

To ne bi bilo dobro. Ja to gledam da treba biti posloženo i jedno i drugo i da se sa dva izvora financira.

Bilo je govore ovdje o vrtićima, o ulaganjima u vrtiće, u Ministarstvu demografije postoji jedna stavka koja ide upravo na taj dio za rekonstrukcije, dogradnje, uređenja dječjih vrtića, u ruralnom razvoju postoji mogućnost kandidiranja za izgradnju novih dječjih vrtića i vjerujem da sa nekoliko tih stavki koje se nude da će se i tu napraviti određeni pomaci i da će to sve skupa se pokrenuti. Završit ću ovu raspravu onako kako sam je na neki način i započeo, proračun kao proračun je pozitivan. Ono što se u njemu nudi je pozitivno, šteta je što smo mi zbog nekih igara političkih taj dokument koji bi trebao uliti malo optimizma i dati malo nade hrvatskim građanima da smo ga na neki način stavili u drugi plan i da smo imali igrokaze, zabavljali se u ovoj sabornici na trošak hrvatskih građana u trenutku kada smo trebali raspravljati o stavkama u hrvatskom proračunu od kojih zavisi život hrvatskih građana u narednoj godini. Hvala lijepa. Već vaša prva riječ izazvala je prvu repliku. Izvolite.

Sjećam se jednom mi je pričao kako je u jednoj noći prešao između Save i Drave. Vjerojatno se pitate zašto vam ovo govorim. Pa zato jer mi je rekao da u to doba znači 1944., 1945. da je stanje na selu bilo bolje nego što je danas. A također mi je rekao i još jednu šokantnu misao odnosno zapravo tu misao mi nije mogao reći jer je umro prije par godina, a situacija danas je gora nego je bila gora kada mi je on to pričao. Dolazimo do toga da selo masovno izumire, da čak i mnogi gradovi pada im broj stanovnika. Dat ću vam primjer, bio sam u Drenovcima osobno u vrijem izborne kampanje, tamo je doslovce svaka kuća prazna, doslovce svaka druga kuća prazna. A o kvaliteti HDZ-ove politike, ha Bože mili najbolje govori poljoprivredna proizvodnja odnosno njen potpuni slom. Ta politika koja se provodi nastavlja se provoditi i sa ovim proračunom što znači da možemo očekivati trend daljnjeg raseljavanja, trend daljnjeg pada proizvodnje i kolapsa domaće poljoprivrede. Ja sam pokušao doći do nekog razumnog zaključka zašto vi podržavate ovaj proračun i ovu Vladu, ali ga ne vidim.

To mene uopće ne interesira. Bolji je zrak u sabornici, bolji dok ga nema. Mirnije je.

Sve to sam ja jako dobro vidio jer toliko živim.

Sjećam se ja kako sam hodao u gumenim čizmama u školu kad sam htio doći do autobusa, onda sam morao imati gumene čizme, cipele nositi u vrećici ili nekoj torbi da bi došao čist do grada. I to je bilo jako lijepo.

Sjećam se toga kad se je živjelo tako da je poreznik dolazio svake godine u štalu i točno je znao zbog špijuna u selu koju kravu treba zapisat koja najbolje doji i koja je najbolja. I toga se ja sjećam. I znam što je napravljeno na infrastrukturi, na uređenju, na unapređenju života u selima od devedesete na ovamo kada su napravljene male općine. I to dobro znam, jer sam u tome sudjelovao. I jednostavno demagogije i ovakve igrokaze i priče kao što to kolega Pernar radi meni je to smiješno. Ja sam inače odgojitelj po struci. Ovako nešto sam doživljavao kad sam radio u maloj školi, tak' su se djeca igrala na žalost. Došlo je to i u Sabor samo što su djeca nepokvarena, a ovdje baš tako i nije.

No, sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Hrg. Vi cijelo vrijeme pričate o nekoj stabilnosti Vlade, o politikantstvu oporbe, o nekakvim svijetlim trenucima. Međutim, ja se nadam da ste sposobni čitati i strani tisak ne samo hrvatski, ne ono što govore zastupnici u Hrvatskom saboru iz bilo koje stranke. I upravo danas vam je recimo ugledni časopis Ekonomist objavio vijest da je Vlada vrlo nestabilna, da je zbog toga što je vrlo nestabilna nesposobna provesti reforme i da se vrlo vjerojatno već tijekom 2018. godine očekuju novi izbori. Znači to nisam rekao ja niti je rekao zastupnik Pernar, niti zastupnik Maras, niti Bulj. Ne znam što, koga vi krivite zbog toga što nema reformi, ali činjenica je da 77% hrvatskih građana ne vjeruje u smjer kojim ide Vlada. To pokazuju neovisne ankete, da je premijer za 13 mjeseci postao najomraženija osoba u Hrvatskoj državi, da je ušao čak u sukob sa predsjednicom koju je postavio iz vlastite stranke, da je u sukobu sa svim susjednim državama, da je za vratom lex Agrokor. Vidimo što se dešava. Vidjeli smo posljedice toga i danas ovdje u Saboru da se provodi jedno institucionalno nasilje. Ja ne znam, pokraj zdravih očiju, pokraj zdravih ušiju i svih drugih osjetila vi tvrdite da je sve u redu. Je li ovo vama danas bilo u redu ovakvo nasilje od vladajuće većine, nedozvoljavanje da se provede obični Poslovnik rada Sabora, da se gasi povjerenstvo.

Ja vas molim da se ipak držimo proračuna. Ovo je tema danas. Potrošili smo više od pola dana na nešto drugo. Hajmo se sad bar držati proračuna. Ja sam uvodno rekao da politička stabilnost na primjeru ovog prijedloga proračuna već nudi manje kamate i nudi znatna smanjenja rashodne strane. Spomenuo sam i to da se govori o političkoj stabilnosti ili nestabilnosti sa određenim brojem ruku, ali da je neki dan dokazano da to i nije baš tako. Kada će biti izbori? Pa vidjet ćemo. Bože dragi tko to može predvidjeti kad će biti izbori. To se ne zna tko će sjedit u Saboru to će odlučit hrvatski građani kao što su odlučili i sada. Oni su ti koji će to odlučiti. Ja osobno sam uvijek realist. Tako se ponašam u životu, tako se pokušavam ponašat u politici. Gledam stvari optimistično. Uvijek želim i kad je teško govoriti optimistično. Vi ste drugačija osoba dijametralno suprotna. Vi ste jednostavno osoba koja ima taj jedan gen destruktivnosti u sebi, koja jednostavno želi sve prikazivati crno. Ja i to razumijem. Odlučili ste se za političku oporbu, odlučili ste se za takav način rada i to je vaš pravac, vaš put, vaš način djelovanja. Ja vam to ne zamjeram, to je vaša stvar. Nemojte vi ni meni zamjerati moj način rada i djelovanja. Ja uvijek pokušavam govoriti onako kako mislim da je dobro i u pravcu pozitive, jer u negativi nikakvog napretka nikada neće biti, nikada.

Nema je, gubi pravo na repliku. Sljedeći je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, evo vi ste upozorili da se držimo teme, ali je kolega Hrg pričao o destruktivnom ponašanju oporbe, što ne odgovara istini. Mi smo danas ovdje svjedočili nepoštivanju poslovnika. Ako je vama nekakvo nasilničko i divljačko ponašanje, tu što je par zastupnika lupkalo po klupama, ako je to, ne znam, divljačko ponašanje, mi smo onda ja bih rekao kulturnijih parlamenata uopće u svijetu. Jer ako se vi nad tim iščuđavate, ja ne znam, jeste li vi pratili bilo kakvu parlamentarnu raspravu u bilo kojem parlamentu na svijetu. A ovdje smo imali činjenicu da je kršen Poslovnik, da nisu dopuštene stanke, a da je jutros, nasilno, bez bilo kakve odluke izgašeno saborsko istražno povjerenstvo. A ovo što vi hvalite proračun, mene to ne čudi, ali ljudi govore drugačije, stručnjaci govore drugačije. Hrvatska je ostala znači jedina zemlja, tzv. nove Europe koja još uvijek nije dosegla razinu BDP-a prije izbivanja globalne krize. U drugom kvartalu 2017. to su učinili čak i Slovenci. Mi jedini nismo uspjeli, a imamo činjenicu i o tome je tijekom rasprave je govorio, naš predsjednik Petrov, znači da je deficit konsolidirane opće države, za vrijeme premjera Oreškovića, znači da je doživio rekordno smanjenje na 0,8% BDP-a. Tako da nije točno da je ovaj proračun, znači da ide u smjeru smanjenja javnog deficita. Činjenica je da je trebalo ovu većinu koja je tanka, dobro naplatit. Pitanje je koliko su plaćeni svi oni koji su dio ove većine i treba na to dati odgovor. Naravno, vama bi bilo pozitivno da je Marić ovdje donio bilo što, vi biste pričali istu priču, istu mantru bi nam prodavali. I nemojte govoriti da nismo raspravljali o proračunu, bila je raspravo o proračunu, imali smo kvalitetnu raspravu i imali smo, ja mislim 20 replika. Znači na izlaganje kolege Petrova. Niti je točno da se oporba ponašala destruktivno. Imali smo samovolju predsjednika Sabora, koji bi konačno da pokaže, da nije Njonjo, nego da ima stav ovdje, nije dopustio stanku.

Vi nikako da prežalite jedan nesmotren korak koji ste napravili. I sad taj gnjev sipate na svakom, na svakoj raspravi ovdje u Hrvatskom saboru. Vrlo ste skloni kvalificirati ljude na razno razne način, pa čak i evo se čudim i epitetima. A što mislite, da ovi ljudi koji sjede ovdje u sabornici ne bi vas moli isto tako početi etiketirati. Ali, ne, nećemo to raditi. Nećemo to raditi. I vjerujte, zanimljivo je čak slušati te vaše rasprave i gledati to nezadovoljstvo, tu gorčinu, tu žuč koju prolijevate, ona se sad osjeća, ona se osjeća. Dobro se je nekada i smijati, jer smjeh je zdrav. Puno je zdraviji od prolijevanja žuči, puno je zdraviji. Ali, to je tako. To je moj stav, to je moje mišljenje. Ali, činjenica jest, da se to tako događa. I da baš sve što se događa, baš ne valja, da je prije 6 mjeseci valjalo. Danas vam je netko od kolega u jednoj replici ili nečemu rekao ili kolegica, pa govorili ste o proračunu za 2017. g. sasvim drugačije, mislim da je kolega Borić to čak govorio, sasvim drugačije. A on je kud i kamo bio da velim, tanji, slabiji od ovog proračuna. Evo, samo se tu probajte vratiti ponavljam kolegu Borić. Povreda članka 238. Znači neistina je da sam ja hvalospjevima gov orio o proračunu, nisam uopće ni raspravljao o proračunu. Činjenica je da kolega Bulj nije podržao proračun. Činjenica je da je jedan naš zastupnik koji je podržao proračun, rekao da je skockan kao golf duja pred registraciju, ja se toga sjećam. A te priče kolege Borića i to što koristi sad kolega Hrg, uopće ne stoje. Da je sve tako bilo bajno, pa očito bi mi bili dio vladajuće većine. I da mi tako žalimo kao što vi pričate, pa ne bi naši zastupnici sami u prvoj vladi glasali za raspuštanje i ne bi naši ministri glasovali kako su glasovali. Ja sam slobodan čovjek, sretan. Vidite da sam slobodan, da nastupan, da sam sretan, da sam zadovoljan. Nisam dio ove pljačke koja se događa, imam čistu savjest, slobodno nastupan, nikog se ne bojim. Ja nikad sretniji kolega Hrg. Nikad sretniji. Hvala lijepo, to naravno nije puno. A i vi znate da to nije bila povreda Poslovnika, nego zlorabljenje institucije povrede Poslovnika i ja lijepo molim. U zadnje vrijeme je to silno učestalo, zlorabljenje institucije povrede Poslovnika. Svatko od nas ima mogućnosti repliciranja, javljanja za diskusiju itd. Nemojmo zlorabiti instituciju povredu Poslovnika. A na sve apeliram da govorimo o temi, a tema je proračun. Itekako važna tema, itekako važna tema. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega vi ste u svoje rasprave, neću o ovim pričama gdje ste govorili o destrukcijama.

Kad govorimo o selu i seljaku, vi ste bili predsjednik HSS-a i bili ste saborski zastupnik, činjenica je samo u mljekarskoj proizvodnji je uloženo 6,7 milijardi kuna. Obiteljskih OPG-a, ljudi koji su se bavili mljekarstvom. Sad je spalo na 4 600. Nakon tih ulaganja, gdje su novci otišli?

Znači loša politika.

Kolega Bulj, da, bio sam zastupnik ovdje u oporbi u vrijeme Kukuriku Vlade i moram reći da sam vrlo često ukazivao na jedan vrlo, vrlo ružan odnos prema hrvatskom selu tadašnjeg ministra i to je jedan period kada je baš taj mliječni sektor izuzetno jako stradavao iako i ovo što ste vi govorili, dakle i ta ulaganja i ta pumpanja sredstava i prije u selo, ona su išla na krivi način definitivno. Ja znam reći vrlo jasno i glasno i javno da mi nikada nije jasno kako se uspjelo sa tako puno uloženih novaca tako brzo uništiti hrvatsko selo, ali nažalost problem iseljavanja sela nije samo u Hrvatskoj, mi se ne možemo alimentirati zbog toga i ne možemo bježati od tog problema pred kojim jesmo ali ponavljam da što sam rekao i u raspravi, da čak i u Švicarskoj dolazi do odseljavanja mladih ljudi iz sela u gradove. To je jedan takav trend koji se događa, što napraviti, što poduzeti, kako stimulirati ljude da ostanu živjeti, to je stvarno jedan od težih zadataka svih Vlada do sada i ove Vlade koja sada upravlja hrvatskom državom i ja se nadam da će se određene mjere koje su predviđaju dakle ovim proračunom i nadam se i jačem povlačenju sredstava mjera ruralnog razvoja, većoj operativnosti, da će se taj trend koliko toliko početi zaustavljati ne samo iz sela nego i iz Hrvatske. Zahvaljujem gospodinu Hrgu. Slijedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Kolega Hrg, ja bi se isto osvrnuo na dvije vaše rečenice koje ste izrekli.

Dakle, što se tiče ovog prvog, ono je nastalo kao posljedica bezočnog kršenja zakona a nakon toga i Poslovnika, ovo prvo od petorice zastupnika članova Istražnog povjerenstva za Agrokor a ovo drugo od strane predsjednika Sabora koji je najprije poslovnički netočno i nekorektno naložio stručnoj službi Sabora da obavijesti svjedoke u istražnom povjerenstvu da ne dolaze na sjednicu a nakon toga nije odobrio stanku na zahtjev kluba HSS-a i mi smo ustvari vršili svoju dužnost i sprečavali smo protuposlovnički rad Hrvatskog sabora. Dakle, ovo što smo mi danas radili, mi smo tražili da se poštuje Poslovnik a ovo što je predsjednik Sabora danas radio, on je kršio Poslovnik. Prema tome jedina destrukcija koja je bila, bila je od strane predsjednika Sabora.

Ja ni u jednom trenutku kolega Bauk, nisam rekao da to nije vaše pravo i da to vi ne možete uvijek napraviti. Ja sam samo izrazio svoj stav, svoje mišljenje da na neki način u danu kada se raspravlja o državnom proračunu od kojega zavise mnogi, mnogi građani u RH, i oni zaposleni i oni koji primaju mirovine i oni koji rade u raznoraznim sustavima i lokalnim samoupravama i svi skupa, da možda nije baš primjereno da na taj dan, na takav dan takvu raspravu praktički totalno maknuti na stranu, anulirati ju nametanjem neke druge rasprave i nekog drugog načina, da ne velim političke borbe koja se tada događa. Rekao sam da je možda ovo danas bila rasprava o proračunu, a da je sutra bilo ovo, bilo bi to po meni sasvim normalno i ok. I ovako je ok, to je vaš način rada, vaš način političke borbe, pa u krajnjem slučaju u raznoraznim parlamentima svijeta ima mnogo više ekscesa i drugačijih stvari, čak i fizičkih obračuna u krajnjem slučaju među zastupnica onda ovdje nije ništa sporno. Ali moje je pravo, vaše je bilo pravo da to napravite, a moje je pravo da kažem svoje mišljenje o tome šta ja hoću reći.

Sljedeća replika poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. Poštovani kolega Hrg, u svom izlaganju ste između ostalog rekli da je ovo po prvi puta da porez od dohotka ide u cijelosti jedinicama lokalne samouprave i ja respektiram vas upravo iz tog razloga jer ste vi bili čelnik jedinica lokalne samouprave i sada saborski zastupnik i meritorno možete govoriti o ovim stvarima.

Naravno da demografija o kojoj ste se osvrnuli u svome izlaganju boli svih nas i govorili smo ovdje i ponovit ću večeras uz dužno poštovanje i zdravstvenoj reformi i obrazovnoj i lokalne uprave i samouprave, reforma svih reformi je demografska reforma RH. Ali zabrinjava nešto drugo, a to su danas čelnici određenih oporbenih stranka govorili, a vidim iz moj prethodnik iz Most-a vam je govorio o nekim tranzicijskim zemljama poput Makedonije i Slovenije danas na koji način su oni izišli iz krize i kako raste njihovo gospodarstvo danas.

Zato je nepravedno i nepošteno uspoređivati se sa tranzicijskim zemljama i ne govoriti o ovome proračunu ovakav kakav je 2018. godinom kao jednom razvojnom i vrlo dobrom proračunu za RH. Zahvaljujem kolegi Babiću. Izvolite. Nažalost mi smo narod koji vrlo brzo zaboravlja i koji vrlo brzo je spreman bacat blato sam po sebi. Ako na nacionalnoj televiziji voditelj kaže da nije Domovinski nego građanski rat onda o čemu mi govorimo ovdje danas. Dakle to su neke stvari o kojima treba vrlo aktivno i agresivno govoriti, da jednostavno se ne dozvole onima koji to žele gurnut u stranu i zamazati da ono što oni govore postane istina jer je istina negdje drugdje. A ovo što se tiče lokalne samouprave, apsolutno ako se osigura neki minimalni standard po stanovniku u svakom dijelu Hrvatske gdje on živi, onda se stvaraju uvjeti da se može djelovati i sigurno je da se ne očekuje sada opet da će svi nahrliti u državni proračun i tražiti opet sve projekte iz državnog proračuna da se sve riješi iz državnog proračuna, a da neće ništa rješavati lokalna samouprava. Hoće i morat će i morat ćemo to restrukturirat, reorganizirat i morat će se okretati prema čovjeku, morat će pružati lokalna samouprava u tom svom dijelu veću socijalnu sigurnost. a sve to skupa onda u konačnici bi trebalo dovesti do makar minimalnih pomaka, minimalnih pomaka u ovom našem problemu svih problema kao što ste rekli, a to je demografski problem. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici.

Zato što današnji proračun nije puno različit od onoga od prošle godine ili zadnjih nekoliko proračuna. Prema tome, mnoge stavke su ostale iste ili slične uz neke malo veće ili manje izmjene za koje eto ne morate ni proučavati, možete uzeti Večernji list ili nešto i tamo vidjeti izdvojili su vam nekoliko najvažnijih promjena.

Nama je prije svega u interesu da se govori o tome kako će se u Hrvatskoj bolje živjeti. Proračun je jedan temeljni akt kojim Vlada financira svoje programe, financira svoje politike. Kakva je politika ne znam o socijalnoj skrbi pa onda unutar socijalne skrbi kakva je politika prema određenim segmentima, koje su institucije zadužene za to, pa ne znam politika u obrani ili politika u pravosuđu itd. Mi nažalost imamo kontinuitet tih politika neovisno o tome koje su stranke bile na vlasti odnosno koje su vlade bile i zato nije bilo pravih promjena. Mi smo skloni kao država davati novac, umjesto da dajemo novac i da stvorimo uvjete da onaj tko zna od jedne kune napraviti tri da takvima pomažemo i da takvima dajemo novac, mi na žalost često dajemo onima koji od jedne kune koju im damo naprave minus pet kuna. I takvim principom nećemo daleko doći. Nismo vidjeli reforme ključnih institucija, nismo vidjeli reforme ključnih dakle segmenata hrvatskog društva i države, niti ova Vlada je išta učinila u tome smjeru. Jedini pokušaj reforme su neke izmjene 16 zakona prošle godine oko porezne reforme. U upravu se nije diralo, u upravljanju državnom imovinom nije bilo nikakvih bitnih pomaka. To na kraju krajeva vidite i po proračunu, proračun je ravan kao i za prethodne godine. U politiku HNB-a i banaka se nije mnogo diralo. Zašto? Rasprave o tome se stavljaju u sitne sate. Tu su brojne druge reforme poput jedinica lokalne samouprave. Prikupljanje odlaganja otpada za što ćemo sada morati plaćati penale i mogao bih nabrajati jako dugo. Dakle, popis je veoma dug. Sve ono što direktno utječe na naše građane, na kućanske budžete tu nema velikih promjena, tu nema velikih izmjena. Prva stavka na koju mi je zapeo pogled je proračun za Vladu. Evo izdvojio sam nekoliko iznosa. Pa je tako Vlada RH 2017. godine, 2016. godine imala proračun 217 milijuna, ove godine 352, sljedeće 354, 2019. je projekcija 385, a 2020. 454 milijuna kuna. To sam pitao i kod donošenja prošlog proračuna i upozorio sam da proračun raste. Nisam dobio odgovor gdje taj novac ide i što će hrvatskoj Vladi udvostručenje proračuna u četiri godine, kao da ne postoje važnije stavke u Hrvatskoj gdje treba novac ići nego hrvatskoj Vladi i to dvostručenje, dodatnih 200 milijuna. Evo ministar Marić, ako bi mogao objasniti nakon moje rasprave. Spominjao sam također stanje u pravosuđu. Na strani 664. proračuna vidimo da se izdvajanje za pravosuđe, pa to je skoro ravna linija. Na drugoj i trećoj decimali se ti milijunčići miču iz godine u godinu, dakle govorimo o 2,4 milijarde. Ni o kakvoj reformi pravosuđa, reorganizaciji ovdje nema riječi. Znači da ćemo i dalje imati neučinkovite zemljišne knjige sa 95 koliko neupisanih statusa, neriješenih, da ćemo i dalje imati ovakve slučajeve stečajne mafije, da ćemo i dalje imati korupciju u sudovima, da će i dalje Državno odvjetništvo raditi neučinkovito itd. itd. Da će i dalje naše pravosuđe izgledati onako kako bi ga Horvatinčić i Sanader htjeli da ono izgleda. Evo recimo županijsko. USKOK 21, 23, 25, 26, 26. Općinska državna odvjetništva to je stavka 11070 173 milijuna, 166, 176, 177, 179. Nikakva bitna reforma se tu ne vidi. Ne znam jeste li čitali izvješće državnog odvjetnika za 2015. godinu, 2016. godinu koje još uvijek nismo raspravili, a skoro će 2018. Iako ja gospodinu Cvitanu i njegovom predsjedniku Bajiću nipošto ne vjerujem. Međutim, neke stvari koje unutra stoje s njima se itekako slažem jer sam imao prilike ići u ta državna odvjetništva. U tom izvješću jednostavno se vapi, vapi se za kadrom. Vapi se za boljim prostorima, vapi se za sredstvima da se možemo boriti protiv kriminala u ovoj zemlji. Napominjao sam često da u Ujedinjenom Kraljevstvu imate nekoliko organizacija koja se bore samo protiv korupcija u zdravstvu i ako se sjećam podataka, jednu funtu koju stave unutra pet do osam obrane, zaštite. To je ono o čemu sam govorio na početku. Dat ćemo tamo gdje ćemo dati jednu, gdje ćemo izgubiti 10. Ne radimo uopće na prevenciji što se tiče pravosuđa. I postali smo pravno neuređena zemlja niti blizu pravnoj državi i nema uopće nikakvih intencija. Vidimo do 2020. da se to i malo popravi, niti malo da se to popravi. Ne morate ponavljam opet slušati i vjerovati meni. Slušajte svoje cijenjene svjetske institucije, Europu, MMF oni će vam slično reći da su potrebne reforme, da je potrebno reorganizirati ovu zemlju ili će nestati. O svakoj od ovih točaka institucija mogli bismo cijeli dan raspravljati. Što se tiče jedinica lokalne samouprave mi ćemo morati organizirati zemlju, morat ćemo premda to zvuči nekima ružno ili tužno ukinuti neke jedinice lokalne samouprave. Ako ih ne ukinemo mi zato što su neučinkovite, nemaju budućnosti, one će se same ukinuti kad izgube stanovništvo. Pogled mi je zastajao također na odnosu novca uloženog u navodnjavanje u odnosu na novac koji dajemo za zaštitu elementarnih nepogoda i na onaj novac kolika je šteta od elementarnih nepogoda. Ove godine ja mislim da je zadnja brojka negdje oko 3 milijarde štete. Mislim da ne prevladava ove godine suša, ali prethodnih godina znači to sam izvješće, znate su štete od suše. S druge strane za navodnjavanje, za prevenciju da ne dođe do suše minorni iznosi, minorni iznosi. Što se tiče znanosti, ulaganja u znanost također nema bitnih promjena, nema pomaka, dakle nema uopće strategije, orijentira da, evo dat ćemo 4% ili dat ćemo 3% proračuna. Od toga nikako nećemo odstupiti i to je ono što ćemo prvo dati. Toga se u ovom proračunu ne vidi, ne vidi se u prethodnima, a ne vidi se niti u projekcijama za buduće godine. U ovom proračunu nije također riješen niti problem Imunološkog zavoda, izdvajanje za inovacije. Dobro to je možda jedna od točaka gdje mi je zastao pogled gdje sam imao osmijeh na licu, za HAMAG BICRO je umjesto nekih 280 sada skoro oko 600 to je pohvalno. Dao sam amandman gdje bi još to trebalo povećati jel tu je budućnost.

Što se tiče samih projekcija proračuna, mislim da su one prilično promašene i nismo uopće uzeli u obzir Agrokor i to kako će Agrokor utjecati na proračun. Također govorio sam o situaciji sa Brexitom, dakle ne ja kako je rekla kolegica Perić nego europski povjerenik, rekli bi na istoku komesar za financije za proračun je rekao da otprilike 15 funti britanskih po stanovniku EU. I kada pomnožite tih 15 funti puta tečaj, puta stanovništvo Hrvatske dobijete nekih 510 milijuna kuna godišnje bi Hrvatska trebala dati da nadoknadi tu rupu u koju više Britanija neće uplaćivati i to je milijun i pol kuna na dan.

To je nekakva ideja. Već sada ogromni novci idu za NATO i EU pa tako ima stavka na strani 106 UK korekcije dakle isto za Britaniju i stvari koja je ona odbila plaćati jednom prilikom, dakle 211 milijuna, 247, 196, 195, 194 milijuna za to i takve stavke.

Da je Europa centralizirana vidimo i dalje. važne agencije dobile su one starije članice, tako da ne čudi me uopće što je ta cijela priča oko EU sve negativnija.

Vidjet ćete da ćemo kroz niz amandmana upozorili na segmente koji u ovoj državi strašno stagniraju, koje smo trebali davno rješavati što preventivno, što strateški.

Imamo nekoliko replika. Izvolite.

Ono što je ključno pitanje je da li naši građani žele nastavak ovog mrcvarenja i da li žele nastavak prebacivanja odgovornosti s jedne na drugu stranu sabornice odnosno ja bi ga nazvao nekom vrstom beskonačnog ping-ponga. Vi ste rekli da smo predali neke amandmane na proračun, amandmane smo uistinu i predali, vrlo su konkretni u suštini idu na ruku siromašnima. Zatražili smo da se sredstva npr. za borbene avione preusmjere za veće plaće profesorima. Ja sam osobno predložio da sredstva za vojne radare NATO-ve da se preusmjere u povećanje socijalnih naknada, da korisnici socijalne pomoći ne moraju kopati po smeću. Vi ste predložili da se 1% sredstava koja idu za Vladu usmjere za gladnu djecu. Međutim to ne radimo radi njih nego radi naroda koji sve ovo gleda i u nadi da će narod jednog dana odbaciti ovu politiku.

Spomenuli ste više tema, nadovezat ću se na neke stvari. Da, evo recimo politika prema osobama s invaliditetom, kada je bila rasprava o tome kada je gospođa Anka Slonjšak bila ovdje davala svoje izvješće i sam sam u raspravi spomenuo, a i stoji u njezinom izvješću koliko centara za socijalnu skrb ili HZZO-a je pristupačno osobama s invaliditetom. To je negdje oko 10%, prema tome tu treba promijeniti politiku. vidimo li mi promjene te politike u ovom proračunu jel mi te politike moramo financirati? Mi ih ne vidimo. Što se tiče znanosti, da, sjećam se kada se donosio prethodni proračun u ovoj sabornici je bilo govora o listi koliko je Hrvatska privlačna za znanstvenike inovatore iz svijeta, na samome dnu. Umjesto da smo stavili znanost i istraživanje na prvo mjesto, ne mi i dalje provodimo politiku kontinuiteta. Nekada davno je poljoprivreda bila glavna djelatnost pa gotovo i 100% je ljudi radilo u njoj, međutim danas to više nije. Danas radi tako 5 do 10% kako u kojoj razvijenoj zemlji, danas upravo tercijarni sektor obrazovanje, znanost, istraživanje tu se generiraju nove vrijednosti, tu se od jedne kune napravi tri, pet ili deset tu, a ne na borbenim avionima. Tu ćemo od jedne dobiti minus 2, jer će ih trebati održavati i sve ostalo.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine Sinčiću, u vašoj ste raspravi spomenuli, a čujem da ste dali amandman, koji govori da treba povećati primanja, odnosno, plaće djelatnicima i ljudima u obrazovnom sustavu i da to treba napraviti prije nego što je odlučila naša Vlada se krene u ja bi rekao jedan trošak koji nije primaran. Možda dolazi puno poslije troškova poput ulaganja u obrazovanje, ulaganja u zdravstvo u lijekove, mi vidimo da je problem naše Vlade i ministru Kujundžiću naći par milijuna kuna za lijekove koje našim građanima život znače i kvalitetu i duži život i kvalitetniji život, vezano uz njihove bolesti. I da on kaže, da ni jedna zemlja na svijetu nije dovoljno bogata, da liječi svoje, sve svoje ljude. Pazite kakvu poruku šalje ministar Kujunžić i nakon toga mrtav hladan nitko ne reagira od strane niti premjera niti od drugih ljudi u Vladi RH, nastavi raditi posao dalje. Ali nije problem Vladi u isti tren nabavljati skupocjenu vojnu opremu, znači 350 milijuna kuna, već sljedeće godine izdvojiti za zrakoplove, ali problem je izdvojiti novac za učitelje, profesore u obrazovnom sustavu. Problem je izdvojiti novac za ljude kojima treba lijek nekoliko milijuna kuna. Evo, gledali smo neki dan te priloge u medijima. Djeca, 30-toro djece čeka taj novac, a ministar Kujundžić bešćutno poručuje da Hrvatska nema novce. Za avione ima, a za građane nema. Zahvaljujem kolegi Marasu. Izvolite. Hvala vam kolega Maras. Spomenuli ste izjavu gospodina Kujundžića, ona je skandalozna.

A ako to neće biti dosta, onda ćemo napraviti sve drugo što treba, pa i humanitarne akcije. Svojedobno sam tu ponudio 100000 kuna koji je Živi zid u tom trenutku imao na računu kada se govorilo o bolnici.

Apsurd je da s jedne strane dajemo toliki novac za avione, radare, dalekometno topništvo, a s druge strane nemamo za djecu. Ne samo za bolesnu djecu, tu je problem prehrane u školama također. Vidjeli smo u medijskim natpisima da djeca koja idu u školu, ponekad nemaju za jesti, da se neka i ruše. Kakva je kvaliteta tog školovanja, ako gladni ste na nastavi? Vrlo mala. Kakva će biti vaša motivacija, da idete u školu? Kakva vam je perspektiva? Pa zar je to neki veliki novac? Ne vjerujem, ne vjerujem da je to neki veliki novac. Imati ćemo avione, koji će nažalost, ne daj Bože da nas netko napadne, ali nažalost će se koristiti ugl. za aparate, odnosno za proslave. Zahvaljujem gospodinu Sinčiću. Sljedeća replika, poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Znači ovdje ste govorili o nekim nelogičnostima, koje nam nudi ovaj proračun i naše članstvo u EU. Znači, odlukom Velikom Britanije iz EU, 2019. mi ćemo morati uplaćivati 510 milijuna kuna više godišnjeg za europsku birokraciju. I to je nevjerojatno da sam ja danas ujutro govorio u stanci o oboljeloj djeci, njih ima 50, od spinalne mišićne atrofije, čije liječenje bi koštalo ko 20 milijuna eura i oni bi bili nakon toga potpuno zdravi, a mi bi poslali poruku dakle, da brinemo za one koji su najranjiviji, najnezaštićeniji. To će naći bez problema. Evo, prije par dana nas je zadužio za 10 milijardi kuna, za cijeli iznos Ministarstvo zdravstva. On može isfinancirati kompletan iznos Ministarstva zdravstva, samo se treba prošetati malo kod bankara i 10 milijardi je tu. Ako treba, nema problema, on slavi kao mi smo se zadužili po super uvjetima, 3%, ne znam koliko, 2,5, a ne kaže da su istovremeno Slovenci ne znam, zadužili za 0,8%, 5 puta manje kamate nego vi. Evo mi u proračunu imamo 10 milijardi kuna, što ćemo plaćati kamate. Znači. Opet i još jedno Ministarstvo zdravstva se troši na bespotrebna zaduženja, na plaćanja kamata i to je politika ove Vlade. Politika ove Vlade je zadužiti zemlju i nakon toga tvrditi da smo mi narasli. To je samo nastavak otvaranje Pandorine kutije, koje će plaćati naša djeca i naši unuci i to je jednostavno javnosti treba jasno i glasno reći. Izvolite. Da kolega Bunjac, nažalost, to je sve stvar prioriteta. Ako gledate te iznose koji idu prema Europi, to su sve … [[Govornik se ne razumije.]] milijuna stavki, 400 milijuna, 300 milijuna. Ako gledate i sve one obveznice koje su emitirane, trezorski zapisi, to su ogromne cifre, to se zavrti čovjeku u glavi pogotovo građaninu koji radi za nekakvu prosječnu plaću. Jasno je da Vlada ima novca da sebi udvostruči sredstva sa 200 na 400 milijuna. Još uvijek ne znamo za što, odgovor nisam dobio sada, nisam ga dobio prošle godine. Što će im dvostruko više novca? A prethodne Vlade prije toga su radile za tih nekih 200 cirka.

Amandman koji će omogućiti, odnosno čija je ideja da pokaže apsurd tolikog povećanja troškova za Vladu i da se sredstva daju tamo gdje se će multiplicirati taj novac, a to je upravo u obrazovanje i u školovanje djece. To treba biti prioritet, a ne povećanje troškova Vlade. Kod Vlade treba gledati kako smanjiti. A na mjestima gdje sve normalne zemlje stavljaju prioritete tu moramo dakle postići nacionalni konsenzus i sve napore usmjeriti.

Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre evo ja ću danas reći nešto o Prijedlogu državnog proračuna za 2018. godinu. Nekako je gledište nas u klubu SDP-a kako su se kretali prihodi, kako se kreću rashodi i upozorit na neke činjenice. To je da se svakako nastavlja rast javne potrošnje i to treću godinu za redom. Rashodi rastu za pet milijardi kuna više od originalnog proračuna za 2017. godinu. Jedan dio su ugovorene obveze, svjesni smo toga da ne možete tek tako preko noći krenuti u izmjene tih obveza i prvenstveno najveći dio rashoda se zapravo upravo i povećava iz tog segmenta prvenstveno rashodi za zaposlene su veći za 1,4 milijardu kuna. Glavni su razlog izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te viša osnovica u javnim službama. Materijalni troškovi se povećavaju za 627 milijuna kuna. Čini mi se da ovaj najveći dio se zapravo odnosi na zapravo uvlačenje bolnica u državni proračun. Mirovine se indeksiraju, tako da će povećanje mirovina iznositi 1,4 milijarde kuna. Međutim, imamo povećanje i na drugim stavkama kao što je transfer HZZO-u za negdje oko pola milijarde kuna, za roditeljski dopust 157 milijuna, za branitelje 180, kapitalne investicije pogotovo ovdje se bilo govorilo za obranu negdje oko 800 milijuna kuna. Međutim, rashodi se kažem povećavaju. Pozitivno je to što ne rastu više nego što je gospodarski rast. Međutim, ono što je svakako za, što smo i ovdje danas upozorili i kroz određene replike da se cjelovito proračunski manjak, da se isključivo pokriva višim poreznim prihodima. Pa bih ja samo zapravo kratko rekao odnos između poreznih prihoda kada smo u nekom gospodarskom rastu, a kada je zapravo bila recesija. Uz navedeno potrebno je napomenuti kako je Republika Hrvatska tijekom krize zabilježila veće smanjenje bruto domaćeg proizvoda nego što su to bile ostale zemlje, tako da je po logici stvari zato što imamo manju bazu bilo za očekivati da ćemo sada imati veći gospodarski rast nego druge zemlje. Što se tiče fiskalne održivosti ona je igrom slučaja i zbog pozitivnih ekonomskih kretanja trenutno nije upitna, međutim ukupna konsolidacija javnih financija u posljednje dvije godine počiva isključivo na prihodu na strani proračuna, dakle na vjetru povoljnih gospodarskih prilika. Također postoji određena zakonitost po kojoj se u vrijeme rasta gospodarstvo, proračunski prihodi posebice oni vezani za potrošnju kao što je PDV i trošarine rastu brže od rasta gospodarstva, a u vrijeme recesije oni padaju brže od pada gospodarstva. Prihodi od turizma rastu zahvaljujući sigurnosti koju RH još uvijek ima u odnosu na ostale zemlje glavne konkurente u turizmu. Da je tome tako pokazuje i struktura poreznih prihoda. Na primjer u 2015. iznos uplata tih poreza u državni proračun, znači govorimo o PDV-u, porezu na dobit i trošarinama ukupno iznosila 63 milijarde kuna. 2018. godine ono iznosi 73 milijarde kuna. Znači PDV, porez na dobit i trošarine 2015., 2018. 10 milijardi kuna više prihoda u proračunu za 2018. godinu. Znači skoro 16% više. Pokazujem omjere sa rastom gospodarstva, dok znamo da je gospodarski rast bio višestruko manji. Znači gospodarski rast kada bi se zbrojile ove tri godine negdje oko 8%, prihodi od poreza rastu 16% Znači duplo brže rastu porezni prihodi nego što je to gospodarstvo. A to nam se dogodili i kada je bila gospodarska kriza. Gospodarstvo nam je palo ukupno kumulirano u tih 6 godina negdje oko 13%, porezni prihodi su nam pali puno više. I to ono što je osjetljivost državnog proračuna, što smo jako osjetljivi, što se pokazalo u krizi i zato su ta upozorenja da u budućnosti ukoliko dođe do krize da već sada moramo štedjeti da nam se ne dogodi takav veliki pad gospodarstva i da država vrlo na žalost sporo reagira, a na žalost takav imamo proračun da je većina proračuna su zapravo socijalni transferi htjeli mi to priznati ili ne.

Ukoliko vam se dogodi kriza, nijedna Vlada ne može ući, jer kriza kad se događa da ne bi stvarali još veće društvene probleme, ići u rezanje tih socijalnih naknada jer većina su nažalost socijalni transferi, nažalost. Kako se gospodarstvo, čisto ču dati jedan pregled porezne politike jer se ovdje puno očekuje uvijek od poreza. Uvijek se puno očekuje, mislim da je u ovom djelu jedan dio porezna reforma je polučila određene uspjehe međutim da ne bi se zavaravali da druga ministarstva ili druge određene skupine koje trebaju dati određeni doprinos u strukturnim reformama da bi sve zapravo prebacivali u Ministarstvo financija nekakva prevelika očekivanja od učinka poreza. Pa čisto da vam kažem, znači 2003., da bi ste dobili čisto nekakvu sliku kako su se kretali poreza. Ova tri poreza, PDV, trošarine i porez na dobit su vam bili 39 milijardi kuna, 2020. 78 milijardi kuna. Znači mi smo u jednom razdoblju, a znamo da smo prošli krizu toga razdoblja, više nego udvostručili ove tri skupine prihoda. Međutim, ono što je bitnije udjel tih triju vrsta poreza se povećao u BDP-u. i zato je bitno i ovdje je zapravo Vlada tako i pokazala, ako pogledate proračun, gospodarski rast je koliko pokazala, 2,9%, jel' tako? Međutim, kada vidite koliko su vam rasle pojedine strukture prihoda, dobit ćete istu ovu priču o čemu sam ja govorio.

Međutim ono što mi zapravo pokušavamo upozoriti je to je zapravo što je i Europska komisija u dokumentu upozoravala Vladu, znači ne zato što želimo biti zločesti itd., nego čisto da upozoravamo jer se i nama to događalo. Kažu kriza u Agrokoru predstavlja i izravni rizik za proračunske projekcije, znači u dokumentima Europske komisije. Također ono što se dalje navodi, pouzdanost projekcija na kojima se temelje proračunski planovi i dalje je slaba. Uvijek kome ste god dali, malo ste dali, kome ste god uzeli, puno ste uzeli, a to ću kasnije vezati vezano za iskorištenost EU fondova prvenstveno zato što se to odnosi i na to. I Državni ured za reviziju je upozorio na loše proračunsko planiranje prvenstveno kada se govori o iskorištenosti EU fondova. Također što Europska komisija navodi, izvanproračunske transakcije koje mogu utjecati na dug ne uzimaju se dovoljno u obzir.

Dalje, usklađivanje okvira za određivanje plaća odgođena je za 2019. godinu. Dalje šta se navodi, visoki regulatorni troškovi što je bilo najave da će se oni ukidati međutim komisija navodi, no provedba sporo napreduje.

Što će se dogoditi? Vidimo ovdje da se povećavaju porez na dobit koliko će biti uplate. Svi želim da to tako se i ostvari. Međutim svjesni smo da još nijedan dobavljač nije ispravio svoje bilance. Zašto? Nagodba još nije sklopljena, svi dobavljači ako se bude nažalost ovo ostvarivalo što govori povjerenik, da budu morali otpisivati 70% svoga potraživanja, svi će završiti u minusu. Svi će završiti u minusu i nije problema samo što oni tu godinu ili nekoliko godina, ovisi koliko će im biti minus, neće uplaćivati porez na dobit, nego će biti onaj problem koji je danas zapravo ovdje bio spomenut da se gospodarski rast osim na potrošnji temelji na investicijama. Moramo znati da će se cijeli investicijski potencijal tih kompanija iscrpiti, da neće biti nažalost a vidimo šta se dogodilo, postojala je jedna velika averzija banaka za financiranje kompanija koje su bile dobavljači Agrokoru.

Međutim kakav će biti investicijski potencijal brojnih dobavljača u 2018., 2019. godini. Ovdje se danas govorilo da smo promijenili strukturu gospodarstva i da se više temelji na izvozu.

Znate koliko oni sudjeluju u izvozu? Dosta. Brodogradilišta svakako dosta sudjeluju u izvozu, a vidjeli smo nedavno medijske izjave da su u potencijalnim problemima. Šta je sa svim onim dobavljačima koji sudjeluju u sustavu Agrokora, a koji izvoze na tržišta BiH, Srbije, Slovenije.

Igramo samo na jednu kartu.

I zato ja bih volio da se dogode reforme, ono što su bili govorili da će se dogoditi određene reforme u gospodarstvu, međutim bojim se da je gospodarstvo s ovim utjecajem Agrokora koji u ovom proračunu nije realno prikazan, nije pokazan utjecaj možda je kroz gospodarski rast da, ali kroz određene proračunske prihode i ne zato što znajte da najveći dio ovdje govorimo o PDV-u negdje oko 50 milijardi kuna.

E sada ovdje moramo biti vrlo oprezni kada projiciramo takve stvari i kažem dabogda se ne dogodile, ali čisto na to moramo upozoravati jel sljedeću krizu i sljedeću recesiju ukoliko nam se dogodi ponovo će nam se dogoditi vrlo snažni pad prihoda i onda će ponovo tko je iza ministra Marića dođe neki ministar ponovo će biti u problemima, tražiti određene uštede na određenim stavkama.

Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Lalovac, vi ste u svom izlaganju istakli određene rizike koje, sada sam primijetio da nema više nikoga ovdje potpredsjedniče.

Nekada to rade naši građani i neka mi oni zamjere ili ne zamjere ako sam ovdje ili ako nisam. Ali gospodine Lalovac sada kada je ovdje predstavnik Vlade mogu vam puno slobodnije reći da ste dobro primijetili određene rizike, a jedan od rizika je i ovaj vrlo konzervativni pristup u planiranju rasta BDP-a što znači da ministar financija ne vjeruje Vladi odnosno sam sebi. I kada se sjetimo onih obećanja o rastu od 5% BDP-a o zaposlenosti koja će procvasti u RH čudi me i zbog čega mislite da je došlo do takvog konzervativnog pristupa da se nama rast BDP-a smanjuje u narednim godinama sa tri i nešto posto, evo 2,6, a naredne godine još i manje. Tako da me brine malo taj pesimizam i volio bi da mi kažete svoje mišljenje o tome. Pa povezanost između gospodarskog rasta i iskorištenost eu fondova ću vam također pokušati pokazati. Mi smanjujemo naše projekcije gospodarskog rasta, a šta radimo s druge strane? Snažno navodimo da ćemo povlačiti sredstva iz eu fondova.

I sada Vlada kaže ne, ne, mi ćemo sa današnjih 3,2% ići sljedeće godine na 2,9% bez obzira na to mi ćemo snažno povećavati porezne prihode i porez na dobit itd. i više nego što ćemo udvostručiti eu komponentu sa 7,7 milijardi kuna na 13,8 milijardi kuna. Tako da moram priznati znači taj gospodarski dio rasta vjerojatno u tom kontekstu priznavaju da će utjecaj Agrokora biti čini mi se prisutan. Međutim, ono što se to ogleda to se ne ogleda u proračunu. I ono što je bila zapravo zamjerka za kolege koje su zapravo popunjavale EU fondove da će na žalost ponovno dogodine doći do rebalansa proračuna zato što ponovno nećemo iskoristiti većinu ovih EU sredstava. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lalovac, vi ste u svom izlaganju govorili o tome na koji način će ovaj proračun djelovati na atmosferu u hrvatskom društvu. Dakle, dobra Vlada izaziva pozitivne emocije, pozitivnu energiju među građanima, dok loša Vlada izaziva rezignaciju i opću apatiju. Proračun je poput osobne iskaznice. Dakle, građani kada budu gledali ovaj proračun, odnosno kada budu razgovarali, vidjeli što taj proračun nudi jedino što mogu, mogu pasti u dodatnu depresiju. Dakle, ono što ste sad upravo kolegi Marasu replicirali i što sam posebno htio govoriti to je loša iskoristivost europskih fondova.

Bojim se da se to upravo ne dogodi ista slika i sa iskorištavanjem europskih fondova u narednim godinama. No, ono što posebno brine da iz proračuna nigdje ne vidimo nikakve strukturne reforme, a to posebno vrijedi za zdravstvo i to posebno vrijedi za obrazovanje. Dakle, uzalud i ovih gotovo preko milijardu kuna koje su rebalansom ušle u sustav zdravstva kada opet taj sjajni ministar Kujundžić nije proveo niti jednu reformu da se ta sredstva troše na način da zdravstveni ishodi budu bolji. A na žalost obrazovanje kao ključno koje bi trebalo građanima poslati nekakvu pozitivnu poruku posebno mladim generacijama nije dobitnik ovog proračuna, nego zapravo ako gledamo omjere je na žalost opet gubitnik. Pa prema tome, ne znam na koji način uopće može se poslati pozitivna poruka temeljem ovog proračuna. Zahvaljujem gospodinu Jovanoviću. Kolega Jovanović, nije bitno samo što ćemo mi danas u ovoj raspravi o tome ukazati da nema strukturnih reformi, a vjerujem da nije ih lako i napraviti, jer ne možete napraviti hajmo bit iskreni sa 78 ruku ne možete napravit strukturne reforme. Mi smo imali veći broj zastupnika i kada smo htjeli provoditi određene reforme i kada smo imali puno stabilniju Vladu određene strukture u društvu jednostavno niste mogli napraviti ni jedan značajniji pomak. Na to ukazuje kažem vam i dokument Europske komisije. U svakoj rečenici kaže: „No provedba sporo napreduje. Usklađivanje okvira za uređivanje plaća odgođeno za 2019. Kasni provedba sveobuhvatne reforme javne uprave. 30% stanovništva je na granici na žalost siromaštva, izdvajanje samo 0,6% Planovi i dalje slabi. Na žalost, znači nije da bi kritizirali, jer ovdje se ne radi pojedino ni o iskorištavanju EU fondova, ne radi se samo o pojedinim ministrima, nego u konačnici se vidi da imamo vrlo slabu javnu upravu, vrlo slabu javnu upravu jer ta javna uprava bi trebala povlačiti EU sredstva nevezano tko mu je ministar, nevezano tko mu je ministar. Vi znate da ste imali i u Belgiji, da nije Belgija mogla godinama sastaviti Vladu, a da su vrlo dobro povlačili i da su funkcionirali bez Vlade. O tome govorimo. I da onda više ne može se dogoditi da se na pojedinog ministra se zapravo prebaciva tolika odgovornost, međutim javna uprava i ovdje nije problem dodatnog plaćanja te javne uprave. Međutim na žalost nema je i da ono što smo govorili o nagrađivanju, da se oni koji rade na EU sredstvima da se dodatno plate. I mi ćemo to ovdje i podržati. Ali takvu reformu koja je zapravo i potpredsjednica Vlade Dalić najavljivala kada je bila u opoziciji, volio bih da sad je kao potpredsjednica Vlade da je provede i mi ćemo je tu podržati. Sljedeća replika poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Kolega Lalovac, objasnili ste zapravo svoje viđenje rasta BDP-a manje kao nekakav gospodarski rast, a više kao veće uprihodovanje u državni proračun po nekim osnovama poreza. Međutim, ono što bih vas ja pitala, mislim ja nisam u tom dijelu stručna kao vi kako tumačite taj nekakav pesimizam koji se može iščitati iz projekcija Državnog proračuna za devetnaestu i dvadesetu godinu kada vidimo da Vlada zapravo gospodarski rast ako je ove godine 2,9% vidimo da 2019. godine oni planiraju zapravo manji gospodarski rast 2,6% čini mi se, a 2020. godine 2,5% Što to znači? Je li to znak za alarm i bismo li trebali u ovom trenutku sjesti, o.k. toga da se proračun bolje puni, ali svih svojih slabosti u smislu gospodarskog rasta, jesmo li trebali možda ići pristupom više štednje, a ne razbacivanjem po nekim određenim stavkama i ministarstvima. I drugo, ne znam jeste li vi vidjeli, ali ja nisam primijetila u proračunu da su recimo osigurana sredstva za otkup INA-e ono što se obećavalo hrvatskim građanima gdje se skupljalo i određene političke poene. Jeste li vidjeli na koji način Vlada misli staviti u aktivu državnu imovinu što su vrlo značajni bi trebali biti prihodi. I treće, jeste li u proračunu vidjeli da sredstva za uspostavljanje Agrarne banke što je isto bilo jedno recimo od bitnijih obećanja HDZ-a u njihovom predizbornom programu. Odgovor kolega Lalovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice vezano za korištenje odnosno prihode od prodaje nefinancijske imovine navedeno je negdje oko 800 milijuna kuna. Ja sam danas u prolazu malo razgovarao sa gospodinom Goranom Marićem i upitao sam ga zapravo u najvećem dijelu od čega zapravo očekiva određeni dio prihoda, pa mi je rekao da su to odnosi na ova 4 hotelska poduzeća koja su još ostala u državnom vlasništvu i to misli da je pozitivno i da je to dobro, zato što su ta hotelska poduzeća i trebaju biti na tržištu i trebala su već biti na tržištu, da zapravo na taj način i pronaći određenog privatnog vlasnika i tu nekakvu brzinu na koji način će se država rješavati svoga određenog portfelja, svakako treba pozdraviti. Zato što u budućnosti, sva ta hotelska poduzeća, da bi se mogli privatizirati, Ministarstvo financija je kroz povijest je preuzimalo njihove dugove i to su ulazili u javni dug. I kamo sreće da su davno bila privatizirana i da su nalazila na tržištu svoje kupce, a da u budućnosti više neće opterećivati javni dug. Ono što je činjenica je da, sredstvo za INA-u ne možete nalaziti u proračunu, zapravo, jel pitanje, ne može uopće Vlada na takav način funkcionirati, ne može otkupljivati kao Ministarstvo financija ili ne znam, kako se ta agencija zove, Ministarstvo države imovine. Nego to vjerojatno bi se trebala raditi, to je jedna operacija koju vidimo da je samo tako najavljena međutim, tehnički godinu dana stoji. A također vezano za ovu Agram banku, nažalost, puno se o tome govorili, kako će to pomoći poljoprivrednicima, međutim, ono što je činjenica mislim da moramo raditi, da bankarski sektor koji ima više, puno više novaca nego što ima država da spuste kamatne stope i da financiraju poljoprivrednike, kao što se poljoprivrednici financiraju u Europi.

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lalovac govorili ste o projekcijama, htio bi ovdje javno pročitati jednu projekciju koja se iščitava iz segmenta pravosuđa. Dakle, već sam pročitao koliko dajemo za USKOK na godišnjoj razini, od 2016.-2020. dakle, 21 milijun, 23, 25, 26 ,26. To je negdje u toj liniji.

Što sam htio reći. Taj se problem multiplicirao, pa tako smo danas se našli u situaciji, da onoliko koliko svake godine dajemo USKOKU koji se ne bavi samo time, nego sa stotinu drugih stvari, mi toliko isto moramo dati samo za jedan predmet koji nije na vrijeme riješen. Da smo dali novac na vrijeme, uštedili bismo višestruko. Višestruko. Ali, kod nas se događa da nema volje da se raščišćava situacija u pravosuđu, hoćete stečajeve, hoćete zemljišne knjige, hoćete sudove ove ili one vrste, hoćete Državno odvjetništvo, pravosudnu policiju, pravosudnu inspekciju, što god hoćete, nema volje da se popravlja taj aparat. Nego dozvoljavamo da građani trpe štetu, dok stvar ne naraste. I onda nam se događa da dajemo više za arbitražu, nego što dajemo za suzbijanje, ne samo te arbitraže nego i stotinu drugih slučajeva. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Danas je o tome dosta govorio kolega Bulj, koliko nam dugo stečaj traje, kako se obezvrjeđivala imovina. Kako se zapravo prodavalo to dosta u bescjene ta imovina, kako su poduzeća dovođena u stečaj, samo kako da bi se došlo do nekakve vrijedne imovine, gdje su se kasnije radile nekakve određene preprodaje itd., itd. I onda kada vidite ostanete šokirani koji su to iznosi s kojima su upravljani pojedini stečajni upravitelji. I vidite da je pojedini stečajni upravitelj upravljao s puno većim iznosom, nego što cijelo Državno odvjetništvo i USKOK upravlja sa novcima. Sad se postavlja pitanje, je li to zapravo nekakva na koji način možemo ograničiti, uvesti nadzor na upravljanje i na stečajne upravitelje i sve ove. Jer meni je nenormalno da se onda nakon nekoliko godina, da ovoga kojega istražuju, da oni imaju, oni cijela ekipa ima puno manje novaca, nego samo ovaj kojega se zapravo pokušava vidjeti da li je radio po zakonu ili ne. To svakako u budućnosti, ali kaže, nije problem novaca ako se kaže Vlada, da treba nam za obrazovnu reformu, netko je danas govorio, treba nam 200, 300 ili 400 milijuna kuna. Po godinama kako će to ići, itd. Međutim, konačnih evaluacije svake pojedine reforme se zapravo ne vide nikako. Sljedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj. Hvala lijepo predsjedavajući, kolega Lalovac, i sami ste rekli EU fondovi su u biti, gospodarski bi bio imput, tj. razvoj gospodarski EU fondovi.

Znači tu smo u minusu. Što se tiče samog promatranja, toga, znači imamo ostvareno 4, 5% od planiranih. U biti po ostvarenome, mi smo u strašnoj lošoj poziciji. Prema tome, negdje oko 4 milijarde kuna Hrvatska uplati godišnje. Još uvijek znači plaćamo u europsku blagajnu zajedničku, a u biti se grade projekti u drugim državama. Još jedna vrlo bitno pitanje za naš budžet bio, znači to su banke, i sami ste rekli, međutim, ono što ste vi govorili do sada bezbroj puta, ja mislim da je vrijeme da se napokon u Hrvatskoj banke ponašaju kao u drugim državama, poglavito odakle dolaze. Pa tako i sami znate i o tome ste govorili, da 4 milijarde kuna naknade i provizije banke uzmu godišnje našim građanima, pravnim subjektima. To je bez, to nije kamata, to ste i sami govori.

Znači, kočnica investicija je u biti oni koji bi trebali gospodarstvo u biti poticati, a to su očito Vlada i banke. Hvala lijepo.

Do kraja godine iako je u rebalansu smanjeno sa 11 na 9, iduće godine 13,8, pa 14, pa 15 milijardi. Vrlo je loše, znači nismo izgradili institucije da bez obzira koja vlada bila, a znamo da nam tamo iz godine u godinu zapravo nekako novci nam odlaze i da smo svi ovisni o tome da li tamo neki ministar sjedi ili ne. Znači bio bih sretan da stvarno izgradimo tu instituciju i da kažemo koliko to košta. Neka kažu koliko to košta, koji su to kvalitetni kadrovi koji mogu povlačiti sredstva i raspisivati natječaj i ugovarati i sve nevezano koji ministar sjedi. E, tada ćemo biti europska država.

Ne govorimo o pojedinom ministru. Međutim što se tiče banaka tu ste u pravu. Neke njihove zarade od neto kamate je zapravo oko 10 milijardi kuna i to je ona činjenica koja se sada napokon počinje dolaziti zakonski prijedlozi o tome da hrvatski građana, poduzetnici, poljoprivrednici kada flasiraju svoj određeni proizvod mogu financirati svoju poljoprivrednu proizvodnju po 2 do 3%, a ne na žalost 7 do 8% onda moraju zadužiti svoj traktor, svoj plug i sve mogu zadužiti i onda dođu zapravo i jednostavno kasnije ne mogu plasirati taj proizvod zato što eto … [[Govornik se ne razumije.]] po jednu kunu možete sve kupiti. Zahvaljujem kolega Lalovac. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Lalovac govorili ste o konsolidiranom proračunu i izvanproračunskim korisnicima koji je problem višegodišnji s kojim ste se i vi susretali. Pa ovdje sam proračun svih proračunskih korisnika zapravo je petina ukupnog proračuna konsolidiranog i vidimo da zapravo udio u manjku odnosno postotak od BDP-a vidite u ovoj tablici se njihov doprinos zapravo smanjuje odnosno 2020. će čak biti na 0,60 pozitivnog BDP-a što znači da ipak nekakve intervencije i određeni pomaci u rješavanju zapravo tog problema se naziru.

A kažem držim da će se nastojati tu ipak na određeni način postići racionalizacija i konsolidiranje u pravom smislu. Odgovor kolega Lalovac. Pa uvažena kolegice znači nije problem kada iznesete danas zapravo je proračun trebali smo čuti kako će se doći do toga i trebaju prvo zakon biti, pa onda da će to biti. A ne kaže, prvo kaže to ćemo pokazati, pa ćemo jednog dana donijeti zakon. Ja bih volio danas možda uvodno ili da je premijer rekao ili bilo koji od ministara rekli da, to su izvanproračunski fondovi, zakoni su u proceduri, bit će zajedno sa proračunom itd. onda nema nikakvog problema da imamo puno kvalitetniju raspravu. Mi bi danas puno kvalitetniju raspravu, evo ja sam danas malo i sa kolegom Butkovićem, ja osobno smatram da je ovo Vlada nedavno što je napravila restrukturiranje duga da je to dobra stvar i to sam javno rekao bez obzira hoće li netko kritizirati jer smo uspjeli u tome dijelu iskoristiti jedan dio novaca, refinanciranje duga i ministar zapravo koliko može zapravo koristi taj dio povoljno na financijskome tržištu i to je pozitivno i to nema nikakvog, nikada niste čuli od mene da ću kritizirati. Mislim da je dobro što se to napravilo za ceste da se tako produžila određena ročnost, smanjila kamata i da će sada taj jedan pritisak na buduće neke ministre financija biti puno manji. Međutim toga je jako puno. I kažem sve takve prijedloge koje dajete od mene ćete dobiti osobno bez obzira kažem od mene ćete dobiti podršku. U ime Kluba zastupnika IDS-a PGS-a i LRI-a poštovani kolega Tulio Demetlika. Izvolite.

Poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku reći ću da Klub IDS-a PGS-a i LRI-a ovakav prijedlog državnog proračuna za 2018. godinu kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu neće podržati. Iz kojeg razloga? Jer iskreno rečeno od ovog proračuna smo očekivali puno više.

Iz predloženog proračuna vidimo da za 2018. godinu planiran je rast prihoda državnog proračuna od 6,1% u odnosu na aktualni proračun. Očekivan rast poreznih prihoda slijedeće godine je na 3,4% u višoj razini od ovogodišnjih. Pri čemu planirate da će samo od prihodi od PDV-a porasti za 7,3% Projekcije ukazuju kako će glavni generator rasta hrvatskog gospodarstva biti osobna potrošnja dok će doprinos neto izvoza biti blago negativan. Rast temeljen na domaćoj potrošnji otvara rizike za održivost rasta naročito ako se ne provedu ozbiljnije strukturne reforme. U tom kontekstu bilo bi poželjno da Vlada u obrazloženju prijedloga proračuna ukaže na stavke na kojima će smanjivati rashode u slučaju da se ne ostvare planirani prohodi. Osim rizika ostvarenja manjih prihoda od planiranih, postoji i rizik na strani rashoda, npr. od pokrenutih sudskih tužbi kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. A sigurno je da će intenzitet rast osobne potrošnje polako slabjeti kako se iscrpljuju učinci porezne reforme. Tako da daljnje jačanje izvoza nužno je za održavanje gospodarskog rasta ali i rast investicija, međutim, trenutna razina investicija daleko je od predkrizne. Ne ulazeći u raspravu o tome da li je stvarno realno očekivati ove brojke i da li će se one ostvariti, želim se osvrnuti na sektore u koje je Vlada propustila uložiti ili ulaže premalo sredstava kao i dosadašnjih godina. Predloženim povećanjem rashoda za kupovanje socijalnog mira i podrške, Vlada opet pokazuje ono što smo više puta naglasili, da nema ni odlučnosti ni hrabrosti za provedbu cjelovitih reformi za jačanje gospodarstva koji je prvi i osnovni preduvjet zadovoljavanja svih potreba naših društva, tj. naših građana. Kroz jačanje gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta, postigla bi se stabilnost i sigurnost, potaknuo bi se demografski rast, smanjilo bi se iseljavanje što bi doprinijelo sveopćoj promjeni stanja u državi. Prije par dana objavljena je studija, analitička podloga za izvješća o napretku provedbe sporazumna o partnerstvu između RH i Europske komisije koji je izradio tim istraživača iz Instituta za razvoj međunarodnih odnosa u kojoj se ocjenjuje relativni položaj Hrvatske u odnosu na prosjek EU-a u razdoblju nakon pristupanja. Prema njihovim zaključcima, Hrvatska ne uspijeva poboljšati svoj relativan položaj u odnosu na druge zemlje članice i to se pokazuje na mnogim područjima, uključujući demografski razvoj, inovativnost, gospodarenje otpadom i kvalitetu vodoopskrbe, željeznički prijevoz i dostupnost širokopojasnog interneta velikih brzina, zatim u kvaliteti vladavine prava, zapošljivosti mladih, internacionaliziranost visokog obrazovanja i ostalim vrlo važnim područjima. Iščitavajući ovaj prijedlog proračuna trebali bismo vidjeti kakvi su planovi Vlade i u što namjerava ulagati do 2020. kako bi se taj položaj Hrvatske poboljšao. I što možemo uočiti? Možemo uočiti da je Vlada za neke od navedenih sektora predvidjela povećanje proračuna u odnosu na prethodne godine međutim zbog nedostatnog ulaganja koje traje već godinama, to svakako nisu brojke koje nas mogu impresionirati a kamoli pokrenuti pozitivne trendove. Tako npr. proračunska sredstva namijenjena za željeznicu ostaju otprilike na istoj razini kao i prethodnih godina. A svi znamo u kakvom su stanju naše željeznice i koliko se daleko nalazimo od pružanja suvremenih putničkih, teretnih, željezničkih usluga kakve postoje u razvijenoj Europi.

Osim toga, nedovoljno se ulažu u gradnju novih i rekonstrukciju postojećih željezničkih pruga kao što je npr. teretna pruga Lupoglav … [[Govornik se ne razumije.]] u Istri koja bi mogla i trebala biti najjeftinija poveznica za prijevoz roba sa Jadrana u središnju Europu ili primjer nizinske pruge Rijeka-Zagreb. Za mjere populacijske politike koju Vlada proklamira od početka vladavine, izdvojeno je oko 250 milijuna kuna više nego ove godine uključujući produženi porodiljni dopust i opremu za novorođenče. U zemlji koja ima toliko narušenu demografsku sliku kao što je Hrvatska, za koju su napravljene projekcije da će ovim tempom za 10 godina, spasti na samo 3 milijuna stanovnika. Da ne govorimo kakve bi to posljedice izazvalo za mirovinski, zdravstveni, obrazovni i financijski sustav, ta su sredstva svakako nedostatna. Osim toga, svima nam je poznato da se mlade obitelji neće odlučivati na proširenje obitelji zbog par stotina ili čak tisuća kuna naknade i pomoći. Demografski rast moramo poticati privlačenjem investicija i otvaranjem novih radnih mjesta, stvaranjem sveobuhvatnog poticajnog okruženja od posla do stanovanja, povećanja životnog standarda, socijalne stabilnosti i sigurnosti. Naznaka za takva sveobuhvatna i cjelovita, dugoročna rješenja u ovom prijedlogu proračuna, nažalost nema. Slikovito bi rekao da gasimo požar sa malim kanticama a mi smo u situaciji da ih gasimo kanaderima. Kako slušamo vladajuće, proračun izgleda optimistično. Međutim nema stavke koja bi pokazala ozbiljnost i viziju za tu budućnost. Za primjer ću navesti davanje na raspolaganje neiskorištene državne imovine. Upravo s ciljem već navedenog stvaranja sveobuhvatnog poticajnog okruženja koje će pokrenuti pozitivne demografske trendove, zaista je žalosno svjedočiti situaciji koju danas imamo u Hrvatskoj. a radi se o situaciji u kojoj ogromne poljoprivredne površine i građevine, jednom riječju neiskorištene državne imovine, zjape prazne i propadaju umjesto da ih država postupkom decentralizacije prenese na lokalne i regionalne samouprave s ciljem bržeg i efikasnijeg stavljanja u funkciju i stvaranja novih vrijednosti. U prošle dvije godine po pitanju decentralizacije i upravljanja državnom imovinom nije učinjeno puno, a iz ovih projekcija proračuna vidljivo je da Vlada nema namjeru sprovest obećanu decentralizaciju. Jedan konkretan primjer bivše vojarne u Puli pokazali smo i ovdje iznijeli kako bi planirana ulaganja dovela do novih zapošljavanja, ali i pozitivnih posljedica za punjenje državnog proračuna. Ukupna ulaganja od 189 milijuna eura donijela bi državnom proračunu priljev od 19,5 milijuna kuna godišnje od poreza na dobit i 14,4 milijuna kuna godišnje od PDV-a na hranu i piće. Umjesto takve obostrane koristi za lokalnu razinu i centralnu državu odlučili ste ne učiniti ništa i prepustiti državnu imovinu daljnjem propadanju. Ali kao što sam na početku spomenuo za državnu razinu u ovom proračunu ne vidim ni viziju ulaganja u budućnost Istre od strane države. Ulaže se samo u ono što je najnužnije i ni korak dalje od toga. Opet ne gledate dugoročno i održivo. O nužnosti decentralizacije klub IDS-a s ove govornice govori stalno i nastavit ćemo, bit ćemo uporni, nastavit ćemo jer ne samo da se još ništa nije promijenilo po pitanju decentralizacije nego po nama ide na gore, prema još većoj centralizaciji, što dokazuje i prijedlog najnovijeg Zakona o financiranju lokalne samouprave, Prijedloga zakona o regionalnom razvoju, a još uvijek čekamo novi Zakon o upravljanju državnom imovinom. Kada već niste omogućili lokalnoj razini da kroz funkcionalnu i financijsku decentralizaciju maksimalno razvija svoje sredine i da za svoje poteze i politiku preuzmu punu odgovornost očekivali smo da ćemo u proračunu vidjeti kako pomažete lokalnim jedinicama onim novcem koji nije njima dan na raspolaganje. Tako u proračunu nema predviđenih sredstava za sanaciju i dogradnju staračkih domova, škola, specijalnih bolnica ni domova zdravlja u Istri. Želim naglasiti da i Sveučilište Jurija Dobrile u Puli je jedino sveučilište kojemu se iz godine u godinu umanjuju sredstva iz državnog proračuna. Osim toga zbog sporosti Vlade da izmijeni operativne programe kako bi se omogućilo sufinanciranje projekata koji su izostavljeni u postojećim operativnim programima, a izostavljeni su upravo iz razloga ne suradnje državne razine i lokalne ili regionalne samouprave. Sada nismo u mogućnosti čak ni kandidirati, a kamoli realizirati bezbroj projekata. Ja ću navesti par primjera, a to se odnosi na konkretno na ulaganje u lučke infrastrukture u lukobrane u Puli, Poreču, Rovinju, Vrsaru, Taru i Rabcu, da bi se ispravila ta učinjena šteta država bi jednostavno to trebala sufinancirati te projekte iz državnog proračuna. Da država nije centralizirana i da sav novac ne odlazi u državnu blagajnu mogli bi i sami realizirati najzahtjevnije projekte i ne bi trebali tražiti novac iz državnog proračuna koja i ni u proračunu nisu osigurana ni planirana.

Izvolite. Kolega Demetlika, samo dvije rečenice temeljem onoga što ste rekli da se ni iz europskih fondova, a ni u proračunu za 2018. godinu ne vidite mogućnost financiranje izgradnje novih društvenih domova, dječjih vrtića i slično ni u Istri, a mogu reći ni u drugim dijelovima Lijepe naše. Naime, kao što znamo da iz europskih fondova mogu se takvi objekti graditi odnosno kandidirati za naselja ispod 5 tisuća stanovnika, međutim to nije propust ove Vlade i ovog ministarstva nego je davno prije kada se ugovarala ovi operativni programi tada se nije predvidjelo tako nešto.

Izvolite. Zahvaljujem. Kolegice, mi smo i danas o tome pričali i na odboru i činjenica je da i ministra Žalac je obećala da će raditi ubrzano na novim operativnim programima, ali to možemo očekivati tek poslije 2020 godine. Činjenica je da u 2018., ali i u projekcijama 2019. i 2020. mi iz državnog proračuna već kada ne možemo za te namjene za koje smo rekli vrtići i slični projekti, ne možemo ih financirati iz europskih onda normalno bi bilo da budući da je i u proračunu predviđen priliv od 13,8 milijardi europskih sredstava onda one sredine upravo kao što je Istarska županija i Primorsko-goranska i grad Zagreb kojima će biti onemogućeno i za neke druge projekte koji se financiraju iz europskih fondova, upravo zbog indeksa razvijenosti mi ćemo biti oštećeni na dva kraja. Jedno šta od poreza na dohodak idu sredstva u fond za poravnanje za koje nećemo imati pravo pomoći i isto tako iz europskih fondova, tako da ćemo biti zakinuti za dvije strane. I zato smo tražili da onda nekom decentralizacijom koja se ne predviđa ni u 2019. ni u 2020. jednostavno ne vidimo mogućnost realizacije ovih značajnih projekata upravo za razvoj u našim jedinicama lokalne samouprave. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a, HSU-a, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo, na kraju smo jednog burnog dana i ja sam, ja govorim u ime zadnjeg oporbenog kluba GLAS-a i HSU-a, kao što sam i 2017. govorila, odnosno 2016. kada je bilo riječ o proračunu za 2017. također u ime jednog kluba.

Dakle, gledajući nominalno gospodarstvo i prihodi države rastu, što je dobra vijest. Ali i dobra prilika, koju bi pametna i odgovorna Vlada iskoristila. Međutim, iz prijedloga proračuna, vidimo stare boljke svih hrvatskih proračuna, koji se često opisuju jednom zgodnom floskulom razvojni i socijalni. U teoriji navedeni rast, svaka pametna Vlada iskoristila bi kao prigodu za smanjenje duga, odnosno, javnog deficita, ali ovo što vidimo kao prijedlog državnog proračuna, možemo okarakterizirati, kupovinom određenih društvenih skupina. Da se nije navršila tek prva godina mandat, odnosno, mogli bi pomisliti, da se radi o jednom predizbornom proračunu, stoga moram priznati, da imam i strah i pomisliti, kako će za 3 g. izgledati onaj stvarni predizborni proračun. Opet gledajući nominalno i ovaj prijedlog proračuna donosi smanjenje deficita, no razumno je pitati se, je li je to dovoljno i može li se još smanjiti? Odgovor je da može. No prije toga, recimo, nešto o tome, kako bi i zašto trebalo smanjiti deficit. Zbog toga što u dobrim vremenima treba akumulirati fiskalni kapacitet, kako bi se premostila loša razdoblja ili jednostavno rečeno, štedi se kad se ima. Okolnosti u kojima se trenutno nalazimo neodoljivo podsjećaju na razdoblje vladavine Ive Sanadera. S tim da su tada stope rasta bile više nego što su to danas. I sadašnja fiskalna politika ove Vlade u tom smislu nije drugačije postavljena u odnosu na tadašnju. Ono što je zajedničko i toj i ovoj vladi, jest da se povećanje rashoda dešava u nereformiranoj državi. Odnosno, nereformiranom sustavu i da je strukturna fiskalna prilagodba gotovo posve nestala. Drugim riječima, prepušteni smo sreći, okolnostima i nadanju da će se ovakav povoljan poslovni ciklus nastaviti. No, što ako se ne nastavi. Što ako ne budemo povlačili sredstava iz EU na razini koja je predviđena ovim proračunom. Kolege prije mene su već zaista govorili puno tema i kad ste u ime kluba govorite pred kraj, onda zapravo, već je sve rečeno, no međutim, naučili su me da nikad nije dovoljno ponoviti, pa ajdemo još jedanput reći. Kad je riječ kod fondova, gotovo polovica planiranog porasta, prihoda, nalazi se u tobožnjem povećanju iskorištenosti europskih fondova. Taj plan je toliko optimističan da predviđa rast na iznose koji ni blizu nisu nikad ostvarivi. I to sve što predviđa Vlada koju smo vidjeli blamažu prekjučer, riječ je bila o jednoj važnoj kandidaturi za sjedište europske agencije i ispalo je da nismo ispunili i ankete kako spada. Poslali smo 2 Milana i rezultat rada ta dva Milana je točno bilo, ovo što je bilo da smo morali odustati. Dakle, o realnosti tih planova nek sudi javnost, ali vidjeti ćemo što će biti. Što je s dugovima zdravstva? Hoćemo li i dalje plaćati dugovanja nastala u nereformiranom i sustavu kojim se neodgovorno upravlja. Jer nema ni jedne garancije da će zdravstveni se sustav ustaliti na razini da ne stvara nove dugove. Bar, ne dok je sadašnji ministar i sadašnja Vlada na vlasti. Bojim se da će u budućnosti građani Hrvatske ponovno lupati ogromni novac u sanaciju zdravstva, koja će i dalje stvarati vrtoglave gubitke, bez da je napravljen ijedan korak prema reformi i racionalizaciji sustava. Jedno od pitanja zašto se nije pokušalo ići u smanjenje iznosa za administraciju? Povećanje masa plaća od 1,4 milijarde kuna, ne možete se pravdati samo kao posljedica primjene kolektivnog ugovora na sve službenike i namještenike. To je posljedica izostanka reforme javne uprave. Usta svim su uvijek puna reformi. No međutim, reforme u startu krećemo s veliko R, pa se pretvori s malo r, pa onda odjedanput onako ko nevidljiva tinta i od reformi nema ništa. Ovim jednako tako osim svega navedenog Vlada ovim proračunom ne pokazuje samo smisao za prioritete, pa ajdemo ukazati za neke stavke.

Nemam ja ništa protiv, što Hrvatska pomaže Hrvate izvan domovine, to nam je i Ustavna obveza, ali ne bi bilo loše da malo razmislimo i o prioritetima. Kad smo recimo kod obrazovanja, ajdemo biti jasni do kraja. Kurikularne reforme nema u proračunu. Povećanje s kojim se ova Vlada hvali je povećanje u nabavi opreme, vjerojatno informatičke i sve je to OK, ali uvođenjem informatike i nabava opreme nije kurikularna reforma i nema ništa od promjene samog odnosa prema obrazovanju. Nabavit će se gomila skupih alata na kojim će raditi stara i zastarjela škola kakovu imamo i s kakovom nismo zadovoljni. Bojim se da ovo povećanje možda da još jedanput naglasim i ponovim nije kurikularna reforma već je dimna zavjesa za to što se ta reforma zapravo neće provoditi. Kao što je već bilo rečeno, ali hajdemo ponoviti i o brojkama kada je riječ o visokom obrazovanju, naime kada pitate mlade ljude razloge zašto oni odlaze iz zemlje, jedan od razloga je i mogućnost obrazovanja. A mi smo Programom usavršavanja za znanstvene novake se izgubilo dvije godine 18 milijuna kuna, dakle gotovo polovicu ukupnih sredstava koje smo imali. Žalosno je da ova HDZ-ova i HNS-ova Vlada nije naučila ništa iz primjera HDZ-ove Vlade Ive Sanadera. Fiskalni oporavak rezultat je u pravilu rada gospodarstva i povoljnih uvjeta otplate dugova, a na žalost to se vrlo brzo i vrlo lako može promijeniti. Lakomislenost koju pokazujete ovim proračunom vrlo brzo može doći na naplatu čak i prije nego što mislite, a posljedice njih će kao i obično i svaki put snositi građani oni koji pune proračun. A puniti ga neće niti avioni, niti povećane braniteljske mirovine, niti sve više državnih i javnih službenika. Oni će ga prazniti. Dobra vremena ozbiljnoj Vladi ne bi trebala služiti za kupovinu glasova određenih društvenih skupina, već bi trebala služiti stabilizaciji fiskalnih kapaciteta. Već smo zaista na kraju ovog jednog vrlo napornog dana, vrlo malo nas ima u sabornici. S ove govornice i kroz replike svi kolege zastupnici i zastupnice već su rekli glavninu toga. Ali nekoliko zaista završnih misli. Odgovorna Vlada trebala bi misliti barem korak ili dva unaprijed, biti oprezna, vladati racionalno i paziti na svaku stavku proračuna. Ozbiljna Vlada ne bi ostavila strukturne reforme na čekanju već bi ovakve godine iskoristila za dodatno smanjenje deficita. Ova Vlada u tom smislu nije ni odgovorna ni ozbiljna. Takav nam je i prijedlog proračuna.

Imamo nekoliko replika. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo kolegice dotaknuli ste se u svom izlaganju EU projekata o čemu sam govorio i prije isto u raspravi. I opet se želim na taj dio mada bi se mogao osvrnuti u kontekstu vaše rasprave i na reforme. Dakle mi ono što 100% izvršavamo u državi Hrvatskoj su obaveze uplate članarina što se tiče prema Europskoj uniji. Ako za početak budemo konstatirali da mi nismo zadovoljni sa spremnošću projekata i novcima koji nam jesu na dispoziciji jer ih minimalno povlačimo, siguran sam kako vi tako i ja imamo isti cilj, da privlačimo i povučemo što više novaca. Međutim, moramo početi otvoreno govoriti i razgovarati gdje su uzroci, gdje nam je usko grlo, da nije bitno da li je zakazala lokalna uprava pa da se optužujemo sa državne razine na lokalnu razinu ili sa lokalne razine na državnu razinu. I kada budemo detektirali uzroke onda definitivno moramo progovoriti tko su to kočničari. Mi na državnoj razini imamo institucije, ja ću spomenuti Hrvatske željeznice gdje imamo takve mogućnosti privući ozbiljno novce, napraviti velike pomake. Međutim, ako javno ne počnemo progovarati o tome, prozivati odgovorno ljude koji su odgovorni za to, mi ćemo ovakve rasprave voditi od proračuna do proračuna, ali pomaka biti neće. Zahvaljujem kolega Giovanni Sponza. Hvala lijepo. Kolega Sponza ja se u ovom što ste vi rekli s vama slažem. Kada nalazite alibi ili razloge ja moram priznati meni je uvijek zgodan razlog kada dijete ujutro dođe u školu i nema zadaću i pita učiteljica zašto nema zadaću, on kaže imao sam odličnu zadaću napisanu ali ju je pas pojeo. E sada, jednako tako kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU fondova mi to radimo slabo i traljavo i trebamo jasno reći zašto to radimo slabo i traljavo, podvući crtu, napraviti analizu, vidjeti gdje je problem i probleme krenuti rješavati. Ako je problem uvijek u nekom drugom, a ne u mene, taj se problem odnosno onima koji rade taj se problem nikada neće riješiti. Stoga treba vidjeti što je problem, da li su procedure problem, način na koji radimo. Ako mi ne povučemo te novce, povući će ih netko drugi i mi ćemo dalje na sljedećem proračunu i sljedećoj godini i na sljedećoj temi žalit se i pričati svoju tužnu priču, svoju tužnu sudbinu, a stvari se neće maknuti sa mrtve točke. Tu su u jednoj replici bili spomenuti i ugradnja liftova u višestambene zgrade, meni je to odličan primjer gdje zapravo zaista kada napravite analizu to je jedan odličan projekt, dobar projekt. Ako ga prepoznamo na vrijeme i ako znamo da je dobar projekt, hajdemo snage jednih i drugih napraviti da taj projekt ide. Jer sam sigurna da bez obzira mi se možemo svjetonadzorskih razlikovati, možemo se razlikovati i u odnosu … [[Govornica se ne razumije]] politike ali u odnosu na dobre projekte koji su korist naših građana ne trebamo, ne smijemo i nećemo se razlikovati. Stoga to su neke stvari gdje pamet na kup. Jer to je interes svih nas bez obzira gdje ovdje sjedimo i kako ćemo o nekim stvarima glasati. Naš interes je da povučemo što više sredstava iz EU i razvijamo projekte. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Vi ste na početku izlaganja rekli da ste iz ovog proračuna iščitali da su određene interesne skupine, dakle primjetni su rashodi, odnosno usmjeravanje sredstava državnog proračuna. Pa možete li preciznije malo reći prema kojima. I molim vas komentirajte zašto prema nekima nisu recimo Državno odvjetništvo, zašto nije prema Uredu za državnu reviziju, sudstvu. Dakle, zašto te krucijalne institucije države drže se na niskoj razini, zašto je proračun prema njima destimulativan.

Dakle, ja sam bila jedna od onih koja je imala mogućnost dat repliku premijeru dok smo se još čuli tko što replicira i jednako tako sam spomenula DORH i rekla sam da iz proračuna vi iščitavate sve. Iščitavate politiku jedne Vlade i kojim smjerom ta politika hoće, treba ići, pa sam tad kroz svoju repliku uplitala premijera ali nisam baš dobila odgovor. Očito sam ga malo zbunila. I rekla sam, godinama slušamo da li kroz javnost ili iza ove govornice ili kad su izvješća gdje se kolege iz DORH-a žale da imaju premalo sredstva, da ne rade u odgovarajućim uvjetima da nemaju gdje arhivirati spise, da im spisi stoje po različitim ne znam hodnicima. I tad iz ovog proračuna uzmete, izračunate i ono što se je moglo izračunati je da je za materijalne troškove DORH-a 333 tisuće kuna mjesečno. Jednog čovjeka kojeg će oni privesti, ja sam sigurna da ima onih koji imaju novčanik da ne kaže u autu, u gepeku ili u ladici puno više od tih 333 tisuće kuna. Apsolutno je čudno očekivati da će oni raditi onako kako trebaju obzirom na sredstva koja imaju. I kad sam govorila o skupinama točno o tom je riječ. Vaše pitanje je možda bilo bolje za ministra Marića, neću ja ulaziti u sve ostalo. Ali mi kad čitajući proračun zaista vidimo da ovo što ste vi rekli da se namjerno, nikad ja, ja imam previše godina da vjerujem da je slučajno.

Sljedeća replika poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dvije stvari, jedno htjela bih ponoviti da se jasno čuje. U ovom proračunu za kurikularnu reformu, što znači sadržaj i promjena pristupa obrazovanju je kad se odbije ono što je za tehničku opremu i honorare ostaje 4,9 milijuna kuna više. Ako kao što je poznato je rečeno da za ukupnu kurikularnu reformu treba 500 milijuna, recimo da je ova 4,9 pet milijuna, 100 godina, 100 godina ćemo raditi kurikularnu reformu. To je jedino što se čita iz proračuna. I drugo ova škandalozna situacija sad kao što ste kolegice Mrak-Taritaš rekli dva Milana, odnosno s činjenicom da smo odustali zato što se nismo pripremili za pokušaj da dobijemo Europsku agenciju za lijekove. To je otprilike isti način pripreme, čak jednostavniji način pripreme nego za traženje europskih sredstava iz europskih fondova. Pa ako nismo u stanju ispunit upitnik koji pita koliko direktnih letova u europske prijestolnice ima iz Zagreba, kako možemo u proračunu računati sa takvom sigurnošću na europska sredstva gdje se treba malo ozbiljnije pripremiti nego što je bilo potrebno za ovu kandidaturu za koju nismo uspjeli ispuniti niti upitnik kako treba. Odgovor kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala vam lijepo. Pa zaista dvije teme, jedna tema kurikularna reforma. Na to što ste rekli ja vam samo mogu reći ono iz jednog vica. Kaže da li više vjeruješ svojim očima ili mojim riječima. E sad kad je riječ o proračunu uzmemo proračun i vjerujemo svojim očima.

Vidite, pročitajte i sve ostalo. Ali kad je riječ o aplikaciji za jednu agenciju, dakle znate bez obzira tko sjedi u ovoj sabornici, bez obzira tko je premijer ili je ministar on u času kad postane premijer ili kad postane ministar ili kad postane gradonačelnik grada u kojem živite on je vaš premijer, vaš ministar, vaš gradonačelnik. I kad vidite neke situacije bude vam neugodno. Dakle, ja kad sam vidjela zaista ovo što sam rekla dva Milana koja su otišla i tamo govorila o važnosti da bi Hrvatska to trebala dobiti meni je bilo neugodno, spustila sam pogled i bilo mi je uopće neugodno to gledati. Napravite sve što je. Na taj način pokazujete volju i želju zemlje za određeni iskorak. Ovo je bila jedna prilika bez obzira možda na kraju svega toga mi i ne bi ušli čak ni u taj lutriju koja je na kraju bila između dva grada. Ali smo se trebali najbolje moguće pripremiti, ići najboljim mogućim timom, pokazati da nam je stalo.

Imamo još jednu repliku. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice, evo ja se nadovezujem na ovaj problem kurikularne reforme odnosno nelegitimne redukcije kurikularne reforme na nabavku informatičke opreme. Uistinu ukoliko budemo iščekivali sljedećih 100 godina da se osiguraju sredstva za kurikularnu reformu, a po svemu sudeći ćemo tu kurikularnu reformu iščekivati sa onom informatičkom opremom koju ćemo nabaviti sljedeće godine, onda se kurikularna reforma nama objavljuje i to postaje religijska datost jer onaj tko može povjerovati u to da će se kurikularna reforma ostvariti i da će se do znanja kao jednog čovjeku naj pripadajućeg posjeda doći tako da se nabavi informatička oprema u 2018. godini i da se javnost uvjerava kako je to upravo ono što treba hrvatskom obrazovnom sustavu, onda se nalazimo uistinu aporijskoj povijesnoj situaciji u kojoj će nam i 100 godina biti malo da iz nje izađemo. Nadalje ovu aporijsku situaciju vidim i u tome ovom što se najavljuje polovice sljedeće godine, a to je opet nelegitimna jedna demografska populacijska mjera koja je svedena na socijalnu mjeru. Što to znači? To znači da smo odlučili uvesti dječje doplatke mnogim obiteljima po 100, 200, 300 kuna ćemo im dati, a u isto vrijeme ćemo ukinuti porezne olakšice srednjem sloju. Obitelji koje pripadaju srednjem sloju oni će ostati recimo bez tisuću i 150 kuna ukoliko se radi o obitelji s dvoje djece. Dakle, to se opet radi o jednoj nelegitimnoj politici i zbog toga ovaj proračun uistinu možemo mu prilaziti sa strahopoštovanjem kako vjernik prilazi svakoj religijskoj datosti. Hvala lijepo. Kolega Vučetić zaista vi ste tu ja bih rekla govorili o nekoliko tema, pa ću ja možda krenuti odozada pa prema naprijed. To najnovije koristimo. To nije mjera demografske ni obnove, niti revitalizacije, niti bilo što slično. Ja ću iskoristiti ono što je rekao kolega Demetlika, a to imate lončić vode i gasite požar, a trebali bi kanader. Dakle, otprilike riječ je zaista o socijalnoj. Jednako tako je riječ da mi imamo prilike vidjeti od kada je krenula set zakona vezano uz poreze za dalje, da zapravo kontinuirano osiromašujemo srednji sloj, a na srednjem sloju bi trebali temeljiti daljnji razvoj. Dakle, mi u principu kroz te svoje politike koje sada ova Vlada provodi te ljude mi tjeramo da odu i potraže svoju bolju budućnost iz Hrvatske. A da se vratim na početak vašeg pitanja, krenuli ste vi sa kurikularnom reformom. I mi svi smo svjesni da je to zapravo ono vjeruj mi na riječ da je, a zapravo ono što vidite, vidite da nije. Pa hajdemo biti realni.

Dakle, ja zaista to za sebe mogu reći da sam u tim nekakvim situacijama daleko iza. I sada smo mi odlučili nešto jako važno uvesti informatiku kao obvezni predmet u 5. ili 6. razred. Što ćemo s tim napraviti? Meni izgleda kao da smo htjeli kupiti novu informatičku opremu i napraviti nekakav novi nered u školi jer sada je pitanje jel' ima dovoljno učitelja, nema. To je nešto posve drugo, a brojke nalažu kada podijelite i vidite 100 godina.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Ciljevi ovog proračuna što je vidljivo imaju trend odnosno tendenciju fiskalne održivosti, projiciraju ekonomski rast i s određenih pozicija proračunskih vidljiva je također pojačana kontrola rashoda sa konačnim ciljem smanjenje javnog duga. Vide se u projekcijama i trendovi daljnjeg poreznog rasterećenja sa konačnim ciljem znači i da se kreditni rejting Hrvatske vrati na onaj investicijski. Danas je bilo puno govora sa jedne i sa druge strane o proračunu i oni koji su bili ili s jedne ili s druge strane najžešći protivnici ovoga proračuna stječe se dojam da nikada ili skoro nikada nisu imali mogućnost preuzeti odgovornost i predložiti nešto slično. Jedan dio kolegica i kolega raspravljao je, nastojao je vidjeti i one pozitivne trendove koji se mogu iščitati iz ovog proračuna. Ja ću ponoviti ono što sam kazao u ime kluba i na Odboru za lokalnu samoupravu i što smatramo u Klubu HNS-a uvažavajući ove glavne ciljeve koji se iščitavaju iz proračuna, međutim smatramo da je u dijelu ambicioznosti ipak trebao biti malo liberalniji i ambiciozniji. Činjenica je da se i u projekcijama ne vide strukturne reforme. Ovo je ipak treća razina proračuna i postavlja se pitanje koliko je moguće vidjeti određene strukturne reforme iz treće razine proračuna kroz projekcije? Svjesni smo da su one nužne. Međutim mogu se složiti isto tako i sa kolegama koji su kazali da je vrijeme, nema lošeg i dobrog vremena za pokretanje reformi. Međutim, isto tako moramo bit svjesni da određene reforme koje nisu, a govorimo o dvije do tri one koje su ključne i za održivost proračuna ne mogu trajati na godinu ili dvije dana. Ako uzmemo samo reformu mirovinskog sustava, ako uzmemo reformu zdravstvenog sustava koji su neminovno povezani to je proces koji uz ovakav trend gospodarskog rasta, kroz ovakvu kontrolu rashoda, rashodovne strane pogotovo onog dijela rashoda koji može država direktno kontrolirati naprosto moramo biti svjesni, moramo bit strpljivi da oni traju. Da bi i jedan i drugi sustav koji je izuzetno nužno je reformirati imali elemente održivosti. Mogli smo gledat ovaj proračun, bilo je i promišljanja, sav onaj višak koji je ostvaren, mislim da se radi negdje 6 zarez nešto milijardi kuna, mogli smo staviti na onu stranu smanjenje javnog duga. Može. Međutim što bi tada dobili? Jednu statiku koja se ne bi manifestirala samo u 2018. godini, nego bi takav statički pristup prouzročio još gori, još gore projekcije devetnaeste, dvadesete da ne kažem, naravno nisu sadržane u proračunu, ali za perspektivu Hrvatske u cjelini. Kad sam kazao da je možda trebao biti malo ambiciozniji, to je moj, to je stav HNS-a i moj osobni stav, smatram da smo trebali u dijelu smanjenja javnog duga biti malo oprezniji. I taj dio sredstava možemo sad projicirati da li je to milijarda kuna, milijarda i pol plus četiri milijarde koje su investicijske od ovog viška, plus milijarda i 400 koja ulazi direktno potencijal investicijski na lokalnu samoupravu volio bih da se izračuna kolika je to projekcija rasta BDP-a. Ona je sada trend pada. Da li bi tada u tim okolnostima BDP rastao više nego što je tu u projekciji za projekciju 2019., 2010. Naravno mi smo jedno mikro okruženje ne samo u Europi, a kamoli u svijetu i činjenica je da se određene refleksije odražavaju na nas iako ne u tolikoj mjeri koliko je možda oprezno planirano.

One jesu ovim proračunom vidljive. Znači ne bi bilo povećanja plaća, poštivanja kolektivnog ugovora, ne bi bilo indeksacija mirovina. Tada bi oporba kazala ništa niste napravili, niste ispoštovali ovo, niste digli mirovine, niste rodiljne naknade povećali, nema energetske obnove zgrada javnog sektora, nema lokalnoj i regionalnoj samoupravi dvije milijarde kuna, nema decentralizacije, nema ničega. Mislim da moramo prije svega bit realni, objektivni a pogotovo htio bih samo prokomentirati jedan segment jednog ministarstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Treba biti ne samo dobro gledati, nego treba biti i vješt čitač proračuna treće razine. Ja bih samo htio ponoviti da demantiram a imam obavezu što se tiče povećanja proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. Jeste najveći dio planiranog rasta išao je na plaće. Govori se nema kurikularne reforme, kritizira se uvođenje informatike, kritizira se nabava informatičke opreme. Da nismo to planirali u proračunu, kazali niste niti to napravili. Tako da sve one negacije koje su izgovorene upravo na ovaj dio apsolutno ne piju vodu. Činjenica je da je orijentacija obrazovanja krenula više ka STEM područjima kao onim područjima i više novaca ka onim područjima koje su potrebite gospodarstvu. Provedba obrazovne reforme, kurikularne reforme jedan dio, to je integralni pristup i to je ne treba gledati jednostrano. Vrlo je jasno isprezentirano, znači pilot projekt kreće naredne godine. Cilj je 2019., 2020. najkasnije cjelovita obrazovna reforma kreće. Što je obrazovna reforma? Zar nisu obrazovna reforma ljudi? Tko će provodit obrazovnu reformu? Stručne radne skupine praktički rade reviziju onoga što je rađeno bilo, što je došlo sa javnog savjetovanja. Sad ne idu određeni kurikulumi na revizije. Mislim moramo bit realni i objektivni. Povećanje u odnosu na 2017. je negdje oko skoro 4%, 3,98% Što se tiče bilo je spomena tu da ako se oduzme onaj dio koji je u opremu, koji je u infrastrukturu itd. da ostale praktički očito nismo dobro čitali. Europski znanstveni projekti u iznosu od 8, 1 milijarde. Program doktoranada i poslijedoktoranada skoro 50 milijuna kuna. 7,1 milijun kuna više. Financiranje znanstvene djelatnosti povećanje za 8 i pol milijuna kuna više. Hrvatska zaklada za znanost 5 milijuna kuna više. Financiranje vanjskih suradnika potpora umjetničkim studijima 10 milijuna kuna. Povećanje na međumjesnom prijevozu zaboravljamo da država sufinancira prijevoz srednjoškolaca. Tu je 5 milijuna kuna više.

Knjižnica, lektire itd., itd. da ne čitam, da ne nabrajam. Znači, definitivno ne stoji ono što je bilo izrečeno. A ja bih želio da svi zajedno vi koji negirate jedan početak obrazovne reforme vjerujem da će vas aktivnosti u narednim godinama demantirati. Što se tiče lokalne samouprave efektivno negdje oko 1,4 milijarde. Prema spoznajama to su investicijska sredstva. Znači da li će ići u društvenu infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu, znači ne ide na potrošnju. Naravno, nema potrebe, nema potrebe da ide na potrošnju. Ići će na bolji standard građana. Vjerujem da će se zajedno u sinergiji sa europskim novcem izgraditi novi vrtići, kvalitetnija komunalna infrastruktura, obrazovna infrastruktura.

Međutim, nisam isto ovdje u sabornici čuo od nikoga prijedlog da će uložiti amandman i pokazati svojim amandmanom da on inicira da pokreće da nama koji smo u poziciji daje za primjer kako on to misli u proračunu napraviti stavku da se pokrene reforma javne uprave. Pa čitajte kolegice i kolege zašto. Em je kolektivni ugovor i svjesni smo i ono je bilo isticano i na odborima i ovdje u Saboru nedostatak kvalificiranih ljudi za valorizaciju i revalorizaciju projekata koji se financiraju iz europskog novca. Struktura u javnoj upravi je nepovoljna toga smo svjesni. Ali vjerujte mi to je isto proces. Vjerujem da ste svi svjesni koji ste imali kontakata neovisno da li od lokalne, regionalne, nacionalne razine da je to proces koji traje na koji način se moglo projicirati kroz proračun? Nadalje, indeksacija mirovina naravno da bi svi htjeli da je ona puno veća. Međutim vračam se na onaj početak o koliko novca, o koliko financija možemo razgovarati. Kada se podmire iz proračuna sve one obaveze koje država ima nazovimo ga fiksni trošak, o vrlo malo novca. Bilo je također komentar da je preambiciozno planirani prihodi 13,8 milijardi iz europskog novca. Jednako tako moramo biti svjesni, a vjerujem da smo svjesni jer o tome smo puno pričali ovdje u Saboru operativni programi kada su dogovarani i s kojim problemima se susrećemo ne samo mi ovdje, pogotovo u ministarstvima, pogotovo Ministarstvo regionalnog razvoja. I svjesni smo jednako tako da promjena operativnih programa može ići možda u ovoj fazi, ali ono što je ključno i što je bitno i što je naš stav, pod hitno treba krenuti sa pripremom novih operativnih programa za nas u smislu financijske perspektive nakon 2020. godine. Jer bojim se da ćemo biti suočeni sa istim tim problemima sa kojima smo i sada i da apsorpcija europskog novca tada nećemo moći kriviti nekog drugog, nego svi možemo svi bi trebali tada snositi dio odgovornosti ukoliko se kvalitetno ne pripremimo za novo financijsko razdoblje. Zahvaljujem kolegi Batiniću. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Poštovani kolega više puta smo da li na formalnoj ili neformalnoj razini komentirali kako u određenim područjima zapravo treba ići bolje, treba ići brže, treba činiti više. Htio bih samo s vama malo produbiti misli i zadržati se na kurikularnoj reformi. Hajmo otvoriti pitanje da li smo mi doista stvorili okvir kojeg smo prilagodili za tržište rada? Po meni je to temeljno pitanje, a temeljno mi je pitanje koje bih volio sa vama prokomentirati iz razloga što do sada imamo model koji proizvodi nove nezaposlene gdje naši mladi sa studija idu na ili velika većina mladih sa studija idu na biro za zapošljavanje. Od mene ste imali priliku čuti kako jesam stava da nama generalno u politici ne samo što se tiče ovoga saziva Vlade, nego i prethodnih Vlada, nedostaje i odlučnosti. Evo, pa ako bi mi mogli samo malo pomoći da li smo mi doista stvoriti potreban okvir za tržište rada i da li nam fali ta potrebna odlučnost. Zahvaljujem kolegi Sponzi. Izvolite. Hvala. Jesmo kolega Sponza i pričat ćemo još dugo vrijeme o tim temama naprosto jer to su sve procesi koji traju. Ja ću vam pokušati odgovoriti na ovo vaše pitanje temeljem vlastitog iskustva što se tiče stvaranja kadrova za tržište rada. Prije svega znači za dogovor mora postojati dvoje, to su gospodarstvenici i drugo obrazovni sustav. Svjesni ste toga a pogotovo imate isto iskustva na tome da obrazovni sustav, to je izuzetno trom sustav, to govorim opet velim iz vlastitog iskustva jer trebalo nam je da bi u srednjoj školi oformili jedno odjeljenje, dobro grad nije osnivač srednje škole, to je u nadležnosti županije, ali i tada je bio župan, sadašnji potpredsjednik Vlade gospodin Štromar, godinu i pol dana nam je trebalo da uvjerimo resorno ministarstvo da nam je potrebno za potrebe domicilne industrije jedno novo odjeljenje drvnih stručnjaka, ne znam koje je svo bilo zvanje stolara ili kako već za potrebe matične tvrtke u Ivanjcu. 2 godine je trajao ukupno proces, srednja škola, županija prilagodili su se u sekundi. Poduzetnik je iskazao kroz pismo namjere, opremio je praktikum u srednjoj školi, u svojoj tvornici je opremio posebnu radionicu za održavanje, sada već izlazi 4 ili 5, 4 ili 5 odjeljenja završenih stolara i za što svi su našli posao u toj tvornici. Znači Ministarstvo, odnosno resorno ministarstvo ali jednako tako i gospodarstvenici. Ono što je problem, jednako tako, vjerujem da bi danas to bilo puno brže jer u tom smjeru ide politika. Međutim činjenica je da i gospodarstvenici jednako tako moraju vrlo jasno artikulirati što žele, koje su im potrebe. Zahvaljujem kolegi Batiniću. Izvolite. Kolega Batinić, pa mislim da ste na kraju malo prejeftino prodali svoju naklonost vladajućima. Dakle da ste bili malo uporniji, da ste bili odlučniji kao što kaže kolega Demetlika, onda bi i mogli reći da je Ministarstvo obrazovanja i znanosti dobitnik ovog proračuna. To ste trebali učiniti, to je bilo vaše obećanje. Međutim to se nije dogodilo. Dakle zaista, ja mogu čak i pohvaliti brojne poteze ministrice Divjak. Ali ministrica Divjak je sama, nije dobila dovoljnu podršku niti vaših kolega, niti potpredsjednika Štromara da proračun Ministarstva, znanosti i obrazovanja bude proračun kojim ćemo se svi mi ponositi. Dakle mi uvijek zaista želimo da taj proračun bude veći on nije dovoljan. Dakle koliko god se vi trudili nas uvjeriti da je proračun dobar i sama ministrica je na Odboru za obrazovanje rekla da je ona umjereno zadovoljna. Valjda je to najblaža ocjena koju je mogla reći. Dakle brojke sve govore. Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja raste 617 milijuna kuna od čega 477 milijuna odlazi na plaće. I to je moralo ići, dakle to nije ništa izboreno, to je moralo tako ići i to bi svaki ministar morao napraviti temeljem svih onih odluka koje su bile vezane uz kolektivne ugovore. Dakle 140 milijuna kuna je rast proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ako pogledamo Ministarstvo obrane npr. 2018., 2020. raste 18% Ali ono što je najporaznije kolega Batinić, da li ste vi u proračunu pogledali kako raste stavka obrazovanja za 2019. i 2020., 0,6% i 0,2% Odgovor kolega Batinić, izvolite. Ja ću se vjerojatno uvijek čuditi, konkretno vi a i mnogi drugi kolege vrlo olako rabite riječi. Vi ste kazali, prejeftino prodali. Vi ste bili ministar dugih niz godina ili koliko, ne znam već. A pogotovo ovim što sada predbacujete i ministrici i nama u HNS-u. No, pustimo. Očito me niste slušali kada sam kazao za povećanje proračuna, tada sam vrlo jasno rekao koliki dio je za plaće a koliko je povećanje onaj dio koji je stvarni. To je jedno. Druga stvar, što se tiče samih projekcija, vi vrlo dobro znate da obrazovnu reformu provode ljudi, obrazovnu reformu provode ljudi i znadete u kojoj fazi je i što rade stručne radne skupine. Odgovornost je prvenstveno apsolutno na ministrici, ministrica ima podršku Vlade. I ja bih želio da vi dijelite samnom jedan dio optimizma, što se toga tiče. Vjerujem da bi to i vama bio, ne samo vama, mislim vama kao opoziciji, također interes. Zahvaljujem kolegi Batiniću.

Hvala lijepo. Sljedeća replika poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Kolega Batiniću, ja sam bila, ja mogu reći da sam ja razočarani optimist, pa onda valjda spadam u klasu pesimista. Ja bih iskreno voljela da ovo što ste vi kazali u vašem izlaganju u ime kluba da je to točno, nitko sretniji vjerojatno od mene a pretpostavljam i od ostalih zastupnika u ovom Hrvatskom saboru. Ajmo redom, rekli ste da zastupnici, neki zastupnici negiraju postojanje određenih iskoraka u obrazovnoj reformi, konkretno u kurikularnoj reformi. Netočno, jer ne može se negirati nešto što ne postoji. Drugo, važnost obrazovanja u Vladi RH pokazano je vrlo jasno kroz povećanje sredstava svih ministarstava u odnosu na plan 2017.g. onako kako je to prikazano u prijedlogu. Znači najveći dobitnici su Ministarstvo branitelja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo obrane, gospodarstva i poduzetništva, obrta. A najveći gubitnicu su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i to je tako. Treće uvođenjem informatike, opremljeno je 209 škola računalima, nije cjelovita kurikularna reforma, čak ni jedan njezin najmanji, odnosno mali dio. Orijentacija obrazovanja prema STEM-u se vidi, da, ulaganju centra izvornosti u znanosti, moj je osobni stav da trebamo ulagati u STEM područja ali nikako i nikada kao društva ne smijemo zanemariti važnost humanističkih znanosti, a to je ono što se u posljednje vrijeme u Hrvatskoj konstantno pokušava progurati, a to je dugoročno štetno za naše društvo.

Izvolite.

Ne mora biti da dobro tumačite, možda ja krivo tumačim. Međutim, kad sam kazao, naprosto nije točno Ministarstvo je, nije gubitnik, naprosto svi su dobitnici. Ja bi želio da ne gledamo tako, tko je dobio više, tko je dobio manje. Jer, ako idemo linearno gledati, povećanje koliko je proračun rastao, po toj logici bi trebali svi biti dobit. Zašto je neko ministarstvo dobilo više zašto neko manje? Pa ne znam, ja bi rekao da je to prije svega procjena i trenutne situacije u okruženju, zašto je Ministarstvo obrane, svi govorimo o avionima, zašto Ministarstvo branitelja. Pa mislim, ako baš hoću biti zlurad, mislim da branitelji prvenstveno trebaju dobiti ovo što će dobiti, ispravljanje nepravde, ali velike zasluge za ovo što su branitelji dobili, možemo pripisati i našoj Vladi u kojoj smo zajedno bili i ponašanje samoga premjera, tada Milanovića. Jer stvorio je vrlo kvalitetnu ozračje i podlogu za ovu situaciju. Što se tiče pojedinih ministarstava, da, vide se trendovi. Zar imate nešto protiv demografske politike? Ja nemam. Osobno ne, jer smatram da je ona nužna da bi se u kasnijim perspektivama mogle raditi reforme. Odnosno, da bi netko u Hrvatskoj mogao uputiti proračun, a ne da nažalost, ovo nije posljedica iseljavanja ovih vlada, to su trendovi unatrag nekoliko godina. Sljedeća replika, poštovani kolega Marko Vučetić. Poštovani kolega, dakle, ne želim se s vama sporiti, jer dopušta mogućnost, da i vi imate dobre namjere, ali i branim i vlastite dobre namjere. Pogotovo kad se radi o kurikularnoj reformi. Jasno mi je da je u sustavu znanosti i obrazovanja, da je 90% sredstava već zadano jer odlaze nam plaće. Jasno mi je da ovo što se sad događa da su pomaci, ali pomaci isključivo na početnim pozicijama. I ukoliko to priznamo, onda postoji mogućnost, da zajednički i definiramo mogućnost da skupa bez ikakvih otpora i konflikta dođemo do željenog cilja, a to je moderno društvo, to je obrazovanje koje će biti upravo za potrebe sadašnjeg društva. I ono što je u raspravi rečeno, suvremena škola, nije škola koja je usmjerena samo prema jednom području recimo stem području. U literaturi i prije nekih mjesec dana bio je simpozij, inovativnost, kreativnost, poduzetnost u obrazovanju. Na tom simpoziju sam jasno rekao da škola treba obrazovati za građansko društvo, a to je da podsvjestimo da svaki građanin može birati i da ima pravo biti biran, prema tržištu rada. I ono što je najbitnije, a prema čemu vode humanističke discipline, a to je da imamo sretne, zadovoljne pojedince, jer bez toga ćemo imati i ogorčene radnike i ogorčene ministre, ogorčene političare i ogorčane rasprave. Što se tiče stem područja, volio bi i upozoravao sam na to da ukoliko smo se odučili stipendirati ove studente, da ta stipendija pokrije čitavo njihovo obrazovanje.

Zahvaljujem kolega Vučetić. Izvolite. Ovo što ste kazali, ja mogu samo podržati. Naime, svjesni smo toga kada govorimo od strukovnog obrazovanja, strukovno obrazovanje 3-4 g. traje, znači to je proces od početka do završetka, studij recimo 5 g. međutim, jednako tako kad sam govorio da je u fokusu trenutno stem područje, naprosto iz razloga da bi potrebe tržišta, potrebe gospodarstva. Činjenica je da ja ću kazati društvenih znanosti ima na tržištu rada. Naravno, da mora biti sinergija u društvu i tu se u potpunosti s vama slažem. To ne znači istovremeno i zanemarivanje određene područja škole, apsolutno ne. Apsolutno ne, ali moramo odgovoriti u trenutku koji je pred nama. I činjenica je ono kad sam govorio kolegi Sponzi, trebalo je 3 g. plus godina prakse da se stvori onaj kadar koji gospodarstvu treba. Što se tiče strukovnog obrazovanja, to je proces, u te 4 g. taj poduzetnik, koji je potpisao u samom startu kod osnivanja, podijeljena, nakon 3 g. moglo je doći do određenih poremećaja na tržištu i on ne bi mogao apsorbirati … [[Govornik se ne razumije.]] Znači činjenica je, naše gospodarstvo prije svega mora se jasnije odrediti, i naravno da gospodarstvu treba obrazovane ljude iz društvenog sektora, apsolutno da, da ne kažem pravnike, ekonomiste itd. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvaženi ministre.

Činjenica da puno je toga planirano, puno toga je govori se ugovoreno, ali činjenica da je po pitanju eu fondova ostvareno samo 3, 4%, činjenica da RH još više uplaćiva u europsku kasu, a puno manje od toga vraća i činjenica da mi investiramo u neke druge države jer očito nemamo dovoljno kvalificirane ljude da obave svoj posao koji bi trebalo da povuču sredstva iz eu fondova.

Ja bih zamolio ministra da mi odgovori evo ovdje sam čuo od njegovog prethodnika gospodina Lalovca koji tvrdi da banke stvarno na naknade i provizije 4 milijarde kuna godišnje uzmu našim građanima. Smatram da je došlo vrijeme i da je tu bio zakonski prijedlog kojega je ovdje Vlada odbila u prvom čitanju zakonski prijedlog o oporezivanju imovine banka šta smatram da bi bilo pravično jel je činjenica da ogroman novac banke godišnje uzimlju od građana, gospodarskih subjekata, tvrtki i da umjesto da su one razvojne one koče razvoj RH, pa bi volio da mi ministar ako bude imao volje da odgovori na ovo pitanje da li je točan ovaj podatak, samo govorim o naknadama i provizijama. Možda je ministru to smiješno ali činjenica da je to njegov prethodnik ponovio ili je činjenica da neće kazati. Ja bi volio o ovoj priči ozbiljno govorimo jel mi govorimo o 4 milijarde kuna godišnje na provizije i naknade.

Obišao sam nedavno sam bio u Ravnim kotarima u Dalmatinskoj zagori živim 90% sela nema ne uvjete kao što govore oni kurikuralnu reformu da će donijet, dok ta sela i mjesta nemaju ploču školsku, nemaju kredu i dok donesu oni dok oni imenuju sve timove, dok oni radne skupine tu kurikuralnu reformu nećemo imati za koga donositi ili im očito nije interes donijeti jer su prazne škole, sela su ostala čak 90% tih sela evo bio sam nedavno u Ravnim kotarima jel ponavljam dakle ja dolazim iz Cetinskog kraja, veliki broj tih sela nema vodoopskrbu.

Nadam se da će ključni amandman da će biti prihvaćen, a to je da sva djeca u RH u osnovnim školama imaju besplatno udžbenike osnovnoškolci, a ne samo Zagreb i određeni krajevi. Ja sam ove godine isto u Sinju predložio i to je usvojeno da učenici imaju besplatne udžbenike, ako mogu u Zagrebu zašto ne bi imali u drugim u nerazvijenim krajevima. Naravno da tih negdje oko 350000 osnovnoškolaca, znamo da je posljednjih desetak godina smo izgubili 60-ak tisuća djece, brojne razrede znači, da bi ovo bila jedna mjera pravična.

Znači učenici moraju biti svi isti, to je ustavno pravo, naša djeca su naša djeca. Ja mislim da bi ove socijalne mjere trebala čak i država sufinancirati i dječje vrtiće jel brojni sufinancirati bar 50% jel brojne lokalne samouprave nemaju uvjete sufinanciranja dječjih vrtića, škola, udžbenika, prijevoza učenika, mjesni prijevoz prema tome smatram da na tome treba poraditi poglavito u nerazvijenim krajevima. Što se tiče same poljoprivrede, u biti ta područja koja sam rekao oni sada služe samo kao eksploatacijska polja u slučaju energetike, rudnih bogatstava tj. rudokopa jedino se na tome bazira, koncesije su vrlo bitne, otoci, vode i te slične stvari koncesija, a od toga država ima očito vrlo malo.

Znači nemamo uopće kontrolu koncesija. Što se tiče poljoprivrede činjenica je evo krenut ćemo od stočarstva, uopće stoke više nema, farme, to uvozimo, znači mi danas 70%, 80% mliječne proizvode uvozimo i u ovome proračunu se predviđaju subvencije.

Znači tada smo uvozili 30, 40% sada 70% uložili smo pet milijardi, a imamo 60000 manje proizvođača mlijeka.

Činjenica je ovo što sam kazao, najviše me iritira kao zastupnika nerazvijena područja, žao mi je šta se ne radi projekti koji su bitni za razvoj tih krajeva pa mogu nabrojiti. Mi smo napravili autoput do Splita, doslovno do Metkovića, međutim zaleđe nema spojeve, nema Imotski, nema Vrgorac, vrgorački kraj. Evo kolega Bačić je bio ministar kada je otvorio dolje Ravča-Drvenik, on i gospodin Bebić, 4 metra je otvorio da bi dobio glasove, znači to je opasno za živote ali jednostavno je samo napravljen, ja ne znam šta je ono napravio, ono je ruganje s narodom vrgoračkog kraja, nemamo spoj za Imotski, a vrlo bitna cesta Drvenik-Ravča, znači i Hvar bi bio, bržu luku ima, razvijala bi se i Hercegovina, zaleđe. Znači tako Imotska krajina, Sinjska krajina, Cetinska krajina, Drniška krajina, Kninska krajina. Uredno se Knin 25. 8. posjeti onda kaže donosimo Zakon o braniteljima kojega sam i podržao uz određene izmjene, naravno u prvom čitanju.

Ne bude li reakcija puno brža, te socijalne mjere, pa mislim nezamislivo je da u jednoj državi u kojoj imamo isti Ustav, dijelimo djecu. U Zagrebu imamo besplatne udžbenike, a u nerazvijenim krajevima, gdje ljudi nemaju uvjeta življenja, zato odlaze, nemamo besplatne udžbenike i zbog toga ću ja, osobno sam napisao i predat ću ovaj amandman, znači da svi učenici u RH, osnovnoškolci imaju pravo na besplatne udžbenike i nadam se da će ministar to razmotriti, tj. kolege saborski zastupnici to podržati, uostalom u konačnici, ako ministar ne prihvati, nadam se da će kolege zastupnici to prihvatiti, poglavito ovi koji dolaze iz nerazvijenih krajeva, koji ne mogu omogućiti svojim učenicima, roditeljima da olakšaju da kupe se udžbenici. Prelazimo na slijedeću pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovane kolegice i kolege i građani koji nas pratite i gospodine ministre. Postavlja se pitanje smisla rasprave u ovoj ovako važnoj temi, u ovako kasne sate. Ako svi danas govore da je ovo važna tema, zašto se o njoj sada raspravlja? Ali vidite nije ni to slučajno, nije li ova danas predstava oko sabotaže rada Istražnog povjerenstva za Agrokor upravo tako projicirana, osmišljena da iziritira oporbu da bi se ustvari odložilo za kasne sate rasprava o državnom proračunu? Ja mislim da je to zaista tako i napravljeno, pa neka građani sad sami prosude o čemu se radi. A vidite koliko ima i zastupnika ovdje u sabornici i kakve je kvalitete rasprava. Ali budući da sam ja sveučilišni profesor i došao sam ovdje da ispred stranke Promijenimo Hrvatsku nudim rješenja, reći ću najprije da mi nećemo podržati ovaj proračun jer on nije ni razvojan a nije ni pravedan. Izdvajanja za proračun iznijet ću nekoliko najvažnijih argumenata da potkrijepim ovu moju tvrdnju. Koja su najvažnija izdvajanja iz proračuna? To je za zdravstvo, mirovinski sustav, naravno za socijalnu pomoć, ali jedno izdvajanje iz državnog proračuna znači u stavku rashodi, nosi 9% svih rashoda a to su kamate na javni dug, odnosno na dug države.

Za kulturu se izdvaja oko milijardu i 300 milijuna kuna, znači da je to 8, 9 puta čak više, 9 puta više. Uza obrazovanje oko 13 milijardi kuna a pazite oko 10,5 milijardi kuna za kamate. Pa zašto vi gospodo, koji tako hvalite ovaj državni proračun, zašto nitko od vas nije izvukao ovu stavku kamatama koje se plaćaju financijskim institucijama prije svega bankama? Hvalite sve, ali vi nemate snage odnosno ne smijete razočarati kreditore jer oni vas drže u šaci. Pa prema tome, da ne bih pričao priču već sam nekoliko puta iznio prijedlog, sada ću ga ponovo ponoviti da čuje dio javnosti koji je još u ovo vrijeme budan. Od 160 milijardi kunskog javnog duga koji je financiran, znači uz kojih se država zadužila oko 6%, znači kamate su 9,6 milijardi kuna, za ovu godinu dana moglo se provesti refinanciranje uz duplo nižu kamatnu stopu 3%, to je 4,8 milijardi kuna. Znači uštedjeli bismo 4,8 milijardi kuna. Ministar financija se prošlih dana hvalio da je uštedio 700 milijuna kuna što je pohvalno, ali mogao je uštedjeti još 4 milijarde 100 milijuna kuna. A za 4 milijarde kuna može se napraviti strahovito puno. Sve ovdje što je netko sitno tražio moglo se zaista pokriti time. U tom smislu trebalo je provesti model refinanciranja javnog duga i to je ono što ova Vlada neće i ne može, ustvari ne želi provesti jer kažem nadređena joj je financijska vlast, a politička vlast je ovdje u službi njihovoj. Mi smo svjedoci toga da se rashodi državnog proračuna stalno povećavaju, a ne vidi se ono što je najvažnije, građani ne vide poboljšanje kvalitete usluga jer te usluge koriste svaki dan. Nema željno očekivanih reformi, evo ovdje čak i vladajući primjećuju da u ovom proračunu ne vide se strukturne reforme. Pa uzmimo Hrvatske autocesta, pa vidite oni su zaduženi, taj sustav oko 40 milijardi kuna, a godišnje kamate samo na njihov dug je oko 2 milijarde kuna. Ponovo ponavljam, kada bi se njihov dug refinancirao uz duplo niže kamate, a to se može, to sam niz puta pokazao, uštedjele bi se znači Pelješki most bi se mogao napraviti nakon dvije godine uštedom samo od kamata od refinanciranja. Dakle ponavljam, Pelješki most je već davno mogao biti napravljen našim sredstvima, uštedama samo na kamatama koje su sustav HAC-a plaća.

Znači taj sustav je zreo za temeljito restrukturiranje, promjene, ali mi vidimo da nema strukturnih reformi. Gospodo to su strukturne reforme. Vaš ministar tamo našetava se, ja ne znam šta on radi, ali nema nikakvog refinanciranja, nema restrukturiranja. Rekao sam da nije niti razvojni, niti je pravedan. U tom smislu također se priklanjam ideji da se oporezuje imovina banaka, to nije nikakva novost. U EU većina zemalja ima zakon, znači ima praksu oporezivanja aktive odnosno imovine banaka i to je povećanje unošenje pravednosti u sustav oporezivanja. A vidite kada dođe problem da neka banka bankrotira, propadne, e onda je moraju spašavati porezni obveznici. Htio bih također naglasiti sljedeće, politika stezanja remena je potpuno promašena politika. Ona se propovijeda i traži se da žrtvu podnesu oni najslabiji slojevi, radnici, umirovljenici, mladi ljudi prema tome svi oni koji su na određeni način ugroženi. Ovdje nitko nije spominjao mišljenje Povjerenstva za fiskalnu politiku, oni su dali ozbiljne primjedbe u koncipiranju ovoga državnog proračuna. On je po mom mišljenju, a i drugih ovdje diskutanata sličan kao jaje jajetu iz godine u godinu, previše se oslanja na europske fondove.

Ono što je ovdje zanimljivo i treba reći, ove projekcije za 2018., 2019., 2020. rađene su uz pretpostavku rasta BDP-a od 3%, rast BDP-a od 3% Hrvatsku stavlja u poziciju da može vraćati samo kamate i vrlo jasno želim reći, kao stručnjak za ovo, da nema tu nikakvog rasta i perspektive budućnosti. Mladi ljudi će se nastavljati uz ovakvu ekonomsku politiku iseljavati i to je ono što je loše i treba naglasiti. Nama je potrebna stopa rasta snažna iznad 5%, sa ekonomskom politikom koja je bitno radikalno drugačija u odnosu na ove koja je do sada. ukupna ekonomska politika Hrvatske ne samo ove Vlade već prethodnih vlada ona se svodila isključivo na fiskalnu politiku, prebaci iz ove kućice u onu i povećavaj porezni teret, poreznu presiju prije svega prema stanovništvu odnosno prema najsiromašnijim slojevima koji pune proračun jer svako tko svaki dan kupuje kruh, mlijeko, meso on 25% uplaćuje u državni proračun na sve te cijene. Iz proračuna se vidi da opadaju kapitalne investicije, to je ono što je budućnost, prema tome to je loša situacija. Mi smo 2007., 2008. duplo veće kapitalne investicije imali u Hrvatskoj. I da završim imao bih puno toga reći, velika je zabluda Hrvatska država je što se tiče nacionalne sigurnosti ugroženija od završetka rata, nikada nije bila ugroženija do sada.

Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Poštovana kolegica Sabina Glasovac. Nije nazočna, gubi pravo. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Pa evo na kratko ove dugotrajne rasprave danas, nekoliko još rečenica. Pa bio sam danas, uspio sam stići i u Rijeci gdje je škola koju sam pohađao proslavila 390 g. postojanja. Dakle, 390 g. traje obrazovanje u Rijeci, u jednoj ustanovi koja je danas zaista rashodnik najkvalitetnijih kadrova. I ono što sam čuo i od nastavnika škole, profesora, ali i od učenika, da zaista žele da Hrvatska napokon doživi obrazovnu reformu. I mislim da to i mi svi želimo. I evo, ja pozivam kolege zastupnike, da ipak pokušamo, sada kada proračun raste, teže je bilo dok proračun nije rastao, da osiguramo više sredstava za obrazovanje i znanost. Ja sam i u raspravi i na odborima rekao, pa ja osobno nemam ništa protiv toga da nabavio i te avione, ali onda, dajemo isto toliko novaca i obrazovanja. Jer, avioni nam sigurno neće osigurati da živimo bolje. Neće nam donijeti nikakvu veću kvalitetu život. A obrazovanje i znanost hoće. A kolegice i kolege nažalost, ovakav rast proračuna za obrazovanje i znanost u godinama i po projekcijama, neće osigurati da ostvarimo niti jedan cilj koji je zacrtan u strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koje smo usvojili u ovoj sabornici, bez ijednog glasa protiv, uz suzdržane glasove kolega iz HDZ-a koji su tvrdili da nije osigurano dovoljno novaca za realizaciju strategije. Kolege ja vas sad molim, dajte onda da ulažem svake godine više novaca. Jer, ovakav način polaganja i izdvajanja za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, naš će udio padati. Dakle, ići ćemo u silaznom smjeru. Ja ću vas podsjetiti da ovog trenutka po EUROSTAT-u, Hrvatska se nalazi na trećem mjestu odozdo.

Dok, npr. Danska izdvaja 7% i to j3680 eura. Za znanost je situacija još poraznija, dakle, vi znate da naš cilj 2020. izdvajati 2% za znanost. Naravno da je to utopija. To nema šanse da ostvarimo jer sad smo na 0,80. Dakle, uspjeh bi bio da bude 1,4% A kolegice i kolege, nemoguće je da ostvarimo te postotke, ako naš proračun i projekcija bude bila ovakva kako je zacrtana. Dakle, ako naš proračun raste, onda ako želimo ostvariti ove postotke koje smo sami sebi zacrtali i barem se približiti EU, onda moramo biti spremnije za obrazovanje i znanost i izdvajati više, a to ne činimo. Naravno, a to je druga priča i ona će slijediti zakone koja će doći pred nas, moramo reformirati i sustav obrazovanja i znanosti, kako bi te novce, koje izdvajamo uložili na najkvalitetniji način. Pitanje je sve što izdvajamo sada iz proračuna, da li ide u najboljem smjeru. Ne mogu ne spomenuti zdravstvo. Dakle, za proračun za zdravstvo, za kvalitetu našeg zdravstvenog sustava, najbolje bi bilo da taj proračun 2018. ne troši ministar Kujundžić. I za sve nas bi bilo najbolje, a i za vas drage kolegice i kolege, da nađete nekog drugog ministra. U Hrvatskoj u HDZ-u ima jako puno dobrih kolega, dobih liječnika, dobrih menadžera, koji će sigurno kvalitetnije upravljati sustavom zdravstva, nego što to radi kolega Kujundžić. Neka se on vrati u bolnicu, dobar je liječnik i neka bude na korist našim pacijentima. Dakle, proračun koji je za život građana ključan je i u obrazovanju i u zdravstvu, on nije obećavajući. Vi znate da naši građani svaki mjesec ocjenjuju rad Vlade i kažu da 77% građana je nezadovoljno radom Vlade. Svaki mjesec radi se i to koji je događaj najviše utjecao na građane. Da li mislite da će idući mjesec, kada budu pitali, sjetiti se uopće da donesu proračun. Da li će proračun dati neki novi zamah, zadovoljstvo naših građana, da ne odlaze iz Hrvatske, da ostaju u Hrvatskoj ili da se vraćaju u Hrvatsku. Nažalost, bojim se da neće. Prema tome, danas imamo društvo znanja, sutra je društvo inovacija. Mi nismo u društvu znanja, a sutrašnjica društva inovacija za nas je neka daleka magla. Stoga, ja molim da sutra, ne sutra, ovih dana kad budemo glasali o proračunu, da prihvatili sve amandmane, svih kolega, dolazili iz bilo kojeg kluba koji će osigurati da u obrazovanje i znanost, izdvajamo više novaca, nego što je predviđeno ovim proračunom. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Da budem iskren, nije se lako ni motivirati, ni koncentrirati u ove kasne sate na raspravu, ali nakon što nam je jedna pobunjenička skupina zaštitnika potrošila vrijeme prije podne, evo zapalo je mene da govorim oko ponoći, međutim, kao liječnik nije mi to teško, naučio sam dežurati. A s druge strane i red je da se čuje i glas nas oko 4 milijuna Hrvata koji živimo izvan RH. Prema tome, ja ću u prvom redu govoriti sa tog stajališta, dakle, sa stajališta proračuna koji se odnosi na Hrvate izvan RH. Međutim, ne mogu ovdje propustiti, da kažem neke objektivne parametre, koji daju pozitivnu sliku i o ovom proračunu i o vladi pa i o Hrvatskoj ako hoćete. Kao prvo rast proračuna, ali i dalje smanjenje proračunskog deficita. Pad javnoga duga, rast kreditnog rejtinga, dakle, sve su to činjenice, koje zapravo govore da ova Vlada vodi Hrvatsku u pozitivnom smjeru. I to sve u situaciji kada su upravo u ovoj Vladi došlo je u naplatu svih grijesi struktura, prethodnih vlasti u Hrvatskoj. Međutim, ništa od ovoga se ne dešava samo od sebe. Dakle ovo su sve ugrađene reforme, u ovu je ugrađeno na kraju krajeva ako hoćete i ono što ova Vlada označava kao političku stabilnost. Naime, svjedoci smo da je prije nekoliko dana se vratio ministar Marić iz Londona gdje je reprogramirao nekih milijardu i 200 milijuna eura, nepovoljnih dugova sa kamatama skoro 5%, na kamate od 2,7% i zahvaljujući čemu je zapravo financiranje javnog duga smanjeno na preko 700 milijuna kuna godišnje. E sad, gledajte da nekoliko riječi kažem zapravo o stavkama koje se odnose na Hrvate izvan RH. Kao što rekoh u uvodu, dakle izvan granica RH živi preko 3 milijuna naših sunarodnjaka dakle skoro isto u RH, oni pored svih zasluga u prošlosti i dan danas, godišnje, preko računa uplaćuju preko 8,5 milijardi kuna godišnje u Hrvatsku donose, to je podatak Narodne banke a procjena Narodne banke je da najmanje toliko dolazi dakle i u gotovini. Prema tome to je preko 2 milijarde eura koje naši sunarodnjaci doprinose godišnje, našemu proračunu u RH. S druge strane investiranje u obrazovanje, naših sunarodnjaka, investiranje u potporu očuvanja njihovog identiteta je investiranje u Hrvatsku jer ti ljudi su naših najbolji veleposlanici, ti ljudi su naša najbolja promidžba, pa ako hoćete i u turizmu koji evo raste zadnjih godina rapidno. Kada govorimo o institucijama koje brinu o položaju Hrvata izvan RH, naravno mogao bih nabrojiti skoro sva ministarstva ali u svakom slučaju želim istači Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. I sama činjenica da se povećavaju sredstva, proizlazi ne samo iz potreba već iz dobrih programa koji se kreiraju u okviru ovoga ureda i ostalih institucija koje se brinu o Hrvatima izvan RH i posljedica je toga da je u proračunu za ovu godinu povećano nekih 8 milijuna za Hrvate izvan RH. Ja bih u ovom momentu htio se referirati na par podataka koji su se ovdje čuli i zbog toga ću skratiti neke stvari koje sam bio pripremio. Naime, obaviješten sam iako tada nisam bio u ovoj dvorani pa nisam imao prilike replicirati da je uvažena zastupnica Mrak-Taritaš u jednom momentu rekla da umjesto što se ulaže 8 milijuna kuna za obnovu škola u BiH bilo bi potrebno da se uloži u Hrvatskoj više od 2 milijuna. To nije istina. Dakle u podacima koje sam iščitao ovdje, za obnovu srednjih i osnovnih škola u RH se ulaže sa 19 milijuna u prošloj godini, povećava se plan na 36 milijuna ove godine. A tih 8,5 milijuna o kojima vi vjerojatno govorite odnosi se na financiranje nastavnika i profesora iz RH koji predaju na sveučilištu u Mostaru. A ja kao profesor na tom sveučilištu moram vam posvjedočiti da najmanje 20% studenata iz Hrvatske studira na tom sveučilištu. Pa kada bi snosili troškove dakle na pravu mjeru, onda bismo mogli samo reći da to financiranje se odnosi na financiranje studenata iz Hrvatske koji studiraju na Sveučilištu u Mostaru. I na kraju da kažem par riječi koje se ne odnose na ove stavke koje je tiču samo Hrvata izvan RH. Dakle na stavkama Ministarstva znanosti i obrazovanja zabilježeno je dakle da se sredstva sa kurikulsku reformu, kažem kurikulsku, ne niti kurikularnu niti kurikulumsku, već kurikulsku, jer se u hrvatskom jeziku ne kaže momentum već moment, niti fragmentom već fragment, pa se onda kaže i kurikul i kurikulska reforma. Prema tome, ako govorimo o tome onda upotrjebljavajmo bar prave pojmove. I to je dakle najbolja poruka sumnjivcima koji zapravo dvoje da li ova Vlada ide u kurikulsku reformu, da ova Vlada misli ozbiljno. S druge strane želim također spomenuti jer ovdje je bilo govora i o Ministarstvu zdravstva. Dakle značajno povećanja sredstava u stavkama koje se tiču Hrvatskoga zavoda za telemedicinu. Zapravo to je jedan vrlo kreativan pristup kako se može pomoći, posebice ruralnim područjima a bez prevelikog investiranja u zdravstvo da se znanja i ekspertiza iz centra zapravo mogu koristiti i u, da tako kažem uvjetno rečeno našim ruralnim područjima ili kao što se to često kaže provinciji. I naravno dakle, sve su ovo argumenti zbog kojih smatram da ovaj proračun bi trebali svi podržati jer je on uravnotežen, jer je realan i u konačnici sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu vodi Hrvatsku u pravom smjeru. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Ma, morao sam se javiti obzirom da je potpuno neprimjereno kolega na početku rekao da je danas pobunjenička skupina potrošila vrijeme u hrvatskoj sabornici. Mislite da ste duhoviti i da ćete na ovaj način dobiti i pljesak malobrojnih građana koji gledaju ovu sabornicu. Dakle u ovom Saboru nema pobunjeničkih skupina dragi kolega, postoje saborski zastupnici koji mogu koristiti sve načine da iskažu svoje zadovoljstvo ili svoje nezadovoljstvo radom većine u Saboru ili većina može to činiti da iskaže nezadovoljstvo radom oporbe. A govoriti o pobunjeničkoj skupini je zapravo potpuno nepotrebno i samim time puno vi govorite o sami sebi. A proračun ne govori o tome da Hrvatska ide snažno naprijed nego nažalost stoji u mjestu. Izvolite. Pa zapravo ja ne vidim razloga zbog čega se vi bunite. Ako ste se u tome prepoznali pa vi ste na kraju oporba, dakle vaša je zadaća da se bunite protiv programa Vlade itd., ja ne vidim uopće zbog čega bi ova kvalifikacija bila za vas uvredljiva. … [[Upadica se ne čuje.]] Ali vrijeme jeste potrošili, naravno. Sljedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Svatko od nas ima način na koji govorimo, ali trebamo se slušati.

Ali sam uspoređivala sa 2 milijuna kuna za svu darovitu djecu i malo da znamo malo prioritete. Pa onda netko tko vam je prenio očito vam nije do kraja prenio ili ste vi čuli ono što ste htjeli čuti. Zahvaljujem kolegici Mrak-Taritaš.

Zahvaljujem kolegi Boži Ljubiću. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovana kolegica Romana Jerković.

Zahvala svima na sudjelovanju u raspravi. Zaključujem raspravu. Gospodine izgubili ste pravo na raspravu jer niste bili nazočni u sabornici. Glasovat ćemo o ovoj točki dnevnog reda kada se za to steknu uvjeti. Zahvaljujem se svima na sudjelovanju. Zahvaljujem ministru gospodinu Zdravku Mariću na obrazloženjima ovog državnog proračuna. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30 sa točkom dnevnog reda Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misijama potpore mira u Afganistanu i na Kosovu. Hvala lijepo.